Poštovane kolegice i kolege evo stanka je završila i ja sam pogledao malo još jedanputa Poslovnik i želim vrlo jasno reći da je kolegica Orešković bila u pravu i da nema u Poslovniku nigdje nemogućnost da oba predlagatelja govore, prema tome evo mislim da mogu govoriti oba predlagatelja nakon, nakon kad zažele naravno, nakon, nakon … [[Govornik se ne razumije.]] mogu ili ne moraju je li.

Hvala predsjedavajući. Protekla dva dana sudjelovao sam na Malom Lošinju na skupu ravnatelja osnovnih i srednjih škola, konkretno jučer na okruglom stolu i možda po prvi put sam osjetio jedan oblik srama zato što se bavim ovim poslom koji bi trebao biti sve samo ne sraman. Očito da je percepcija dakle hrvatskog društva uključujući i ravnatelje škola takva da politika zbog nečinjenja i u prošlosti, a i danas izaziva gađenje, a onda samim time i političari. I s druge strane ako pričamo konkretno o ravnateljima osnovnih i srednjih škola, drugi oblik ili drugi razlog zbog kojeg se osjeća gađenje vjerojatno jesu ili imaju razlog zapravo u članovima školskog odbora koji dolaze iz reda politike, naravno ne generalno nego uvijek pojedinačno. Trenutni Zakon o odgoju i obrazovanju daje mogućnost osobi koja se kandidira za ravnatelja da može svoje radno mjesto s kojeg dolazi na funkciju ravnatelja čuvati 2 uzastopna mandata. Dakle, dolazak na odgovornu funkciju i rukovodeću funkciju određene odgojno obrazovne ustanove. Ako pričamo o školama zasigurno je jedini u cijeloj našoj državi unutar koje osoba se nakon drugog mandata ukoliko ostvari novi mandat za ravnatelja nema gdje vratiti. Sličan primjer da bi nam bile stvari jasnije može i pronaći u ne tako dalekoj prošlosti kad je riječ o gospođi Mariji, ravnateljici koja je 22 godine obnašala funkciju ravnatelja, sa svoje 62 godine nije dobila novi mandat i gospođa sa 62 godine svog života nakon 22 godine rukovođenja sustavom završila je na burzi rada. Ovakvu nakaradnost ili drugim riječima jedan oblik nečinjenja dakle, nigdje, apsolutno nigdje u RH u nijednom sustavu ne možemo pronaći. Osim što je nepravedno pitanje je što mi uistinu ovdje u ovom domu mislimo, promišljamo ili osjećamo dakle o ljudima koji na našim ulicama van ove zgrade žive ili onima koji određenim sustavima rukovode. Obzirom da nas čekaju skoro izmjene spomenutog zakona ono što očekujem jest da se radno mjesto za ravnatelje po prestanku obnašanja funkcije ravnatelja u određenoj školi trajno promijeni na neodređeno. Sa sadašnjeg određenog na neodređeno kako se nikada više ne bi dogodilo da osoba kao gospođa Marija sa 62 godine nakon 22 godine rukovođenja školom završi na burzi rada. Politika se često puta pravda ili argumentira da školski odbor treba imati ispred osnivača 3 svoja člana. Pravdajući to kao da oni trebaju voditi računa o financijskim sredstvima. Pa više nego jasno je kroz financijske planove koje svaka škola je dužna donijeti i poslati osnivaču kao i kroz financijska izvješća da ovakav argument ne stoji obzirom da se izvješća i planovi mogu vrlo dobro kontrolirati kad ih određena ustanova koja je i dužna dostavi samome osnivaču. Ono zasigurno što još očekujem da bi trebalo biti inkorporirano u novi zakon jest jedan oblik i mentoriranja ravnatelja u prvom mandatu obzirom da to sada nije slučaj. Sjećam se kad sam sam sa 30 godina postao ravnatelj i kad se suočiš sa nešto više od 80 zakonskih i podzakonskih akata da čovjek poželi se vratiti u razred i određenu funkciju prepustiti nekome drugome jer niti imaš od koga naučiti jer zakon ne omogućava mentorstvo, niti imaš koga što pitati. A odgovoran si i krpa si s kojom se briše sve. Ono što zasigurno očekujem da bi novi zakon trebao inkorporirati uz sve ovo ranije spomenuto jesu i pomoćnici ravnatelja.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi kolegice i kolege. Prije više od 2 godine, dakle 31. siječnja, imenovan je ministar Beroš koji je naslijedio kompromitiranog ministra Kujundžića. Beroš je u 2 godine uspio dogurati od ministra heroja, kako su mu tepali, super Vilija, do ministra kojeg je čak i premijer Plenković stavio na listu onih koje treba smijeniti. Da, preuzeo je ministarstvo u teškom trenutku pandemije, no bilo je previše grešaka i njegovog resornog ministarstva i Nacionalnog stožera. Nije se slušala struka ni oporba da tih grešaka ne bude. Npr., evo, u Hrvatskoj uništeno više od 275 tisuća doza cjepiva protiv Covida-19, a to se nije trebalo dogoditi i upozoravali smo na to. Zdravstveni sustav nam cijelo vrijeme funkcionira na entuzijazmu zdravstvenih djelatnika. Da, imamo veliki broj lijekova na listama, pomagala, tehnologije, no financiranje u zdravstvu ne valja, limiti zdravstvenim ustanovama, pogotovo bolnicama su nedovoljni za normalno poslovanje, liste čekanja su goleme. Ne provodi se cost benefit analiza u svim segmentima u zdravstvu, o čemu stalno govorimo. Zdravstvo se guši u ogromnim dugovima, građani predugo čekaju na zdravstvene usluge, veliki je broj oboljelih od kroničnih bolesti, loši su ishodi liječenja, nezadovoljni pacijenti i zdravstveni djelatnici. Gotovo 315 tisuća osiguranika je više nego stanovnika u državi, 6,3 milijarde kuna iznosila je sanacija zdravstva u 2021. g., preko 6 milijardi kuna iznosi sadašnji dug bolnice i ljekarni prema veledrogerijama. Mjesečno dug raste 400 do 500 milijuna kuna, prošle godine govorilo se o 250 do 300 milijuna kuna, 8 bolnica nije uplatilo ni kune u 2022. g. za lijekove. Bolnicama su ostale zalihe za svega nekoliko tjedana, čak i HDZ-ov ravnatelj iz Opće bolnice Dubrovnik kaže da je situacija neugodna, hoće li nam opet zaprijetiti da veledrogerije ne dostavljaju lijekove. 104 tima obiteljske medicine je bez nositelja, što znači da nemaju stalnog liječnika, 185 liječnika u obiteljskoj je starije od 65.g., dakle već sada nam nedostaje gotovo 300 liječnika, gotovo trećina dakle 700 ih je starije od 60.g., no na specijalizaciji iz obiteljske medicine su samo 143 liječnika. U zdravstvenom sustavu nedostaje oko 6 tisuća medicinara, najviše sestara i obiteljskih liječnika. Reforma Hitne medicinske pomoći stoji negdje u ladici ministarstva od 2016.g., drugi smo u EU po smrtnosti od karcinoma, a HDZ-ov ministar Nakić je 2016. ukinuo program 72 sata za pacijente kojima je potrebna što brža dijagnostika i liječenje malignih bolesti. U medijima svako malo čitamo o aferama u Ministarstvu zdravstva. Tek 30. prosinca Vlada RH je prošle godine donijela odluku o donošenju Nacionalnog plana razvoja zdravstva za razdoblje 2021. do '27. i Akcijskog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2025.g., dakle opet kasnimo. O reformi zdravstva slušamo godinama, unazad 6.g. HDZ nije donio niti jedan zakon koji bi omogućio potrebne reforme, tek krajem 6. mjeseca ove godine navodno ide javno savjetovanje za Zakon o zdravstvenoj zaštiti, a gdje je ostalo. Posebno mi je žao upravo zato što ministra Beroša poštujem kao kolegu liječnika zbog niza afera u njegovom ministarstvu i još tvrdi da nema ništa spornoga iako ga i revizija upućuje na dubioze i na potrebu veće transparentnosti. On kaže netko mi podmeće, pa zašto ne kaže tko, zašto ne istraži i ne smjeni krivce il je sam kriv. Ajmo se podsjetiti na sve koruptivne javne nabave iz ministarstva zdravstva, izrada platforme za cijepljenje „CijepiSe“ koju je ministar Beroš povjerio tvrtki Cuspis d.o.o. u vlasništvu svog poznanika i fotografa Vinka Kojundžića koja je preplaćena, znači na 600 tisuća kuna. Nadalje, ista tvrtka krajem 2020. isplaćeno 2,75 milijuna kuna, 6750 radnih sati za samo 12 dana i petero zaposlenih. Opet ista tvrtka od 2018. počinje intenzivnije dobivati poslove upravo kako je u ministarstvo došao i ministar Beroš, do sada 20 milijuna kuna. Pa onda ovo zadnje, afera sa uređajem za intraoperativno zračenje koji je plaćen 11,2 milijuna kuna, a stvarna vrijednost mu je niti 6 milijuna kuna, zatim natječaji bez javne nabave itd., itd. Dakle, mi zapravo u zadnje vrijeme odnosno već skoro 2.g. stalno slušamo o aferama, ne vidimo da se provode potrebne reforme, zdravstvo je zagušeno aferama i dugovima, je li vrijeme da HDZ-ova vlada ode, mislim da je. Hvala lijepa.

referirati na jednu uspješnu akviziciju premijera, a ta akvizicija se zove Ivan Paladina. On je ministar prostornog uređenja i graditeljstva i državne imovine. Kad je riječ o njemu naglasak mora bit na državnoj imovini. Zašto? Dakle, ministar Darko Horvat završio je u pritvoru i dao ostavku, 6 dana prije nego što je u saboru trebala biti održana rasprava baš o njemu i o njegovom lošem radu. Zahtjev za raspravu o povjerenju ministru Horvatu potpisao je rekordan broj zastupnica i zastupnika, 62. Ipak, kako to premijer Plenković i sam kaže taj dio rekonstrukcije vlade odradio je DORH i što se dogodilo, dobili smo novog ministra, tobože uspješnog menadžera, veliku zvijezdu realnog sektora, imenom i prezimenom Ivan Paladina. O tome kakav je menadžer u pitanju i kakav je to realni sektor iz kojeg on dolazi puno smo čuli, a ono što se bojim i ono što me je strah sasvim sigurno ćemo još puno i čuti. Gdje je on prošao trava više ne raste, ostaju samo neuspjesi i nedovršeni poslovi, osim u jednom zgrtanju milijunske privatne imovine koja je uglavnom do tada bila u vlasništvu tvrtke kojoj je bio na čelu. Od potresa u Zagrebu prošlo je 26 mjeseci, a od potresa na Baniji 15 i otad se nije dogodilo ništa, obnove nema. Prvo veliko obraćanje novog ministra Paladine hrvatskoj javnosti potvrdilo je ono što je bilo bojazan svih nas tako će i ostati, on je jednostavno nastavio u tonu svih svojih prethodnika i dao nam opći pregled stanja uz konstataciju da se nije napravilo ništa. Odlično, baš je trebao doći na čelo resora i utvrditi nije se napravljeno ništa. Osim što je vlada pokazala potpunu nesposobnost, nemar i zaprepašćujući nedostatak volje premijer Plenković je cijelu priču o obnovi uspio uvaljati i u klasično HDZ-ovo korupcijsko blato. Tako bivšeg ministra Horvata nije smijenio zato što je nesposoban nego zato što je uhićen, a onda ga je zamijenio čovjekom koji o obnovi ne zna ništa, ali zato i prije nego što je formalno preuzeo mandat puno je medije aferama i potpuno je jasno da je premijer Plenković ministra Paladina doveo kako bi mogao reći da nije kriv za obnovu odnosno ne postojanje obnove niko iz HDZ-a nego je zapravo taj nesretni ministar, nesretan za sve one ljude koji žive u kontejnerima na području Banije i Banovine i oni koji u Zagrebu nije pokrenuto ništa zapravo tragična izlazna strategija i pokušaj umanjivanja štete za HDZ i Plenkovića, a obnove nema. Nije spora, obnove nema, cijelo vrijeme pokušavam o obnovi razmišljati pozitivno, možda se nešto pokrene, možda nešto bude, ali svaki dan se iznova razočaram, obnove nema niti će je biti. Poruku koju stalno dobivamo od premijera Plenkovića i iz njegovih izjava i reakcija je da mu tema obnove zapravo ide na živce. Kad bi zaista htjeli da se obnova pokrene stvari bi sasvim drugačije morali posložiti. Ministar Paladina je već dva mjeseca na ovoj funkciji u to vrijeme mogao je proanalizirati što ne valja, vidjeti kritične točke, dati rješenja i rokove za te kritične točke. On se ponaša kao da mu je zadatak da govori što ne valja umjesto da za to ponudi rješenje, to ne radi. Ako je kritična točka administracija onda neko organizira procese tako da funkcioniraju. Neka ih mijenja.

Kolegice Mrak Taritaš, rekli ste da Ivana Paladina zanima imovina, meni se čini da je najsporniji moment upravo to što je za resornog ministra koji bi trebao brinuti o čitavoj državnoj imovini izabrana osoba koja je u svojoj dosadašnjoj ili dotadašnjoj profesionalnoj karijeri pokazala da jedino što zna dobro raditi to je da stekne vlastito bogatstvo, vlastitu imovinu na račun poslovnog subjekta, tvrtke, pravnog kakogod hoćete o čijim je interesima pa i nekretninama bio dužan skrbiti. Dakle, to je čovjek koji poziciju vidi kao priliku, priliku za sebe, priliku za svoje bogaćenje, a ne kao obavezu i odgovornost prema onome što bi u nekoj poziciji trebao činiti.

Dakle, što dodati ili oduzeti, kada je g. Paladina postao ministar bilo je evidentno da njega zapravo obnova ne zanima, da postoji jedna tema koja ga zanima je državna imovina. Ja mogu nekako na ovu vašu konstataciju odgovoriti jednim pitanjem, što bi mi svi zajedno mislili o državi koja na čelu ministarstva koje upravlja državnom imovinom stavlja osobu koja u trenutku kad je ima 10% dionica odnosno učešća u jednom projektu koji je važan za državu i pri tome se tuži. Zamislite investitora koji u takvu državu dolazi i kaže gle imam ministra koji mi odlučuje, a on mi drži 10% portfelja očito ću se s njime morati nešto dogovoriti. To je investitor što misli o takvoj državi, misli da je to dogovorna država i ono što g. Plenković cijelo vrijeme svojom akvizicijom radi, stvara projekte u državi dogovornim projektima.

Nastavit ću započetu temu obnove jer je to sigurno jedan od najvećih problema s kojim se susreće u Hrvatskoj, možda najbolje ogledalo prakse HDZ-ove vlasti. Dakle, najčešće kada govorimo o HDZ-u mi govorimo u kontekstu korupcije, pa onda čak imate i ona benevolentna tumačenja koja su pogrešna, ali česta u narodu, hajde oni kradu, ali svi i onako kradu, ali oni bar nešto znaju i napraviti. Međutim, ova obnova koja se nikad nije dogodila zorni je primjer istine o HDZ-ovoj vlasti, a ta je istina sljedeća, oni nisu samo koruptivni, nego su prije svega nesposobni, a posljedica njihove nesposobnosti je korupcija jer je to jedini način da napreduju i osiguravaju sebi funkcije. Kada ne možete vlastitim sposobnostima onda morate i jedino možete korupcijom. Kada govorimo o novom ministru Paladinu, prije svega da se i maknemo od ovih njegovih potencijalnih ili budućih afera i da ih ostavimo nadležnim organima treba se pozabaviti onime što je on nazvao plan ubrzanja procesa obnove.

Mnoga pitanja iz oporbe, uključujući i moja vlastita išla su u smjeru toga da vidimo kakve su njegove kvalifikacije za obavljanje navedenog posla, dakle da čujemo kakav on to plan obnove ima. I ministar nam je otvoreno priznao da trenutno treba još vremena da bi se upoznao sa svojim sektorom, premda je vrijeme jedino čega ljudi već dvije godine nemaju jer su odavno opravdano izgubili strpljenje budući da se obnova nije makla s mrtve točke. Ali budimo i mi dobronamjerni, došao je novi čovjek vrijeme je dobio. Mjesec dana negdje nakon toga ministar pompozno izlazi u hrvatsku javnost s planom ubrzanja obnove, kao obnova dva, plan obnove smo već imali i realizirali sada ćemo i ovo ubrzanje i čujemo nekakvih pet točaka, čujemo o tome kako je komunikacija ključna za dobru suradnju, kako će se on najviše za to zalagati i stekne se dojam u javnosti da ministar zna koje su slabe točke u sustavu i o čemu se radi. Oporba odnosno oporbeni članovi Odbora za graditeljstvo i prostorno uređenje pokreću akciju dovedimo ministra, dođite ministre pohvalite se onime čime ste se pohvalili hrvatskoj javnosti, hajde razgovarajmo doista o tom vašem planu obnove kojeg ste tako velebno predstavili. Kadli preokret, na nadležnom odboru nakon što je trećina oporbenih zastupnika, točnije svi oporbeni zastupnici uputili prijedlog s točkom dnevnog reda plana ubrzanja obnove da ministar dođe pa da popričamo o tome što je već predstavio hrvatskoj javnosti, eh predsjednik odbora Štromar čuo se s ministrom, ne bi on još, njemu treba još mjesec dana. Kako vam treba za mjesec dana za test koji ste već riješili? Kako vam treba mjesec dana za plan koji ste već pokazali? Stvar je gotova, mi vas zovemo da se pohvalite, mi vas zovemo da realizirate vaše komunikacijske vještine koje ste ustanovili kao ključne za napredak u obnovi, da uspostavite dijalog sa saborskim odborom. Ne, ne, ministru treba još mjesec dana. I što je jedini zaključak koji se sam nameće iz ovoga svega? Plan obnove Izvolite kolegice. Plan obnove točnije plan ubrzanja obnove kako je marketinški nazvan plan s kojim se hvalio i sam premijer Plenković da nam pokaže da je doveo čovjeka koji zna što radi i kako će promijeniti sustav. Ne postoji, ne postoji, ministar, novi ministar Paladina je tek obični blefer. Javnosti je rekao, a nadležnom saborskom odboru kada je trebao doći s tim istim planom morao je prezentirati istinu, a ta je istina da mu treba još mjesec dana. Naravno to je sada, za mjesec dana trebat će mu još mjesec dana. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, moje kolegice i kolege prije su već spominjali obnovu, a ja ću danas malo ovaj prostor od 10 minuta iskoristiti da govorim o tome tko nam je na čelu obnove i tko nam je na čelu ministarstva koji u portfelju ima svu državnu imovinu, dakle o novopečenom ministru Paladinu. U priči o ministru Paladini imamo apsolutno sve korake nekretninskog mešetarenja iz HDZ-ovog priručnika privatizacija za početnike, privatizacija for dummies. Tu je kao prvo direktorsko mjesto na čelu građevinskog diva IGH, tuje onda i ruski investitor, tu je i isisavanje imovine IGH preko prodaje dugova osiguranih IGH-ovim nekretninama, ti dugovi i obveznice koji su osigurani vrijednim nekretninama se prodaju kome, faktornig tvrtkama i agencijama za naplatu potraživanja od kojih onda jel sada ministar Paladina kupuje ta potraživanja za neki mali dio njihove vrijednosti. Pa tako evo npr. kolege iz HDZ-a da vam ponovim za 27.000 eura kupuje potraživanje koje mu donosi 8 milijuna kuna vrijedne nekretnine u Plamotićevoj, znači 150.000 kuna za njih kupuje 8 milijuna kuna vrijedne nekretnine u Palmotićevoj. IGH naravno ostaje bez te imovine. Naravno to tada ne smije on kupiti jer je direktor IGH pa kupuje kako? Kako piše u HDZ-ovom priručniku u privatizaciji za početnike, kupuj preko odvjetnika, nađi si odvjetnika kupi preko njega. Tu je i neizostavni iz devedesetih godina poznati nam ortački ugovor, jedan još od koncepata koji omogućuju različite prijevare i pljačke javnih poduzeća ili privatnih poduzeća koje nam je također evo otkrio HDZ. Dakle, ortački ugovor majka svih HDZ-ovih mutnih poslova od devedesetih na ovamo g. Paladina ima takav ortački ugovor sa Sergejom Gljadelkinom i taj ortački ugovor mu garantira da će te obveznice osigurane nekretninama vrijednim 30 milijuna kuna, to je sad već drugi paket, kupiti, dakle moći kupiti za 200.000 eura od građanima jako poznate Agencije za naplatu potraživanja B2 Kapitala. Toliko sam puta ovdje govorila i o EOS Matrixu i o B2 Kapitalu i o svim tim agencijama za naplatu potraživanja koje kupuju za 10% vrijednosti dugove naših građana i onda bez obzira jesu li ti dugovi u zastari, nisu u zastari naplaćuju naravno 100% raznoraznim metodama. Govorili smo i svi smo se složili da su problem jer nisu regulirane, govorila sam da nije problem samo to što nam pelješe građane, da ključni problem tih agencija jest da služe pranju novaca. I šta nam slučaj vašeg ministra dokazuje? Da služe pranju novaca. Dakle, upravo preko B2 Kapitala za 200.000 eura Paladina dobiva 50 nešto vrijednih nekretnina u Slavonskom Brodu i dobit će zgradu IGH u Splitu. Tu je naravno i njegov udio u projektu Kupari, udio koji nije dvije godine uspio naplatiti, pa onda postaje ministar koji je nadležan i odgovoran za koncesiju za KUpare koja je jedina stvarna vrijednost te tvrtke jer druge vrijednosti ta firma nema, pa sad malo naravno drugačije pregovara sa ostalim suvlasnicima Kupara jer sada on više nije jedan od 10 postotnih vlasnika samo, nego je ministar koji njihovu koncesiju drži u svom portfelju. Ima u narodu, je l', jedna poznata uzrečica, za što tko tu koga drži, nećemo ju ovdje ponavljati. Eto, ako to nije kratka povijest HDZ-ovog uništavanja hrvatskog gospodarstva za privatna nekretninska carstva, ja ne znam što je. Dakle, sve od početka do kraja. Iz tog razloga sam i pitala da li ste vi sigurni da g. Paladina nije vaš član jer on je kao nestranački ministar. Jer mene to čudi zbog toga što je skinuo svu ovu metodologiju razvijenu od 90-ih na dalje u savršenstvo ju je razvio. Ortački ugovor također, pokazuje kako Paladina za izlazak iz partnerstva s Gljadelkinom nije isplaćen novcem nego imovinom društva koje je vodio, odnosno imovinom instituta IGH. To naravno dokazuje i popis njegove aktualne imovine. Naime, čovjek od tih 60 milijuna kuna vrijednosti nekretnina koje ima, za pravo je jedino kupio stan. Sve ostale nekretnine koje on ima u tom svom velikom portfelju su nekretnine IGH. Pri tome dok je IGH lišavao vrijedne nekretninske imovine, usput je, al' to je ono, kao, valjda, kolateralna žrtva, uništio i Hidroelektru. Hidroelektri su različitim ugovorima između IGH i Hidroelektre oduzeti svi strojevi, svi strojevi koje je onda Hidroelektra morala unajmljivati od IGH i onda su se kasnije čudili kako je Hidroelektra propala. A ostavili su se doslovno bez osnovnih sredstava za rad. I sad pazite, imamo ministra nadležnog za građevinski sektor, za državnu imovinu i za obnovu koji je sudjelovao, neću reći da je jedini odgovoran, ali je sudjelovao u upropaštavanju dvije najveće hrvatske građevinske tvrtke, IGH i Hidroelektra. I ne samo to, nego čovjek sad treba raditi obnovu. S kim će on raditi obnovu? Pa sve i da ubrza procedure, što znamo da neće jer nema kad, mora se baviti ovim aferama, sve da to i napravi, mi više nemamo sektor koji to može izvesti. Mi nemamo ni sektor koji nam može provesti zelenu transformaciju i sve ono što moramo u njemu raditi u graditi. Nemamo jer je uništen po ovom ključu i po ovom priručniku za privatizaciju. Međutim, naravno, to nije sve, kao i u onoj poznatoj reklami, ima toga još. Dakle, jedna od stvari vrlo bitnih jest da je pri svemu ovome Paladina, naime i doveo do gubitka od najmanje 12 milijuna kuna mirovinske fondove, znači mirovinci i priznaju da su zbog njegovih malverzacija s obveznicama izgubili 12 milijuna kuna, dakle naši građani, to su njihove pare, te 7,9 milijuna kuna je fasovao fond za razgradnju NE Krško, dakle državni fond. Mislim, ako išta, ljudi, moramo čovjeku priznati, efikasan je.

Međutim, naši mirovinski fondovi ne nalaze za shodno da potražuju tih 12,5 milijuna kuna, mada znaju da pravno mogu i priznaju da mogu, ali neće, je li, dok se udruga mirovinskih fondova još premišlja. Dakle, Paladina u cijelom ovom, ovoj seriji istraživačkog novinarstva se nije udostojao odgovoriti niti na jedan novinarski upit niti je za javnost objasnio kako je sva ta njegova imovina od 60 milijuna kuna osim tog jednog stana uspjela biti izvučena baš iz IGH. U isto vrijeme, njega istražuju i USKOK i DORH, međutim, on i dalje ima podršku premijera Plenkovića. I sad ponavljam, razlog zašto smo mi rekli da nema rekonstrukcije Vlade, točka na i je bio Paladina jer i on će vam otići u policijskom autu, nisam sigurna ni za neke druge ministre u čijim se resorima isto provode istrage, od OLAF-a do drugih. Izravno premijer jer ga je on birao, branio, a na moje pitanje kako je uspio postaviti osobu koja od prvog dana ima ovakvu hrpu afera, on kaže da nema on čarobni štapić pa da provjeri o kakvoj se osobi radi, da je Paladinu njemu rekao da sve može opravdati i on mu je vjerovao. Dakle, imamo ministra koji je postao ministar na majke mi i imamo premijera kojem je zbilja Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja.

Poštovane kolegice i kolege, već sam u ovom govoru kojeg sam imao u ime Kluba s kolegom Troskotom se dotaknuo ove bitne teme o kojoj zapravo nitko nije govorio, vidim da je danas i udruga Franak imala konferenciju za medije, radi se o tome da je Vlada RH zabila nož u leđa 55 tisuća građana koji su imali kredite u francima, koje su konvertirali 2015. g. i za koju Vlada u svom mišljenju, prema sudu EU, tvrdi da su oni potpisivanjem te konverzije zapravo pristali na to da neće moći ići u odštetne zahtjeve tražiti odštetu zbog ove promjene valutne klauzule. Dakle to je sramotno, to je veleizdajničko ponašanje.

Mi ćemo i dalje dakle upozoravati na ovaj problem, ovaj slučaj ide na vrhovni sud i nadam se da će vrhovni sud u ovom slučaju donijeti pravorijek koji ide u korist naših građana, al žalosno je da je Vlada RH zapravo se ponaša kao nekakva ispostava banaka u RH, da smijte se, vama je smiješno kolega Deur, ali 55 tisuća ljudi koji su imali kredite u francima njima sigurno nije smiješno i neki kažu da su, da se zapravo ovdje radi o jednom prljavom dilu između Vlade RH i banaka gdje su banke odustale od arbitraže u Washingtonu, a zauzvrat je vlada dala ovakvo mišljenje prema sudu EU i onda je sud EU Pilatovski oprao ruke, nije donio, nije donio odluku. Dakle mi ćemo se boriti za sve te ljude, za tih 55 tisuća ljudi da budu obeštećeni jer ne mogu se niti banke, ne mogu se niti teleoperateri, niti svi oni kojima ste vi pustili da se u Hrvatskoj ponašaju kako ih je volja, tako se ne mogu ponašati u zemljama odakle dolaze, dakle mi ćemo biti uz naše građane i stat ćemo uz njih. I to je korupcija i to je korupcija za koje mi nemamo dokaz da je netko od vas dobio novac, al znamo predstavnici kojih interesnih skupina imaju pristup vladi, znamo kakva je konekcija između gđice. Mišetić i ključnih ljudi Hrvatskog Telekoma, znamo i za tu što je sve Hrvatski Telekom radio, a što Vlada RH radi odnosno ne radi po tom pitanju, što hrvatski sudovi rade odnosno ne rade po tom pitanju, što državno odvjetništvo radi odnosno ne radi po tom pitanju, a sve je to vaše maslo kolega Deur, sve je to vaše maslo i to vi, vi podržavate i dižete svakog petka ruku za to. Ja sam uvjeren da vi kao hrvatski branitelj tada kada ste otišli u rat s tim idealima niste otišli u rat, al ne znam što vam se u međuvremenu dogodilo, ne znam što vam se u međuvremenu dogodilo, kao i mnogima, bit će mi rado to ovaj poslušat da čujem zašto je došlo do takve vaše, do takve vaše promjene.

Uvaženi kolega Grmoja, HDZ-u je toliko stalo do ljudi koji su u dužničkom ropstvu zbog kredita u švicarcima da za vrijeme vašeg govora predsjedavajući g. Reiner iz redova vladajuće većine uspio obaviti cijeli jedan telefonski razgovor dok traje sjednica HS kojom on predsjedava. No pitam vas nešto drugo, kako da se mi ovome čudimo kad i prethodno recimo ono čime su se najviše hvalili, a to je stambena politika koja je trebala omogućiti našim građanima da lakše dođu do prve nekretnine je zapravo išla u prilog istim tim bankama time što je obvezivala kupce stanova prvo da se obvežu na kredit na minimalno 15.g., ne dao Bog manjeg kraćeg kredita, a da bi vraćali, a nakon toga naravno stvorila i poremećaj na tržištu nekretnina, pa sada ljudi plaćaju još više nego što su plaćali kada im država nije pomagala. Da, ne znam što je potpredsjednik Reiner i koga je zvao, možda je zvao sud EU da kaže da se oni ne slažu ovaj tu iz sabora sa mišljenjem vlade koja je odigrala za banke, a kontra hrvatskih građana, bilo bi lijepo da je tako, da je obavio jedan takav poziv, ali nećemo se zanositi, znamo da oni svakog petka i potpredsjednik Reiner i Deur i ostale kolege dižu ruke neovisno o tome o kakvim se odlukama radi i koliko one bile protiv hrvatskih građana. Sad ću reći nešto nepopularno, vrijeme je da u Hrvatskoj prestanemo oporezivati ovako snažno rad, a razmislimo o oporezivanju imovine, da razmislimo o tome, nisam rekao da uvedemo to. Zašto?

Poštovani zastupniče Grmoja, o mom domoljublju ja sam to sve iskazao kad je trebalo, tako da vi i vaše krdo iz Mosta mi to ne možete nadopunjavati ili me pitati. Druga stvar je, vi ste pokazali u emisiji sa g. zastupnikom Kapulicom tko ste i vaše vjerodostojnosti i moralnosti. Treća stvar, kad ste bili u Mostu onom starom kojeg ste pola izbacili i pobjegli su od vas, a i ministre koje ste izabrali sa Orepićem i još nekima ste pokazali onaj vaš izbor i hvala Bogu da hrvatski narod vam neće dati priliku da uništavate što se tiče popisa imovine, samo naprijed ja sam vam na raspolaganju.

A kada govorimo o kolegi Kapulici, kolega Kapulica nije ispunio naš dogovor, kolega Kapulica se negdje sakrio isto što je i njegov kum Puklin čuvao 4 milijuna kuna Dragana Kovačevića u svojoj garaži, a jedan krak afere JANAF je otkrio da je isti taj Puklin slao Kapulici poruke u kojima je rekao onaj Fadljević što sam ti dovodio na ručak i u kancelariju namjestili smo ga u Hrvatsku lutriju. Znate li kolega Deur što je radio Fadljević tamo? Bio direktor logistike namještao poslove tvrtki Fleksbit koja je u vlasništvu Kapuličina kuma Puklina i samog Fadljevića. Tako da nemojte o tome, nećete dobro proći.

To je moj kolega Grmoja ne mogu ostati tih. Članak 238., poštovani zastupniče sve što znate imate priliku znate institucije, prijavite o kome god se radi, nema tu problema. To je vaša stvar i vaša dužnost kao građanina ne samo kao zastupnika. Druga stvar, ja sam samo iskazao ono što ste vi rekli i što ste se kladili što je gospodin Kapulica je to rekao u saboru, da ste izgubili vjerodostojnost zastupnika. I sami znate da nije ugodno kad se neistina o nekome kaže.

Imamo repliku poštovanog zastupnika Sačića. Poštovani kolega Grmoja, naravno vi ste u pravu kada kažete da je u pitanju, da možemo sumnjati na neku kombinaciju sa bankama koje su povukle, to je na kraju i Državno odvjetništvo utvrdilo imali smo priliku to pročitati, spor pred, u Washingtonu težak 4,5-5 milijardi kuna, pa kad je tko čuo da se banke kune odreknu. Mi dobivamo opomene za 0,35 lipa Zagrebačka banka šalje, a sad bi se odrekli 4,5-5 milijardi mogućih. A ono što mene više na kraju sad brine, imate li informacije zašto smo mi pokušali 200 doza vakscjepiva za Hrvate naručit pa su onda Capakova gospođa zamjenica je rekla uspjeli 127 doza, za koga su oni to naručili i kud to, di to stoji. Imate li saznanja, vi ste informirani o tome?

Dakle, onaj tko se cijepio i tko se mislio cijepiti taj se cijepio. Ne vjerujem da će građani ići u te dodatne nekakve booster doze. Gledamo sada podatke 60% hospitaliziranih je cijepljeno. Dakle, tako da onaj tko je u starijoj životnoj dobi, tko je ugrožen taj svakako ovaj i ako je odlučio neka se cijepi, ali za djecu ovo što nam sad najavljuje ponovno predsjednica Europske komisije, sigurno nam djecu neće, neće cijepiti niti ćemo to dopustiti. A što se tiče dakle kolege Deura i Kapulice neka pogleda, ja ponovo pozivam HDZ-ovce što smo se ja i Kapulica kladili pa će vidjeti da Kapulica nije ispunio obećanje.

Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Pokušat ću malo napraviti jedan presjek da čujemo i da vidimo zbog čega smo zapravo pokrenuli ova dva prijedloga. Ako krenemo od prošle godine, kraja prošle godine kad smo donosili proračun, govorili smo da proračun nije dobar, da se premalo sredstava rezervira za Ministarstvo zdravstva. Što se desilo? Svi su tvrdili iz vladajuće većine to je u redu, to je odlučno, prošlo je 3 mjeseca nove godine i u zdravstvu imamo minus od 5 milijardi kuna. Znači bila je loša procjena. Vlada je loše procijenila, vlada je loš proračun predložila. Ako govorimo o Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, imali smo tu prije nekoliko tjedana na stolu zakone o socijalnoj skrbi. Nažalost većina ga je prihvatila, glasala za njega, danas taj zakon nije provediv i većina, većina ureda za socijalnu skrb ima problema jer jednostavno ne zna kako da isplaćuje sredstva. Imamo ministra koji je iznio svoje stajalište odmah kad je pao dron u Zagreb koje je uznemirilo sve naše građane. Nakon toga je tvrdio da je unutra bila bomba sa 120 kg eksploziva, pa je onda preko noći nestalo 80 kg eksploziva pa je tvrdio da je unutra bilo 40 kg eksploziva. E pa sad oni koji su bili u vojsci koji znaju što je 25 dkg vitezita ili dinamita, evo i tu je i general i drugi general znaju što bi 5 kg eksploziva napravilo tamo, a ne 40 kg eksploziva. Prema tome, imamo jednog čovjeka koji nije kompetentan, nažalost. Ne mora on to znati, ali ne treba i ne smije uznemiravati javnost sa pogrešnim i krivim informacijama. Hoćemo govoriti o Ministarstvu znanosti i obrazovanja? Prošlo je nekoliko mjeseci od donošena proračuna, ovdje su došli sa prijedlogom da se uzima novi kredit od Svjetske banke. Naravno, uzima se na odgodu, neće vraćati ova Vlada. Nadalje, u Ministarstvo turizma i sporta. Ovdje smo govorili nekoliko puta o problemima koji su se tamo desili, kad sam pitao ministricu što je sa onih 39 milijuna kuna koje su potrošene na informatizaciju, a rezultata nema, činjenica je da to nije njena greška nego ministra prije toga, ona je meni govorila o krevetima. Koliko je novih kreveta instalirano i koliko je novih kreveta plaćeno da bi mogli doći u Hrvatsku. Zašto su se novci potrošili za ono što se nisu smjeli potrošiti? Hoćemo spomenuti Ministarstvo poljoprivrede? Potrošeno je 30, odnosno pardon, za projekt Slavonija je potrošeno u ono vrijeme kad je ministrica podnosila izvješće, preko 20 milijardi kuna. Istovremeno sa trošenjem tih 20 milijardi kuna iz Slavonije je iselilo 40 tisuća stanovnika. Pa kome smo dali taj novac? Tko je taj novac utrošio? Za što ga je utrošio? Kad sam pitao ministricu gdje su ljudi, ona je rekla pa imamo više ovaca. To je bio njen odgovor. Hoćemo na Ministarstvo zdravstva? Imamo problem sa liječenjem naših ljudi, ljudi čekaju po godinu dana da dođu na pregled. Problemi su sve veći i veći. Čujemo i za neke malverzacije koje se dešavaju, navodne malverzacije, ne mogu reći, ne mogu tvrditi, nisam vidio, za nekakve navodne malverzacije prilikom kupnje opreme. To su veliki problemi. Eto zbog toga što ministri nisu dobri u toj Vladi, zbog toga što Vlada nije dobro, zbog toga što to svi mi vidimo, ne da osjećamo ili pretpostavljamo, nego vidimo i mi i 68% stanovništva po anketama iz Crodemoskopa, vidi da zemlja ide u krivom smjeru, zbog toga smo tražili da se pokrene ova inicijativa i zbog toga smo dali potpise, da pokušamo da se promijeni to, da se ide na izbore i da Vlada drugačije počne funkcionirati. Evo, napravili ste presjek svega onoga što imamo za zamjeriti pojedinim ministrima odnosno ministarstvima. Kad se čovjek malo priprema za ovu današnju raspravu, ali i neke od prijašnjih rasprava, onda zapravo vidi koliko toga ima. Dakle ja najviše, normalno, poznajem sustav zdravstva i puno znam o tome, ali i ovo sve što smo čuli i što čitamo iz drugih ministarstava je zaista zabrinjavajuće. Toga je puno. Ja znam da su kolege iz ove strane sabornice sigurni da ova naša točka neće proći, međutim, i njih bi to trebalo zabrinuti. Ja bih se crvenila da sam, evo, pripadnica vladajuće opcije i da svako malo izlijeću afere iz pojedinih ministarstava.

Prvo da vas upozorim, ja sam samo pokušao skrenuti pozornost na najbitnije stvari, ne na sve. Danas nam cijeli ovaj dan neće biti dovoljan da nabrojimo sve one afere koje se vežu za ovu Vladu i za ove ministre koji su još ostali u Vladi. Za nove ministre znamo, maloprije je imala kolegica raspravu pa je nabrojala jedan dio što se veže za novog ministra. Nažalost nije mi jasno kako može takav ministar uopće doći u uži izbor. Čovjek sa toliko afera, sa toliko problema da uđe u uži izbor i da ga premijer ovdje predstavi bez problema, to je stvarno čudno. U jednoj svojoj raspravi rekao sam premijeru da mu ne može nitko osporiti njegovo poznavanje vanjske politike, unutarnje politike, ali mu je kadrovska politika katastrofa i trebao bi naći novog, novu osobu za biranje kadrova jer ovo ovako ne može ići dalje. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega Pavić. Dakle vi ste tu spomenuli i referirali se na našeg ministra zdravstva i temu veledrogerija. Ja to mogu usporediti samo s onim jednim filmom koji se ja volim često referirati, a to je kad majmun digne kamen, ispod kamena vidi zmiju i padne u nesvijest. Mi smo tu temu veledrogerija imali, imat ćemo i drugi i treći put. A znate zašto? Zato što netko ne radi svoj posao. Jer da netko radi svoj posao, mi o veledrogerijama u jednom trenutku više ne bi raspravljali.

Reformu zdravstva je najprije ministru Berošu bio kriv premijer jer eto, on je dostavio, a nije bilo. Da li uopće vi vidite mogućnost bilo kakve reforme u ovoj Vladi? Naime, ako se podsjetimo da je premijer imao na stolu reformu zdravstva prije otprilike godinu dana prema riječima ministra, očito je da premijer sporo čita i da jako sporo donosi odluke. Ako je ta reforma bila na stolu, ako je bila dobra, nije mi jasno zbog čega se do sada nije pokrenula. Mi ćemo i opet imati, mi ćemo sad sanirati te sve dugove ukoliko želimo imati lijekove za naše sugrađane, ukoliko želimo da nam bolnice rade, ukoliko želimo da ambulante rade, dat ćemo novac iz proračuna ili uzet ćemo kredit, vjerojatno ćemo uzeti kredit zbog toga što se tako i napravio proračun da se ono što se mora financirati zbog stranačkih kolega koji su negdje da bi dobili novac za svoje lokalne, jedinice lokalne samouprave, to će se potrošiti, a za ovo što moramo raditi za naše stanovništvo, to ćemo uzimati kredite. Međutim, ako želimo da premijer nešto poduzme, mi moramo ovakve inicijative pokretati možda još i 2 i 5 i 7 puta, da to napokon dođe do njegovih ušiju. Pa evo, morao sam reagirati, a doista, kad ste spomenuli projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Recite vi meni, šta vi mislite, koliko bi se iselilo stanovnika da nije bilo uloženo tih 20 milijardi? Jeste vi svjesni toga kakva je situacija u Slavniji i Baranji bila 2000-ih godina i nakon Domovinskog rata, itd. Koliko je Slavnija i Baranja zaostala za ostalim dijelovima Hrvatske. Da li ste svjesni koji su to strateški projekti, od autocesta, od rekonstrukcije željezničkih pruga, od različitih centara, od 400 vrtića novih je otvoreno tamo. Da li ste vi svjesni, kad ne bi bilo tog projekta što bi se dešavalo u Slavoniji i Baranji, kako bi izgledala danas demografska slika tamo? Ako ste javno, recite javno da ste protiv tog projekta Slavnija i Baranja, onda to recite javno. Nemojte vi miješati kruške i jabuke, ja sam govorio o poticajima iz poljoprivrede. Prema tome, to što vi spominjete ovdje autopute, ceste, vrtiće, to sa time nema veze. Znači 20 milijardi kuna je podijeljeno ljudima u Slavoniji, a usprkos tome su ljudi iz Slavonije iselili. Dobili su autoceste, ali su iselili. Dobili su ceste, ali su iselili, dobili su vrtiće, ali su iselili. U kojem dijelu? Ovdje je, to je rekla ministrica ovdje sama za ovom govornicom je rekla, dali smo 20 milijardi, ali usprkos tome su ljudi otišli zato što je novac podijeljen krivim ljudima na krivi način po krivim kriterijima. Hvala lijepa. Evo, imamo malo greške.

U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a sad će govoriti poštovana zastupnica Mrak-Taritaš, a nakon toga poštovana zastupnica Oreković, izvolite. Prvo poštovana zastupnica Mrak-Taritaš. HDZ-ovih vlada ova zemlja je imala puno i previše iako im je svima od 1990. do danas jedna osobina zajednička, to je da su se nizale afere jedna za drugom. Sumnje na korupciju, sudski postupci ministrima, pa čak i premijeru, nepravomoćni i pravomoćne presude od guljenja krumpira do zatvorskih kazni, to su HDZ-ove Vlade, to su HDZ-ovi ministri pa čak i jedan premijer. Andrej Plenković došao je s obećanjem i tu u Saboru ga je izgovorio, da će transformirati HDZ. Umjesto da ga transformira, uspio je postići novi rekord, nadmašio je sve svoje prethodnike. Naime, do ove njegove sadašnje Vlade, nikada se nije dogodilo da jedan ministar fotelju u ministarstvu direktno zamjeni Remetincem. Ministar Horvat je, eto, i u tome uspio. Međutim, čak ni te afere, čak ni ti sumnjivi poslovi sudske dokazane zlouporabe nisu ono što je glavni problem. Glavni problem je da su nesposobni. Ova Vlada nije u stanju niti jedan ozbiljan posao koji je zatekla niti obaviti kako spada, a niti dovršiti. To je glavni problem i zato ova Vlada i ova većina trebaju otići. Trebamo novo miješanje karata, nove izbore i šansu građanima da odluče odgovara li im ovakva politika, ovakvi ministri i većina ili ne. Nedavno sam zatražila tematsku sjednicu Odbora za gospodarstvo s temom zalihe energenata. Materijali i informacije koje smo dobili djelovali su ružičasto. Imamo svega, stojimo bolje od većine EU zemalja, LNG termin na Krku je čarobni štapić kojim ćemo kao mjehur od sapunice nestati svi naši problemi. A onda europska mreža operatera prijenosnog sustava za plin objavi izvještaj u kojem smo među najlošijima u EU i kojim se predviđa da u slučaju nestašice ruskog plina mi nećemo popuniti više od 30% naših skladišta do zime. A članica te mreže koja je davala te podatke je naša tvrtka Plinacro, državna tvrtka. I što je onda istina? Ono u šta nas uvjerava Vlada ili krovna organizacija na razini Unije? Ne znamo, ali u tome i je problem. Ministarstvo gospodarstva poslalo ne neko neobično priopćenje u kojem piše da su podaci u izvještaju iz vremena prije LNG terminala, a to izvješće isto spominje LNG terminal na čak 5 mjesta. Dakle reakcija neuvjerljiva i nemušta, a ponajviše zabrinjavajuća. Mi opet nemamo pojma kakova je naša spremnost za suočavanje s posljedicama rata u Ukrajini i sankcijama Rusiji. Hoćemo li imati plina na jesen ili zimu, ne znamo, hoćemo li na vrijeme napuniti skladišta, ukoliko im treba 3 mjeseca da se napuni na 90% svog kapaciteta? Nemamo pojma. Vjerujemo li Vladi da na vrijeme i na pravi način krenula s pripremama? Naravno da ne vjerujemo. Kakova je bila naša spremnost da se nosimo s posljedicama korone, nažalost smo vidjeli. Među najviše umrlih i najmanje cijepljenih na svijetu, komunikacija 0, strategija 0, rezultati 0. Ministar Beroš, za to je vrijeme, dok su ljudi najviše umirali, a najmanje se cijepili uspio nanizati što manjih, što većih afera s milijunima kuna za koje ne zna zašto su zapravo isplaćene, ali zna se kome. Ministrovom prijatelju. Milijuni za aplikaciju koja nije proradila, milijuni za tvrtku čiji zaposlenici su uspjeli odraditi 112 radnih sati na dan. Ali, da se možda vratim i na ministra Horvata s početka ove priče.

Sve što je prljavo i kvarno već su odavno objavili mediji. Iako nije loše sve to još jednom ovdje ponoviti nesporno je da zbog toga neće HDZ-ova vlast pasti, neće HDZ-u niti rejting biti ozbiljnije ugrožen, međutim na isti način na koji HDZ-ova parlamentarna većina umjesto da poštuje svoju ustavnu obavezu da vlast nadzire i kontrolira ona ju hvali. Tako isto i HDZ-ovi birači smatraju da im ne smeta i ne škodi sva ova devastacija koja se pod HDZ-ovom vlašću dogodila. U proteklih 30 godina HDZ je Hrvatsku pretvorio u svoju interesnu zajednicu, a vlast koristi kao priliku za plijen, za otimačinu svega onoga što im ne pripada. Zato smatram da s obzirom da ovo nije ništa novo, ovo ne bi trebala biti rasprava o ministrima, niti o toj koruptivnoj svezi između ovakve vlasti i njihovih birača, ovo bi trebala biti rasprava o radu Hrvatskog sabora, o njegovoj ulozi i svrsi. I ako biračima želimo objasniti zašto ovaj saziv treba raspustiti onda im trebamo ujedno i reći po čemu će slijedeći saziv biti drugačiji i bolji.

A HDZ-ovcima samo onako usput odbrusiti da ova inicijativa neće pasti zato što je naših oporbenih, ali onih pravih oporbenih glasova malo nego zato što su oni ti, oni ti koji ovakvu vlast drže na životu čuvajući svoje saborske fotelje, privilegije saborskog mandata, a njihovo biračko tijelo i njihova biračka baza svoja radna mjesta, svoje poslovne odnose, svoj sustav klijentelizma, nepotizma i veza. Takva je Hrvatska pod HDZ-ovom vlašću od prvog dana do danas. I vraćam se stoga na pitanje zašto ovaj saziv treba raspustiti? Ponižen je u toj svojoj ustavnoj ulozi, a skupa sa Hrvatskim saborom poniženi su i hrvatski građani. Ustav RH u dijelu u kojem uređuje i propisuje ustrojstvo državne vlasti Hrvatski sabor stavlja na prvo mjesto kao predstavničko tijelo građana, kao nositelja zakonodavne vlasti, kao tijelo koje hrvatsku vladu nadzire i bira. Ničega od toga nema više u radu Hrvatskog sabora. U ovoj tu dvorani do nas, to je dvorana Ante Starčevića nalazi se jedna velika slika, ona se zove Donošenje prvog Hrvatskog Ustava 22. prosinca '90. godine. Na toj slici sabornica je puna i ako se na njoj oslikava jedan svečani trenutak koji je ipak različit od neke uobičajene rasprave ta slika prokazuje sve što Hrvatski sabor danas nije. Sabor je naprosto prestao biti mjesto na kojem se vode glavne političke rasprave, mjesto na kojem se donose najvažnije političke odluke. I što je onda nekakvo jamstvo kojeg mi oporba možemo ponuditi da će slijedeći sabor biti drugačiji i bolji? Pa prva stvar koju bi trebali obećati je to da na liste nećemo stavljati ljude koji nemaj svoje vlastito ja, koji nisu u stanju svom stranačkom šefu ili ministru reći da je obična lopina. Drugo što možemo obećati je to da ćemo promijeniti Poslovnik i pravila rada. Da ćemo veću ulogu u zakonodavnim intervencijama dati matičnim saborskim odborima, ali da ih tada neće biti 30 nepotrebnih kao što ih je sad, nego da će biti onaj broj koliko je resornih ministarstva, pa će svaki matični saborski odbor pratiti i kontrolirati svog ministra. Ovakav nepotreban broj saborskih odbora sa izmišljenim nazivima pa služe samo tome da se nekom od saborskih zastupnika da još jedna dodatna saborska fotelja i neka povišica na plaću i određena satisfakcija i nekakva lažna slika o samom sebi i važnosti koju zapravo nema. Možemo se obvezati i na to da će sabor imati veće inicijative i da će obvezivati vladu da poštuje zaključke i upute sabora, u protivnom će biti smijenjena. Sabor mora postati mjesto kompetencija jer nekompetentan sabor je ujedno i politički impotentan i jedino u takvom saboru je potpuno svejedno tko na ovoj stolici iza mene sjedi jer je glavni kriterij ustoličenja to da je mlakonja u odnosu na moć stranačkog šefa.

Ja nisam liječnik pa joj ne mogu pomoći, ali ona će morati objasniti biračima prvo kojoj stranci pripada i drugo će morati objasniti biračima kad je Kovačević izašao iz zatvora zašto je baš njeno ime prvo spomenuo da je klečala i molila ga da surađuje s njom.

U čem je povrijeđen Poslovnik?

Ovaj poštovana zastupnica Mrak-Taritaš isto povlači, hvala vam lijepo. Ovaj sad će u ime predlagatelja govoriti poštovana zastupnica Ivana Kekin, izvolite. Zahvaljujem. Nadam se da neću dobiti dijagnozu neke neizlječive mržnje prema HDZ-u koja se ovdje počela dijeliti, a evo za početak ću se, ja ću krenuti konkretno s ministrom, po ministra, prvi kojeg ću se dotaknuti je ministar Božinović. Dakle prije mjesec dana Europski sud za ljudska prava RH proglasio je krivom za smrt djevojčice Madine Hussiny, djevojčice koja je imala jedva 6.g. i koju je hrvatska policija nezakonito protjerala usred noći preko pruge skupa s familijom u Srbiju, nisu im dali niti da zatraže azil. Europski sud za ljudska prava ponavljam donio je odluku kojom je rekao da se radi o tome da je RH povrijedila pravo na život 6-godišnje djevojčice. Mislim vi jako brinete, vidimo i iz izjava ministra Beroša za nerođenu djecu, pa da vas podsjetim, ovo je bilo živo 6-godišnje rođeno dijete. Osim toga Europski sud za ljudska prava osudio je RH jer je sustavno, osmišljeno i organizirano zataškavala taj zločin jer su brisali dokaze, videosnimke itd., osudio ju je zato što je pozivala aktiviste na razgovore u policiju gdje ih se zastrašivalo, osudio ju je zato što je njezinu hrabru odvjetnicu Sanju Jelavić Bezbradica također hrvatska policija zastrašivala i pokušavala joj namontirati lažne dokaze, osudio ju je jer je hrvatska država hrvatskom branitelju Draganu Umičeviću odrezala 60 tisuća kuna kazne jer je pomagao obiteljima Madine Husseiny. Ali osuda RH u ovom slučaju je zapravo i prije svega osuda postupanja policije, policije koju je i tada i sada vodio i vodi ministar Davor Božinović, ministar koji ne da se nikome nije ispričao, koji nije stao pred nas koji smo građani ove zemlje koja je osuđena da je oduzela pravo na život 6-godišnjoj djevojčici. Ne, to je ministar koji se još i žalio na tu presudu, pa su mu onda opet rekli da smo krivi jer to zapravo nije čudno jer da bi ministar Božinović mogao ponuditi ispriku i pokazati sućut u ovoj situaciji to bi značilo da bi on morao vjerovati da policija nije postupila kako treba, a mi znamo da to nije tako jer osim malene Madine hrvatska policija protjeruje i druge migrante. Još 2018. izašlo je izvješće UNHCR-a u kojem su upozorili na to da hrvatska policija sustavno tjera, tuče i pljačka migrante na svojim granicama. U prvoj polovici godine odbacila ih je oko 2500 od čega 700 živorođene djece. Ako ne vjerujete izvješću UNHCR-a, pa valjda vjerujete vlastitim očima. Svi smo gledali, ne samo mi, gledao je cijeli svijet snimke hrvatskih policajaca u hrvatskim odorama kako mlate migrante i love ih sa pendrecima po šumama. Što nam to govori? Pa to nam konkretno govori da Madina nije bila incident, Madinina smrt je rezultat provođenja politike, a politiku nisu donijeli pojedini policajci, politiku je donijelo nadležno ministarstvo ove vlade koja mora otići. Politiku je donio ministar koji ima ime i prezime i zove se Davor Božinović. Dakle presuda Europskog suda za ljudska prava ide na adresu vlade, ide na adresu MUP-a i ide na adresu Davora Božinovića, na adresu ministra ide činjenica da je hrvatska država u kojoj državna vlast smatra da ima pravo gaziti ljudske živote, da ima pravo, a čak i dužnost gaziti ljudsko dostojanstvo. Ako to nije za ostavku ministra ja stvarno ne znam što je.

Kolegice Kekin, dakle pratili smo slučaj male Madine od, od samog tog tragičnog događaja, pa do napokon ovog razrješenja na Europskom sudu za ljudska prava. Ono što je činjenica jest da je osim ministra Božinovića i policije koja je zataškavala i zapravo onemogućavala istragu što je sada, što je sada potvrđeno ovdje je zaista podbacilo i cjelokupno hrvatsko pravosuđe DORH, ustavni sud itd., dakle ja ovdje vidim odgovornost i ministra Božinovića, ali i drugih ministara u vladi, a posebno premijera Plenkovića koji su na sve to cijelo vrijeme žmirili, a znali su, a kako su znali?

Hvala vam na replici kolegice Benčić. Pa mislim slažem se s vama ne da su izvještavale samo javne kuće televizijske, nego su izvještavale i najznačajnija društva poput UNHCR-a i jasno o tome govorile i govore i sada. Ja mislim da je razlog zašto premijer Plenković kao ni ministar Božinović nisu u stanju stati pred hrvatske građane, a i sve druge i ispričati se za incidente, je da to za njih nisu incidenti nego da se radi o sustavnom i sistemskom provođenju nasilne politike odvraćanja na hrvatskim granicama. Ja mislim da je to plan. Ja mislim da je to strategija. I mislim naravno da je to skandalozno da se radi u o kršenju osnovnih ljudskih prava u režiji državne vlasti. I da, mislim da je to uz sve ove druge razloge koje smo naveli i koje ćemo još navoditi jer vidimo da se ljudska prava svakodnevno krše u Hrvatskoj također razlog da ova vlada konačno ode.

Govoreći o izbjeglicama zanimljivo je licemjerje vladajuće većine koja deklarativno itekako brine za prava i položaj ukrajinskih izbjeglica u RH. Međutim, kada se saborski Odbor za ravnopravnost spolova odlučio da upravo tu temu zbog izuzetno velikog broja ženskih ukrajinskih izbjeglica u RH i maloljetne djece koji zajedno predstavljaju preko 85% ukrajinskih izbjeglica u RH stavi na dnevni red pritom pozivajući sve relevantne institucije da se očituju o prihvati, potrebama i problemima ukrajinskih izbjeglica u RH na što su se one uključujući i nadležna ministarstva spremno očitovale i pojavile na sjednici uz predstavnike ukrajinskog veleposlanstva, ukrajinske zajednice, nevladinih organizacija i svih drugih relevantnih institucija, što čini HDZ koji toliko brine za prihvat ukrajinskih izbjeglica, jer znamo da je upravo problem Ukrajine glavni politički forte aktualnog premijera koji s njime maše kao nekakvom vlastitom zastavicom koja ne služi tu da bi se pobrinuli za tešku situaciju u kojoj su se našli ti ljudi, nego da bi se obezvrijedilo i dehumaniziralo političke protivnike, nazivalo ih se rusofilima itd., uglavnom iskorištavalo u vlastite političke svrhe, a ne doista pokazalo neku humanost na djelu. E pa što su oni učinili kada je ta rasprava koja je dugo i ozbiljno pripremana došla na dnevni red saborskog Odbora za ravnopravnost spolova? E, u tom trenutku premijer se sjetio, a za to je odgovoran i ovaj sabor točnije oni koji trenutno njime predsjedavaju, da on mora preko noći mora promijeniti 3 ministra. Nije mogao tjednima, nije mogao mjesecima, a onda je to morao napraviti u 5 minuta, onom slavnom simultankom. Pa što je napravio? Stavio to naravno u vrijeme saborskog odbora. Tako da su na saborskom odboru od njegovih punih članova mogle prisustvovati tek 3 članice Odbora za ravnopravnost spolova uključujući i mene zato što su ostale bile rasute po nadležnim odborima koji su morali propitivati, točnije iz HDZ-ove većine braniti nove ministre. Dakle, de facto rasprava o prihvatu i potrebama ukrajinskih izbjeglica u RH sa svim relevantnim institucijama je sabotirana od strane HDZ-a jer je ta tema drugorazredna u odnosu na HDZ-ovu simultanku kojom se čim prije htjela prikriti sramota izmjene triju ministara zbog potencijalnih korupcijskih afera. Neki od njih, točnije potpredsjednici vlade kasnije su nam servirani u Hrvatski sabor budući da nisu dovoljno dobri za vladu kada ih se istražuje, ali su dovoljno dobri naravno za Hrvatski sabor jer očito ne postoje kriteriji po kojima netko u Hrvatskom saboru treba ili ne treba biti. Dakle, ako tako postupate u onim pitanjima za koja šaljete sliku javnosti da vam je bitno, što tek radite u svim onim situacijama gdje se niti ne trudite na vašem imidžu da nešto izgleda bolje nego što jest. Evo, ovdje na konkretnom primjeru mogu reći da se u tome na koji način je ovaj sabor putem odbora imao priliku i trebao ukazati na prihvat potrebe i probleme, ponajviše probleme prvi put sustavno na razini institucija u Hrvatskom saboru da je zbog HDZ-ove simultanke cijela rasprava pala u drugi plan odnosno gotovo i nestala iz plana i da je ta sjednica na razini senzibiliziranja javnosti možemo reći propala. Eto, to je vaš doprinos prihvatu, potrebama i osvještavanju o problemima ukrajinskih izbjeglica u RH.

Neću se zadržavati na priče o Ukrajini, mislim da smo svi zajedno sve rekli glasovanjem za deklaraciju koja je prošla ovdje gotovo jednoglasno s jednim suzdržanim glasom i tu su i vladajući i oporba bili potpuno jasni. Ono što mene fascinira kod ove vladajuće većine koja je ponovit ću još jednom formirana od izborne manjine zajedno sa predstavnicima manjina je ta paradoksalni spoj krajnje stabilnosti jer nema toga što će se dogoditi a da oni ne mogu progutati želucem i obrazom izdržati, a s druge strane krajnje krhkosti jer mi ne znamo iz, ne iz tjedna u tjedan, nego iz dana u dan tko će od ministara ostati na drvetu, a koji list će odletiti. Pa prije manje od 3 mjeseca smo odavde čuli rečenicu predsjednika vlade, možete se nasaditi na trepavice, sjećate se, neću smijeniti ni jednog ministra, pa odoše troje iz različitih razloga. Jedan zbog umora, drugi eto da ne šteti ugledu vlade, a za sabor je ok, treći iz istog razloga. Sada je izmišljena i nova funkcija privremenog ministra, a kako je krenulo budući da se bazen potencijalnih ministara iz HDZ-ovih redova nevjerojatnom brzinom znatno smanjuje možda ćemo uskoro imati instituciju rent-a-ministar iz redova oporbe, pa će se posuđivati ljudi jer nema ko trenutno okupirati ključno mjesto u vladi budući da u svojim redovima ne pronalaze dovoljno ljudi. Ono što tu najviše zabrinjava je srozavanje ikakvih kriterija da bi netko postao ministar. Već smo ranije govorili u raspravama u ime kluba o tome da će možda u Hrvatskoj svako postati ministar na 15 minuta, doista više nikome nije jasno i kada smo vidjeli koliko je i ministar Paladina upućen sa samom obnovom i ko je sve odbio prije njega postoji li iti jedan kriterij koji je stručne prirode, a da bi se zauzelo tako važnu funkciju u zemlji, dakle prvo nestručnost, a tek onda koruptivnost su temeljni problemi ove sadašnje vlade. 15. prosinca ostao je uključen mikrofon kolegi Grmoji i on je izgovorio antologijske riječi „ovo smo jako loše napravili, sve smo okrenuli protiv sebe“ Evo ja vam dajem priliku, sad vi imate uključen mikrofon, da priznate da ste ovo jako loše odradili, da ste sve okrenuli protiv sebe, a mi ćemo vam oprostiti, pa da se polako razilazimo. Duhovito doista, da bio je uključen mikrofon, pa ste mogli čuti i moj odgovor, a taj je bio da nismo ništa loše napravili, da je ovo sve bilo unaprijed režirano. Zanimljivo je kako na konkretnu raspravu u nedostatku argumenata oko jedne bitne teme o kojoj bi voljela da imate mišljenje, a koja je bila sabotirana, a to je s kojim se problemima susreću ukrajinske izbjeglice u RH, vi se vraćate na nekakve uključene ili isključene mikrofone da biste nas ovdje potencijalno inkriminirali kao osobe. Još jednom potvrđujete koliko vam je doista stalo do stvarnih problema kojima se bavi oporba i o kojima govori oporba, a koliko vam je bitno baviti se osobama u oporbi bez fokusa na sadržaj jer sadržajem ne možete parirati zbog čega, nije bitno što ja žalim, nego čije posljedice osjećaju građani RH. Evo žalosno je kada kolega Ivanović u raspravi u kojoj pokušava parirati nama iz Kluba Mosta navodi kao primjer nešto gdje je Most uspio, dakle ja sam tada bio zabrinut jer su nas napali svi i znači ljevica i vladajući koji su bili protiv našeg referenduma, unatoč tome mi smo uspjeli prikupiti dovoljan broj potpisa. Vi ste tada dobro zaključili da nismo mi ti koji su bili odgovorni za te napade, nego da su ti napadi najvjerojatnije bili dogovoreni, al na kraju evo ipak je ispalo dobro za hrvatske građane i za nas prikupljen je dovoljan broj potpisa. Smatrate li da je ovo odugovlačenje sa zapravo samim referendumom gdje su građani davno znači to je bilo, mi smo završili još u siječnju mjesecu i predali potpise je li ovo odugovlačenje isto tako razlog za raspuštanje sabora i pad ove vlade? Kada bi me netko pitao da se kladim na najvjerojatniji scenarij zašto se trenutno odugovlači s onim rezultatima možemo to reć tako promišljanja ustavnog suda oko naših referendumskih pitanja ja bi rekla da je scenarij slijedeći. Ustavni sud je rekao, a gledajte razumijemo što vi želite iz HDZ-a, vi biste da srušimo oba pitanja, ali evo doista ne možemo, ne možemo oba, možda ćemo uspjet jedno, al oba ne možemo, a da nas ubijete nećemo preživjet kao stručnjaci. HDZ je naravno tražio srušiti oba pitanja, a onda kada su ovi rekli e, ali dalje od ovoga ne ide, onda su oni rekli oprostite, pardon nisu rekli oprostite, nego su radije zaprijetili, nije nam dobar politički trenutak, pa barem tu odluku odgodite, naći ćemo povoljnije vrijeme tamo negdje kada se ništa drugo ne bude događalo i najbolje na ljeto kada svi budu na odmoru da ovo provučemo ispod žita. Poštovana kolegice, naš saborski Odbor za ravnopravnost odbora često se podudara sa drugim sjednicama odnosno sa drugim odborima. Na našem odboru često nema niti kvoruma kada drugih odbora ni nema, dakle kada nema njihovih sjednica, a najčešće kvorum vam drže upravo članice HDZ-a. Što se tiče oporbe ona je ta koja vam najčešće rad našeg odbora i sabotira. I kada ste govorili o tri članice koje su bile prisutne na odboru uz vas mislim da je korektno reći da su i bile dvije članice HDZ-a, dakle nas dvije iz HDZ-a i vi kao predsjedavajuća, dok ja sam malo gledala i članove i članice našeg odbora i drugih odbora koji su zasjedali i mislim da je bilo vremena da nam se priključe i članice iz oporbenih stranaka na toj stvarno važnoj temi, tematskoj sjednici našeg Odbora za ravnopravnost spolova. Međutim, ovo što ste vi govorili, ovo na što ste se nadovezivali, moja kritika nije upućena prema vama i meni je drago da ste i vi i potpredsjednica bili tamo, nego je upućena prema onome, a ja ću se u jednoj slijedećoj raspravi nadovezat na rad sabora i konkretne prijedloge kako ga poboljšati da se ne kaže da oporba nije konstruktivna, na onoga koji upravlja načinom organizacije cjelokupnog rada sabora što će ići, a ne ići paralelno i kako će se odvijati raspored, a to je vladajuća većina, dakle nije meni problem ko je od oporbe, tko je od većine zastupnica bio na samom odboru nego zašto su ti ljudi i iz oporbe i iz vladajuće većine dovedeni u situaciju da ne mogu prisustvovati sjednici odbora zbog toliko paralelnih sjednica drugih odbora jer se sve nasilno preko reda, preko noći potrpalo u jedan dan da bi se izvela ova simutanta oko smjene ministara. Jedan mali prilog ovoj raspravi koja se započela, jedan doista skandalozan detalj kojega moram podijelit s vama kada razgovaramo o zlouporabi sabora o obezvrjeđivanju saborskih zastupnika. Prije 2-3 mjeseca održava se sjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku uključuje se video linkom izvjesni Plazonić, državni tajnik u ministarstvu. U raspravi zastupnici pitaju najavljena je reforma zdravstva, o čemu se radi, on … [[Govornik se ne razumije.]] široko kaže ukoliko želite znati kako će izgledati reforma zdravstvenog sustava upišite se u HDZ. Dakle, jedan primjer doista bahatoga, ne samo bahatoga nego politički krajnje opskurnog odnosa prema najvišem zakonodavnom tijelu u ovoj zemlji i ljudima koji predstavljaju narod i građane ove zemlje. Ako mene pitate, na to ću se zasebno nadovezati u idućoj raspravi jer sam ovdje nastavila nit budući da je kolegica Kekin otvorila pitanje izbjeglica, nadovezala sam se da držimo nekakvu tematsku cjelinu sa ovim aktualnim pitanjem prihvata ukrajinskih izbjeglica. Ako mene doista pitate što je najveći problem ove vladajuće strukture, je obezvrjeđivanje digniteta i uopće rada sabora. I mi s time imao ozbiljan problem. Nismo mi najniže rangirana institucija u zemlji zato što je determinirano da to tako mora biti nego zbog različitih smicalica, ja ću ukazati na konkretne koje nas onemogućavaju u našem radu pa do toga da imamo i ovakve ponižavajuće odgovore jer zapravo i ne služimo ničemu, gdje smo potpuno pasivizirani zbog čega građani opravdano na to reagiraju kao otprilike što nam ovo uopće i treba.

Kluba Fokus i nezavisni zastupnici, kažem zapravo stav vezano uz Prijedlog Odluke o raspuštanju Hrvatskog sabora. Moram naglasiti da smo mi jedni od supotpisnika tog prijedloga i da postoji razlog zbog čega stojimo iza toga. Kao prvo i osnovno, jasno je da se ovdje ne radi o raspuštanju sabora nego o promjeni Vlade RH i to piše u obrazloženju. Pozicija koja je sada na vlasti je dosada rekla dvije stvari. Većina je stabilna, 76 ili 78 glasova o bilo čemu se radi. Budimo optimisti koalicijski partneri su nekoliko navrate rekli da možda u nekim situacijama neće glasovati uz većinu, da li će to biti ovo to ćemo vidjeti, međutim drugi onaj dio kojim se obrazlažu da ne treba ići u ovu odluku jeste da su izbori skupi. Izbori su nikada skuplji, a očito da to i HDZ misli jer ministar Miletić, Piletić je zapravo gradonačelnik Novske i Novska ide u nove izbore. I nije im problem nikakav niti cijene toga, niti bilo čega drugoga, pa onda ako za Novsku nije skupo da izaberu novog gradonačelnika sigurno ni za RH da izaberu novu vladu. A kad govorim o tome onda ću naglasiti da govorimo o vladi i govorimo i o premijeru. Premijer naravno bira svoje suradnike. Kažu da je on možda prvi među jednakima, ali nije to do kraja točno, on bira svoje suradnike. Na onoj slici koja je puno puta pokazano tek se vide 3 ili 4 ministra koji su opstali kroz sve ove vlade. Moram naglasiti da je najvažniji i to je razlog zbog čega smo mi to potpisali ispred Fokusa jesu zapravo rezultati vlade obzirom na tako dugi mandat. Premijer je rekao moje najveće dostignuće jeste Pelješki most, a bio sam pred velikim izazovima. Pa dobro Pelješki most nije nepotreban, ali da čujemo malo o tim izazovima jer hrvatska vlada vlada. Ona je odgovorna za stanje u društvu, a ti izazovi su bili potpuno jasno rečeni, pandemija i obnova odnosno potres koji je zadesio Hrvatsku. Dakle, kad govorimo o pandemiji korona virusa Hrvatska je navodno izvrsno vodila borbu protiv korona. Ta borba je bila takova da su se mjere mijenjale iz tjedna u tjedan, iz dana u dan, mijenjali su se pristupi, mijenjali su se nastupi, a naš stožer je bio iznimno aktivan. Naime, baš na dan kad je ministar ovdje zdravstva obrazlagao koji su rezultati Hrvatska je bila prva u svijetu po tjednoj koincidenciji zarazom korona virusom. Da li smo mi onda u tome tako uspjeli, ako, u čemu je problem, možda u hrvatskim građanima, možda u zdravstvu, ali možda i u vođenju tog problema koji je sam premijer naznačio kao ono što ga je pratilo kroz ovaj mandat. A konkretno sada smo 8 u svijetu po smrtnosti. Pa sad čovjek postavlja pitanje kakav je rezultat te borbe i tih problema koji su nastupili pred ovu vladu? Premijer se time nije pohvalio, on je samo rekao Pelješki most. Druga stvar je naravno vezana uz obnovu i potres koji nas je zadesio. Treba li reći da nismo prva zemlja koja je imala elementarnu nepogodu u EU, da smo mi jedna od brojnih zemalja koje su iskusile to, ali također o tome nije ništa puno izrečeno jer se pokazalo da Hrvatska po povlačenju sredstva koja su nam odobrena i koji su rokovi produžavani zapravo ovog trenutka je zadnja u povijesti EU. To zapravo znači da jedna Rumunjska, Poljska, Njemačka ili bilo koja druga država EU koja je bila u istoj situaciji je to riješila u kratko vrijeme. Šta to znači za one koji su na Baniji? Oni u gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji ili u možda Krapinsko-zagorskoj županiji to znači da objekti koji su trebali biti napravljeni nisu, da im nisu, da ni uvjeti koji su bili potrebni, i zar je HNK mogao biti napravljen u godinu dana, a mi u 2 godine ne možemo napraviti jednu kuću. Pa premijer se o tome nije htio očitovati. E sad, imamo još jednu sitnicu. Naime, u 6 godina dakle prethodne i ove Vlade iz Hrvatske je najvećim dijelom, ne u cijelosti, ali najvećim dijelom otišlo 400 tisuća građana RH. Koji su to zapravo građani? Pa to su oni koji su radno sposobni, ljudi za obitelji i kad se gleda demografska struktura, oni čine preko 15% ukupnosti hrvatski radno sposobnih ljudi. I sad dolazimo pred ono, tko će nas voditi u najvećem izazovu? Prema izvješću EU i EU komisije, potpuno jasno je da ekonomska kriza koja dolazi nije kratkotrajna. Predviđa se da će trajati 3 ili 4 godine. Podaci koje smo mi imali i koje smo prezentirali, da ćemo imati, primjerice, 7,5% povećanje BDP-a, a 2,5% inflaciju, su se obrnuli.

Kako stvari stoje, bit će još i veća inflacija. Šta to zapravo znači? Mediji govore o tome da će se prosječni standard hrvatskog građanina smanjiti za 50% u te 3 godine. Ja neću biti takav pesimista. Međutim, brojke su jasne.

Tko će nas u tome voditi i to neće biti jedna godina, ne dvije, nego najmanje, kako sad stvari stoje, 4 godine. Vlada je dala plan mjera prije Ukrajine, prije ovih novih podataka. Međutim, nakon toga ništa. Mi očekujemo nove mjere i nove aktivnosti. Jedino ako, ono što je rekao guverner Narodne banke Hrvatske da, koja mu je preporuka oko inflacije. Da idemo kupovati tamo gdje je jeftinije.

I kako ćemo vratiti tih 400 tisuća ljudi ako nam standard toliko padne. Može biti samo obratno.

To je ono što mi želimo. I ne, to nije skupo, ni za Novsku ni za RH. Da li će se to desiti ne znam. I ne, nismo mi tu da budemo zadnji u EU po bilo čemu, a ne sada, kako stvari stoje gotovo po svemu i stoga su izbori nužni, potrebni, a tome mora prethoditi, naravno, što? Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite.

Dolazim upravo sa izricanja presude Filipu Drači, mladiću koji je nacrtao srp i čekić na podnožje kipa Franji Tuđmanu i to je prvi slučaj da se za grafitiranje u Hrvatskoj dobila prvostupanjska presuda, znači Kaznenog suda, znači ne prekršaj, nego kazneni progon za čovjeka koji je nacrtao srp i čekić koji se obrisao, praktički rukom. To je politički progon. To je isto jedan od razloga zašto trebamo mijenjati ovu Vladu. A kada smo ovdje čuli ujutro niz ocjena da je riječ o nesposobnoj Vladi, da je riječ o ministrima koji su nesposobni, upozorila bih da oni rade upravo ono zašto su i plaćeni. Oni su plaćenici koji rade ono zašto su i dobili mandat. Oni su tu da štite vlastite interese i interese skupina koje su ih na to mjesto postavili i oni to rade jako dobro, oni nisu nesposobni, oni su stvarno fokusirani na ono što im je zadano kao zadatak. Pa ministar Horvat kojeg je Radnička fronta stvarno godinama upozoravala da je jedan od najgorih ministara, ako možemo više tu ljestvicu, je l' ono, stupnjevanja uopće uvesti, on je uistinu bio loš. Kada smo upozoravali da je odgovoran za uništenje Uljanika, kada su radnici Uljanika molili da im se da 150 tisuća kuna da bi se završilo jaružalo u Puli koje bi omogućilo daljnju proizvodnju, održavanje proizvodnje koje bi spriječilo da dođe do stečaja i do otkaza tisućama ljudi, onda su rekli da nema novaca, da je to vreća bez dna iako su sami naravno doveli do toga da je to vreća bez dna, da se razumijemo i da novci idu uvijek u pogrešnim džepovima su završavali što se tiče brodogradilišta i nisu dali novce, u tom trenutku mi danas to saznajemo, u tom trenutku je ministar Horvat sa svojom suradnicom izmjenjivao SMS poruke i odgovarao je i jedan po tvojem izboru, misleći na tvrtke koje su preko veze dobivale upravo takve iznose, 200.000, 250.000 kuna, tvrtke koje ne znam koliko su pomogle našem gospodarstvu i koliko je naše gospodarstvo konkurentnije zbog toga što su oni dobili te poticaje preko veze. Ono što želim upozoriti je da osim što je riječ o ljudima koji su izuzetno sposobni i koji rade u svoju korist oni zapravo provode politiku vlade. I ja bih voljela da se ta kritika te vlade usmjerava ne samo na te prijave koje mi sada ovdje komentiramo i činjenicu da je riječ o ljudima koji su zapravo sada pod istragama jer je to samo posljedica toga da su oni plaćenici koji su postavljeni na mjesto na koje su postavljeni zato da unište zadnje poluge našeg razvoja i mogućnosti našeg razvoja i ja bi da čitamo afirmativne prijedloge ove vlade, da ne gledamo samo istrage USKOK-a Ajmo čitat plan oporavka i otpornosti šta tamo stoji, tamo kaže poboljšati korporativno upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu u okviru projekta restrukturiranje trgovačkih društava u državnom vlasništvu. Cilj je kaže prodaja dionica odnosno udjela trgovačkim društvima koja nisu na listi društava od posebnog interesa itd., itd. znači mi u samim afirmativnim programima imamo korporativizaciju firmi koje su u rukama države, koje još možda imaju mogućnosti da budu neke poluge razvoja.

Kolegice Peović na tragu korporatizacije zapravo mi je užasno drago da ste ovo spomenuli jer imali smo dosta rasprave i o ovom afirmativnim kako kažete dokumentima. Nedavno je na zajedničkoj sjednici niza cijelog odbora ovog sabora u kojem o posljedicama sankcija Rusiji na naše gospodarstvo jedan iznimno viđen gospodin strahovito blizak samom vrhu HDZ-a je mrtav hladan izjavio da je fokus na malo i srednje poduzetništvo bacio ekonomiju EU na koljena i da također je zagovarao da se i korporacije velike da mogu dobiti mjere ove potpore koje vlada nudi. Pa nisam sigurna da sam dobro razumila, možda je bilo malo vremena da objasnite o čemu se radi, ono što se meni tiče što se tiče konkretno sankcija i onih koji su na toj listi da bi bilo jako dobar prijedlog koji je došao i od vašeg kluba da zapravo pratimo o kojim se sankcijama radi i ko je to uopće, mislim o kojim se to subjektima radi. Al s druge strane mi imamo ministre poput Paladine koji upravo sa tim ruskim tajkunima surađuje uništavajući našu industriju, to je čovjek koji je odgovoran za uništavanje naše industrije. On je svu svoju imovinu stekao preko nekretnina IGH, Elektroprivreda Niskogradnja on je uništio tako da je doveo ruskog tajkuna koji je obećao radnicima da će se nastaviti proizvodnja ukoliko se odreknu svojih potraživanja. Nakon što su se radnici odrekli svoji potraživanja nema više, gotovo, game over, uzeo strojeve i radnicima podijelio otkaze. U čemu je povrijeđen poslovnik? Kolegica proziva vladu i svih nas za Uljanik, a preko 4 milijarde kuna je itekako ulupano da bi se spasila radna mjesta. Novi Uljanik sada zapošljava preko 300, a očekuje se do 500 ljudi dakle ugovaraju nove poslove i ovaj Uljanik je zdravi Uljanik za razliku od onog prethodnog o kojemu ste vi govorili. Sve je to lijepo i dobro, ali to nije bila povreda poslovnika pa ću vam dati opomenu. 238. meni je nevjerojatno kolegice Perić da vi uspoređujete novi Uljanik sa starim Uljanikom. Novi Uljanik koji ne zapošljava niti dio onih radnika koje je zapošljavao stari Uljanik. A to da je to ulupani novac i vreća bez dna pa to ste vi odgovorni.

U ime Kluba zastupnika SDP-a sad će govoriti poštovana zastupnica Mirela Ahmetović. Hvala lijepo. Kada bi Hrvatska bila uzorna zemlja zapadne liberalne demokracije o ovoj se točki ne bi trebali ni izjašnjavati niti bismo trebali pokretati raspravu o raspuštanju Parlamenta jer bi takva rasprava bila potpuno izlišna a samo raspuštanje Sabora bilo bi tek formalno, ali duboko moralno i od vladajućih i od opozicije. Nažalost Hrvatska je zemlja bez političke odgovornosti. Hrvatska je država koja podržava krađu javnog novca, država u čijoj vladi su donedavno sjedili ljudi pod ozbiljnim optužbama, a jedan ministar je čak i lišen slobode, što je prvi takav slučaj u modernoj hrvatskoj povijesti. U zemljama koje drže do sebe niti jedna vlada ne bi preživjela ovakve tektonske poremećaje i kolosalnu i sustavu zloupotrebu javnih dužnosti. Ali, ova zemlja sa ovakom esencijalno korumpiranom vladom na čelu sa glavnim zaštitnikom koruptivno-HDZ-ovskog mentaliteta Andrejem Plenkovićem, nema namjeru držati do sebe. Korupcija u vrhu Vlade nije jedini razlog zašto mi danas tražimo da se Sabor raspusti i da se odluka o mandatu predstavničke demokracije ponovno vrati građanima. Razloga je naime, kolegice i kolege, i uz ovu korupciju i previše. Aktualna vladajuća većina uspjela je u Hrvatskoj stvoriti dvije paralelne stvarnosti. U jednoj stvarnosti žive oni lišeni svih političkih, socijalnih i ljudskih skrupula, a u drugoj, pak, stvarnosti žive svi oni kojima ova Vlada život čini težim i neugodnijim. Svakodnevnom propagandnom i spinovima Vlada mora naći način kako da građane uvjeri kako bolje žive, kako je Hrvatska jedno fenomenalno mjesto za život, baš onakvo u kakvo nas je donedavno uvjeravao bivši ministar rada. Ti spinovi očituju se u manipulacijama, u obrtanju teza, u poluistinama kojima nedostaje cjelovita slika i nečuvena, nečuvena potreba da se Andrej Plenković prikaže kao spasitelj i države i nacije. Ali, kolegice i kolege upravo tako nastaju autokratski režimi. Pa kakva je to Hrvatska koju nam svakodnevno pokušava prikazati HDZ? Bombardira nas se s reformama koje samo što nisu počele i kako je reformski kapacitet Vlade velik. U 6 godina nije napravljena niti jedna suštinska reforma kojom bi Hrvatska uhvatila korak s naprednim zemljama EU. Premijer se hvali kako je najdugovječniji hrvatski premijer, ali upravo to i jest razlog zašto Hrvatska ne napreduje. Reforme se ne događaju, a ako se i pokrenu, to je mazanje očiju narodu, baš kao u slučaju tzv. reforme HGK ili primjerice, uvođenja one Hrebakove transparentnosti. Što reći o zdravstvu u RH? HDZ i Vili Beroš bi rekli kako naprosto cvjetaju ruže. Cvjetaju pojedincima kojima se isplaćuju milijunske dnevnice, cvjećarnicama koje se preko noći transformiraju u IT tvrtke, tvrtkama kojima se dvostruko više plaćaju medicinski uređaji. I sve to pod palicom Vilija Beroša, naravno, našeg heroja. Realnost je ipak takva da od najavljene reforme zdravstva nema ništa. Prije godinu dana, Beroš je, sjećate se, tužakao Plenkovića kako reforma stoji u ladici zbog lokalnih izbora. Nije ni zucnuo kad mu je Marić u prošlogodišnjem proračunu uzeo 6 milijardi za zdravstvo, a gle čuda, nakon naših nebrojenih prijedloga kako smanjiti dugove, dugovi veledrogerijama ponovo prijete bolničkom sustavu. Sjećamo se prošle godine kako je premijer slavodobitno ovdje lagao kako onkološkim bolesnicima ne nedostaju lijekovi pa su ga sljedeći dan ti isti onkološki bolesnici u medijima demantirali. Premijer se hvali kako je osigurao milijarde europskog novca i tako izravno daje nadu ljudima koji još uvijek žive u kontejnerima, ali im ta nada splasne svaki put kad vide svojim očima kako se iz kontejnera ne miču i kako je obnova u sramotnom statusu čekanja i to više od 2 godine od potresa u Zagrebu i godinu i pol od potresa na Baniji. I kad smo već kod te obnove, bivši ministar je završio u zatvoru, ali se premijer hvalio kako je našao idealnog stručnjaka u liku i danas djelu ministra Paladine. Izvor kadrova uvijek je bila jača strana Andreja Plenkovića i to pogotovo ako pogledamo score torpediranih ministara iz njegove Vlade koji su, naravno, redom bili izbor Andreja Plenkovića. Kako bi rekli propagandisti iz HDZ-ove Facebook stranice koji kopiraju izborne slogane svog prijatelja iz Europske pučke stranke Aleksandra Vučića, ljudi, pogledajte semafor. Više od 17 ministara moralo je otići zbog zakazivanja Plenkovićevih antikoruptivnih radara. Umjesto da se bavi obnovom, Paladina objašnjava svoju više desetaka milijuna vrijednu imovinu stečenu ne rizikom, ulaganjima i radom, kako tvrdi ovaj suvremeni veleposjednik, već ortačkim ugovorima kakvi su HDZ-u još od 90-ih najomiljeniji. To što je ortak, Paladini je očito bila najjača referenca. Vlada se hvali kako je povećala plaće i spasila radna mjesta i donijela mjere protiv inflacije. Vlada može podići plaće javnom sektoru, to je istina, ali u isto vrijeme nije napravila ni d od digitalizacije i optimizacije radnih mjesta. Naime, Vlada ne diže plaće u realnom sektoru, to tržište samo radi, ali ne zbog politike Vlade već zbog vlastitih uspjeha u proizvodnji i izvozu. Spasili radna mjesta niste vi iz Vlade nego novac poreznih obveznika kojeg bi bilo još i više da sistematski ovu zemlju ne uništavate krađom. Plaće su rasle. Pa koga vi varate? U godini dana .../nerazumljivo/... inflacija kojoj ste se smijali u ovom Domu 15. rujna 2021. g. ne samo da je pojela rast plaća i produbila siromaštvo ionako osiromašenih građana, nego dapače, ni ne znamo koliko će još rasti. Što reći o kriminalu u javnim poduzećima? U Hrvatskim šumama i plaćaju odvjetnika predsjedniku Uprave Hrvatskih šuma novcem poreznih obveznika već sve znamo. Ali, već sam u nekoliko navrata javno progovarala o pogodovanju HEP-a PPD-u za što imam i dokaze i dokumentaciju i ugovore. Postavila sam i zastupničko pitanje jer sam otkrila ogromnu aferu, ali Ćorić naravno nije mi odgovorio dva mjeseca. Sada su se napokon i mediji zainteresirali o tome. Radi se o tome da je HEP namjestio natječaj za kupnju ruskog plina kako bi natječaj po skupljoj cijeni dobio PPD i još mu je HEP to avansno platio, dakle objaviš natječaj, dobiješ nižu cijenu, pa poništiš taj natječaj, da bi ga ponovno objavio, dobio višu cijenu, ali ovaj put to nudi PPD. I ne samo to, nekoliko dana iza toga platiš PPD-u sve avansno, a pazite radi se o ruskom plinu. O ovoj priči će se još pričati, a ja osobno pozivam i DORH da ispita sve radnje o još jednoj aferi HDZ-ovog Frane Barbarića, naravno ja osobno stojim DORH-u na raspolaganju s kompletnom dokumentacijom. Promovirate suradnju i solidarnost s Ukrajinom, a avansno plaćate ruski plin i mogla bih ovako unedogled. Kolegice i kolege, ovom zemljom se ne upravlja, ova zemlja se stihijski uništava HDZ-ovim vladanjem, stihijski se i krade, namješta i potkupljuje javnim novcem. HDZ uništava ovu državu kako bi ju mogao prigrabiti samo za sebe i možete vi gospodo iz HDZ-a što god hoćete kako kaže vaš voljeni vođa, ali ne možete dokle hoćete jer balon laži, manipulacija i propagande kojeg ste napuhali i prodajete građanima kad-tad će puknuti, probušit će ga ili DORH novih uhićenjima ili izbori na kojima ćete dotaknuti dno i zapamtite tko leti visoko nisko pada, vaš će pad biti vrlo bolan, ali će za građane on značiti oslobođenje od laži i korupcije. Naprosto hrvatski birači moraju osloboditi zemlju od HDZ-ove kleptomanske prirode, izdali ste sve principe, ali sve principe na kojima jedno društvo počiva, od ove zemlje napravili ste kasabl po svojoj mjeri. Zahvaljujući vama Hrvatska treba početi od početka jer ste devastirali čitavo društvo, ali nećete više, sad je stvarno dosta, zato je važno da ova trgovačka većina od koje se kriju i njeni koalicijski partneri ode odmah kako bi ozdravljenje ovog društva krenulo čim prije.

Evo stalno nas pitaju, a što bi vi, a kako biste vi, vi nemate ništa, vi samo prigovarate i kritizirate. Pa sada ću malo govoriti o onome kako bismo mi, što treba mijenjati i kako popraviti najvažnije tijelo u zemlji, a to je upravo HS. Kao što sam najavila u prethodnom izlaganju najveći problem naše demokracije vidim u tome što je HS i njegov rad sabotiran do te mjere da je izgubio svako povjerenje građana RH tako da redovno na ispitima dobivamo najlošiju ocjenu, međutim ne mislim da je to zadana situacija i ne mislim da HS nužno tako treba izgledati. Točnije, da netko drugi vodi ovu državu na drugačiji način bi uredio i rad ovog sabora i sabor bi konačno mogao biti ono što njegovo ime govori, a to je mjesto gdje se predstavljaju hrvatski građani u jednoj konstruktivnoj, artikuliranoj, demokratskoj raspravi. A gdje je ovdje problem? Pođimo od predsjedavajućih, predsjednik sabora i potpredsjednici iz redova vladajuće većine misle da su inkarnacija faraona s pripadnim ovlastima i daju si za pravo docirati saborskim zastupnicima i komentirati njihove rasprave umjesto da budu ono što im je dužnost, a to je prvi među jednakima odnosno njihov posao je vrlo jednostavan, nepristrani moderator ovdje rasprava koje se događaju, a što mi ovdje imamo kad kažete nešto dodijeli vam se opomena ili tri u nizu da bi vas se maklo iz te iste rasprave bez obzira jeste li u pravu oko onog što ste govorili, što se i meni dogodilo evo prije nekoliko sati i nisam jedina. Dakle, osoba koja je u stanju dostojanstveno obnašati ovu funkciju, moderirati rasprave, a ne zloupotrebljavati svoju funkciju da bi politički uređivala sadržaj onoga o čemu govore saborski zastupnici. Drugo, o tome sam počela u prošlom izlaganju, slaganje rasporeda sabora, dakle ova simultanka koja je sabotirala neke važne teme na drugim odborima je jedan problem, ali ono što se općenito radi sa načinom slaganja rasporeda, činjenicom da se u predizborno vrijeme rasprava svjesno razvodnjava manje atraktivnim temama što predstavlja zlouporabu najvažnije institucije u zemlji u svrhu vlastitog izbornog rezultata. Zatim svima nam je dobro poznato da se prijedlozi oporbe redovito uvrštavaju u kasne noćne sate kako bi se rasprava o njima odvijala mimo očiju šire javnosti i jedan konkretan problem toga da je raspored nelogičan i protuprirodan, zakoni se raspravljaju prije izvješća koja su nužna za razumijevanje zakonskih izmjena, izmjene Zakona o otocima tjedan dana prije nego što će ići izvješće o učincima provedbe tog istog zakona. Mora li doista tako izgledati naš raspored, moramo li čekati večer prije da saznamo što će biti na dnevnom redu i kada će nam doći novi ministar na saborski odbor tako da bi se nadali da će biti što manje saborskih zastupnika prisutno na raspravi ili može postojati vladajuća većina koja će urediti saborski raspored na način da se šalje na vrijeme da pusti ključne teme za hrvatsko društvo u ključnom terminu i da omogući, a ne sabotira saborsku raspravu? Ako ste doista tako jaki vi iz vladajuće većine što šaljete oporbene prijedloge u sitne noćne sate, pustite ih, pa se borite, valjda imate znanje i argumente, u čemu je problem? Nije problem u tome što vi priznajete vlastitu slabost koja je nama dobro poznata, nego što se stvara jedna slika da HS ne radi ništa a to je potpuno netočno. Kakve zakone šaljete? Zakonski prijedlozi nisu normativno niti sadržajno uređeni pa neki od njih ne pružaju ni osnovne informacije o tome zašto su potrebne zakonske izmjene, a za neke od njih nije moguće pribaviti izvještaj koji bi upućivali jesu li zakonske izmjene uopće opravdane. I konačno odbori, to je šire pitanje ustroja sabora koje ima više nego saborskih odbora i tijela nego vlada ministarstava. I to svima u saboru paše jer je to skoro 100 predsjedničkih i potpredsjedničkih foteljica, tajnica, uvećanih koeficijenata i tome slično. Svaki zastupnik je član barem 3-4 radna tijela, neki i više. U tom smislu nema sustavnog ni učinkovitog rada sabora ako zastupnici trče sa sjednice jednog na sjednicu drugog odbora samo da bi uopće dobili kvorum. Nema kvalitetnih rasprava na odborima, rad je površan i sve je rascjepkano.

Tražimo raspuštanje ovog saziva sabora ne samo zato da bi se osvježio legitimitet najvišeg predstavničkog tijela nakon svih afera i svih prljavština koje su se događale u zadnje skoro 2 godine s ciljem ne samo da tu budu dijelom neki drugi ljudi i neki drugi omjeri, nego i da bi se radilo drugačije. Parlo parlamentum kasno latinski znači pričati, govoriti. Naš posao je u parlamentu da govorimo, a načinom na koje se vode sjednice u ove dvije godine i na koji se koriste razno razne poslovničke smicalice mi vidimo da se ovdje govor dobrim dijelom ograničava.

O ovoj temi govorim već godinu dana i prije točno godinu dana imala sam prvu saborsku raspravu na ovu temu kako unaprijediti rad sabora. Međutim, naravno sluha za to nema. Cilj je sabor svesti na glasačku mašineriju gdje se samo potvrđuju odluke vlade. Posljedice toga su onemogućavanje saborske rasprave, onemogućavanje rada sabora i gubitka povjerenja građana u institucije. Naravno da bi druga vladajuća većina koja demokraciju doista doživljava kao vrijednu tekovinu našeg doba i koja pokušava realizirati u praksi mogla na sasvim drugačiji način urediti ovaj sabor. Zamislite sabor u kojem imate kvalitetne prijedloge zakona, u kojima raspravljate u normalno vrijeme i koje moderira netko tko nije opsjednut time da sabotira tu istu raspravu, a paralelno imate i aktivne odbore koji sudjeluju sa svojim prijedlozima u toj istoj raspravi.

evo ministra zdravstva Beroša koji krši Poslovnik Hrvatskog sabora, a s time prema odluci hrvatskog suda prema mišljenju Ustavnog suda oprostite, krši zakone. Prošlo je 30 dana od kada sam mu postavio zastupničko pitanje, zašto je potrošio 30 milijuna kuna našeg novca, poreznih obveznika na kupnju lijeka Ronapreve, dakle a Amerikanci su odustali od korištenja tog lijeka jer je njihov CDC rekao da je neučinkovit i da ima premalu učinkovitost u liječenju protiv Covida. Nakon toga je prošlo izvjesno vrijeme, naš ministar je isprsio se 30 milijuna kuna našeg novca. Prošlo je 30 dana, nije mi odgovorio. Prema odluci, prema mišljenju Ustavnog suda krši zakone. Uvaženi kolega Miletić imala sam već polemiku s ministrom Berošem upravo oko odgovora na zastupnička pitanja jer mi je kasnio i više mjeseci s odgovorima. Nakon čega se on, kao što sam kaže osobno potrudio kao da mi čini uslugu da počnem dobivati odgovore na vrijeme. I kada sam mu u idućoj saborskoj raspravi uputila prigovor oko tih odgovora jer u njima nije bilo dovoljno konkretnih činjenica oko pitanja koje sam postavila, on je meni uvrijeđeno rekao da se on potrudio da dobijem odgovor, a ja sam trebala sjesti i reći hvala. Znači pitanje da vam ministar da odgovor na vrijeme je pitanje njegove dobre volje i usluge vama, a ne slijeđenja zakona što bi trebao biti slučaj. Zadnje pitanje koje sam postavila primjerice uputio je na ministra gospodarstva, a ticalo se skladištenja medicinskog otpada osoba koje boluju od šećerne bolesti.

Dakle, možda je bolje ovako. Jučer sam se pripremala za ovu raspravu, moj slijedeći ministar je ministar Beroš i stvarno postoji niz razloga zbog kojih bi on trebao otići i ja sam bila spremna lamentirati o njima ovdje. No, ovo što je danas učinio ministar Beroš potez je bez presedana. I da je bio dosada najsjajniji ministar, da je proveo reformu, da je oživio zdravstvo, da je procijepio građane, da smo imali nisku smrtnost u pandemiji, nakon ovog danas ministar Beroš bi svakako morao otići. Naime, ministar Beroš je danas u svojoj izjavi za medije koju je dao ispred vlade otkrio hrvatskim građanima kako to ministar Beroš kroz povjerenstva koja on osniva mijenja zakon. A zakon to svaki medicinar zna, pa tako i Beroš, a i ja se može i smije mijenjati samo kroz ovaj sabor. No, krenimo od početka. Dakle, ministar Beroš danas je u svojoj izjavi nekoliko puta jasno i nedvosmisleno ustvrdio da je Povjerenstvo u slučaju Mirele Čavajde, no i u svim drugim slučajevima zahtjeva za prekidom trudnoće nakon 10. tjedna moralo ustanoviti da li je stanje ploda nespojivo sa životom. Osim što je to ponovio nekoliko puta, pritom iznosivši medicinske podatke o stanju Mirele Čavajde, što nisam sigurna da mu je gđa. Čavajda dala pristanak, još se i prijeteći zapitao, što bi bilo da je pacijentica otišla u Sloveniju, ako je stanje njenog ploda spojivo sa životom? Što bi bilo, ministre Beroš, kome točno prijetite? Prijetite li Mireli Čavajdi, prijetite li liječnicima koji su je uputile iz Hrvatske u Sloveniju ili prijetite slovenskim kolegama koji po istom ovom Zakonu odobravaju prekid trudnoće, po istom ovom Zakonu? Liječnicima je i svim drugim građanima ministar Beroš direktno poručio, da se abortus u Hrvatskoj može dobiti jedino i isključivo ako je ugrožen život majke ili ako je stanje ploda nespojivo sa životom. No, ministar Beroš pritom zanemaruje činjenicu da je taj Zakon kojeg bi se i on i njegovi liječnici koji mu sjede u Povjerenstvu, a i svi drugi ginekolozi trebali držati, da uz ta dva uvjeta, abortus nakon 10. tjedna trudnoće je itekako dopustiv u stanjima radi kojeg će se dijete roditi sa teškim tjelesnim i mentalnim manama i oštećenjima, što je po mišljenju svih ginekologa koji su gledali Mirelu Čavajdu upravo njen slučaj, no također, i stanje u kojem je do trudnoće potencijalno sasvim zdravog ploda došlo izvršenjem krivičnog djela silovanja, obljube nad nemoćnom osobom, obljube zloupotrebom položaja, obljube s djetetom ili rodoskvrnuće. Dakle ministar Beroš danas je u više navrata ustvrdio da žene u Hrvatskoj nemaju pravo na ono što im Zakon garantira nego da imaju pravo na ono što im Beroševo Povjerenstvo dozvoljava. E pa to ne može tako, ministre Berošu! Ne može nam Povjerenstvo koje vi ili bilo tko drugi sa svog specifičnog svjetonazora osnuje krojiti zakon. Ne možete vi i vaša povjerenstva dodavati uvjete za prekide trudnoće. Vaše Povjerenstvo nije i nikada neće biti Sabor. Jedino ako planirate osnovati neki novi stožer, nacionalne, stožer za pobačaje, za ćudoređe, za slobodu žena koji će nam onda govoriti kako, kada i tko smije prekidati trudnoću, a tko, kada i kako mora rađati. Dakle nema šanse. Vidimo što planirate, vidimo koja vam je strategija i s ovog vam mjesta poručujemo, neće vam to proći. Poštovana kolegice, vi ste liječnik. Moje pitanje vama je povezano uz neke stvari u kojima je ministar Beroš, koji je također, liječnik, danas govorio. Ministar Beroš je danas iznosio detalje u javnost o zdravstvenom stanju i podacima jedne pacijentice. O podacima do kojih je došao u obnašanju svoje službene dužnosti, ne samo liječnika, nego i ministra. Odgovornosti kao ministra ćemo drugom prilikom. Međutim, sad vas pitam kao liječnicu.

Dakle, to se svakako može provjeriti, no iz onog što smo doznali, dakle, pričamo o tome da je komentirao nešto što nijedan liječnik sebi ne bi smio dozvoliti da komentira javno, a također, se nikako i nipošto ne bi smio dozvoliti ni ministar da komentira javno, a ja sam sasvim sigurna da je ministar Beroš toga bio itekako svjestan, kao što sam i sasvim sigurna da je iskoristio ovaj slučaj da bi nam jasno poručio koji je stav ove Vlade oko novog zakona o prekidu trudnoće i o tome kako će se obnašati prema onim ustanovama i pacijentima, ali prije svega, ustanovama, koje će pokušati izvršavati trenutni Zakon o prekidu trudnoće.

Poštovana kolegice Kekin, isto tako vas pitam kao liječnicu. S obzirom da ovaj cijeli priča, slučaj je vrlo ružan i vrlo tužan i s obzirom da je svašta rečeno i od liječnika po pojedinim zagrebačkim bolnicama, ali i od samog ministra, o tome ste sad odgovarali. Moje pitanje za vas, vi ste liječnica i da nastupite upravo tako kako gledamo ovih dana, da li podliježete odgovornosti, kakvoj odgovornosti i koje eventualne stegovne posljedice možete imati za takvo nepromišljeno, neodgovorno, pa nažalost u nekim izjava graniči i neljudsko ponašanje. Dakle, pitanje treba za početak pitati Hrvatsku liječnički komoru, oni će sigurno znati koje su točno koraci koji se provode, ali kršenje liječničke tajne i iznošenje medicinskih podataka je sasvim sigurno za stegovne postupke, pa na koncu konca, za propitivanje o licenci, itd., dakle zamislite da ja dođem kao psihijatrica, a nema da ne bi imala o kome i iznosim detalje o stanjima, o lijekovima, itd. Majda. Kada dođe do liječničke tajne stanje moje gušterače i stanje moje duše i stanje moje rodnice, ako hoćete, je potpuno ista stvar, a također, i stanje moje maternice. Kolegice Kekin, osim zaista zastrašujuće stvari koje je zapravo danas ministar rekao, a to je da on zapravo svojim mišljenjem, stavovima putem svojih povjerenstava doslovno mijenja, mijenja zakon, mijenja zakon i uvodi nove kriterije za medicinski indiciran pobačaj, odnosno prekid trudnoće, on je uz to još i otkrio samu bit i narav HDZ-ove vlade kada je rekao pa šta se pacijentica direktno meni nije javila, ja bi to ubrzao jer to je vaš modus operandi.

Dakle, to je apsolutno točno, ja bi zaista iskoristila još ovu minutu da s ovog mjesta se zahvalim Mireli Čavajdi na njezinoj hrabrosti koja je ne mala da izađe da nešto što je toliko bolno iznese upravo zato ne da bi ona imala od toga koristi jer ona nema koristi, ona doživljava samo mrcvarenje po medijima i od strane samog ministra kao što vidimo nego zato da bi upozorila, kao i neke druge hrabre žene prije nje, da bi upozorila na to što se hrvatskim ženama događa u hrvatskim bolnicama koje, ponovit ću, to sam rekla i jutros, dakle znamo kako se kadrovira po hrvatskim bolnicama, ministar Beroš je sam rekao koja je to šifra, to je ona poznata šifra, stranka bira put, stranka postavlja ravnatelje, stranka postavlja šefove klinika, pa onda imamo klinike koje mrze žene. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Nećete nas utopiti uz vas nikada, nikad.

Sad će u ime, kolegice Kekin, nemojte sad vi … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Upravo, upravo sam rekao da molim da se ne govori iz klupa, onda vi odete i isto to radite, nema stvarno smisla. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Damir Habijan, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ja mislim zapravo da je odlično danas da raspravljamo od jutra o ova dva oporbena prijedloga jer mislim da hrvatska javnost sada vidi zapravo tko je i što je oporba i na koji način i što bi bilo ne daj Bože da dođe do izbora i da dobite priliku upravljat ovom državom. Za vas ne postoji načelo presumpcije nevinosti, to smo se uvjerili već prije, al to pogotovo je naglašeno i danas dakle vi ste ovdje cijeli niz ljudi oglasili krivim i da ste vi ne daj Bože ponavljam u mogućnosti vrlo vjerojatno bi ti ljudi završili negdje gdje ne bi trebali završiti bez ikakvog suđenja jer ste vi i istraga i policija i državno odvjetništvo i u konačnici vrhovni sud i vrhovni moralni autoritet. I nadovezat ću se samo, samo kratko, moram na ovo što je bilo zadnje dakle mislim da nije lijepo koristiti emocije i koristiti određene situacije koje su za sve teške da bi se stekli politički poeni.

Drugo, ova dva prijedloga, ja ću opet reć da su to uradci, vi ćete se opet ljutit, ali jesu.

Kolegica, kolegica Raspudić je ovdje rekla maloprije da će ona sada, neće bit destruktivna da će bit konstruktivna da će reć nešto od reformi.

Netko je spomenuo bili su izbori u Francuskoj, bili su u Mađarskoj, da kolegice i kolege, al to su bili redovni izbori, izbori koji su se morali provesti. Imali smo i mi izbori 2020., bila je pandemija, proveli smo ih i HDZ je pobijedio i to vrlo uvjerljivo, vi ste izgubili i to je ono srž što vas muči i zašto vi konstantno idete s određenim interpelacijama, smjenama ministra, sad imate dva prijedloga za raspuštanje HS. Ono što je najbolje vi s ovim prijedlogom idete s figom u džepu jer vi Boga molite da do izbora ne dođe, vi Boga molite da izbora ne bude.

Što se tiče rada vlade, što se tiče rada vlade kolegice Raukar, imate Schengen, skori ulazak u eurozonu o kojem smo jučer raspravljali, međutim nije bio neki veliki interes, mi imamo Rafale, imamo Pelješki most, evo neki dan je počeo povrat poreza mladima. Imamo rast BDP-a od 10,2% u 2021., imamo rast plaća, medijalne plaće, prosječne plaće, rast mirovina. Mi imamo cijeli paket mjera u iznosu od gotovo 5 milijardi kuna da se smanji dakle ovaj udar inflacije koju je spomenula maloprije kolegica iz klupe na građane. Od potpore poljoprivrednicima, jednokratnim naknadama za umirovljenike, od subvencioniranja računa za trgovačka društva, subvencioniranje računa dakle za građane itd. Gotovo 5 milijardi kuna. Međutim, to vama nije bitno o tome očito vama ne odgovara danas ovdje raspravljati jer vam to ne ide u korist nego je lakše prozivati osobe koje nisu pravomoćno ničim utvrđene ili oglašene krivim. To je vama lakše i to je jedino što znate. I to je jedino što provlačite danas kroz ovu raspravu. Niste pričali o turističkoj sezoni. Prošle godine gotovo na razini 2019. godine. Niste pričali primjerice i potpisanom kolektivnom ugovoru kojim su povećane plaće za javne službe, povećanje osnovnice od 4% Niti to vam nije bilo interesantno. Niste pričali niti o tome koliko je Hrvatska izvukla više iz EU fondova nego što je uplatila, 55 milijardi kuna. Niste pričali niti o onom paketu koji je osiguran u Bruxellesu od 24,2 milijarde kuna, o programu NPO-a. O ničem od toga niste pričali, ova rasprava traje od 9 i 30. A hvala Bogu javljate se po dvoje predlagatelja nakon svake pojedinačne rasprave. Ništa o tome niste rekli, ja bi volio čuti nešto da o tome kažete. I postavlja se pitanje koji je vaš doprinos ovoj raspravi? Što ste vi željeli postići ovim? Meni je drago da ste zapravo izašli sa ovim prijedlogom da hrvatska javnost vidi što i kakva je oporbe i mi nećemo glasati protiv ovog prijedloga zato što se odnosno ovih prijedloga zato što se bojimo izvanrednih izbora jer ankete pokazuju da smo jači od 3 slijedeće parlamentarne stranke odnosno da imamo više nego slijedeće 3 parlamentarne stranke. Jasno je kome građani su udijelili povjerenje i prije 2 godine i kome i dalje vjeruju već ćemo glasati protiv ovih vaših prijedloga jer vidimo što je ne daj Bože alternativa jer ste se razotkrili i ponavljam ne daj Bože da dođete u priliku upravljati Hrvatskom državom.

Prva je poštovane zastupnice Benčić. Povreda Članka 238., kolega je uvrijedio sve nas ostale koji se ovdje borimo i govorimo o tome kako u Hrvatskoj žene nemaju pravo na osnovnu zdravstvenu zaštitu u najtežim životnim situacijama, a vi govorite da se taj sud, slučaj eksploatira gdje vaš ministar govori samo je mene trebala nazvati.

Ono što mi nepravedno, da ali ja sam bila u pravu.

Izađite na izbore, pokažite mišiće, pa barem cijela hrvatska javnost zna da se svojih ne sramite. A kad ćemo o projekcijama činjenica je da prema prošlim izborima ja imam barem 8 puta veće šanse prema preferencijalnim glasovima da se opet nađem ovdje nego vi. To je bila tipična replika, prema tome dobijate opomenu. Sukladno Članku 240. stavak 2. moram vam dati opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Kolega Habijan je rekao sada hrvatska javnost može vidjeti kakva je oporba. Ne može vidjeti jer 4 program javnog rtv servisa nakon 1 sat ne prenosi više sjednicu sabora nego trenutačno na programu ima emisiju Jan Vilič Folk zelena generacija samu, samo ima 20 godina s 14 je počeo pomagati ocu u nabavi treseta. U Finskoj ispod mnogih šuma postoje trestna staništa koja se koriste za grijanje, ali i u razne poljoprivredne svrhe.

Ja vas lijepo molim nemojte to raditi, nemojte to raditi. I onda ćete pričati o dignitetu sabora. Onda ćete pričat o dignitetu sabora, ma dajte molim vas. Zahvaljujem. Eto kolega Habijan je dao što mi u kazalištu kažemo jedan dobar šlagvort za ono što, o čemu sam htjela govoriti. U svojem izlaganju se dotakao svih onih odluka, odlika pardon vladajuće većine. Žalim što je kolega Bačić odustao od daljnje rasprave, htjela sam to njemu reć, ali i kolega Habijan odlazi, reći ću možda vama, svakako ćemo to reći hrvatskoj javnosti. Vladajuća većina, to je termin koji bi trebao predstavljati odgovornost i brigu za građane i građanke ove države u svim sektorima. Vladajuća većina je ona snaga koja izglasava zakone, pravilnike, izvješća, koji direktno utječu na svakodnevni život svih naših sugrađana. Vladajuća većina je ona grupa pojedinaca koji bi svojim kako osobnim tako i grupnim integritetom trebala jamčiti boljitak društva, razum, znanje, stručnost, dobronamjernost, poštenje, solidarnost i senzibiliziranost za sve ranjive skupine ovoga društva. To je grupa ljudi koja bi trebala integrirati i dobre argumentirane prijedloge oporbe jer je to za dobrobit svih naših građana. Ali što mi imamo? Mi nažalost imamo glasačku mašinu, imamo grupu koja nema odgovornosti, koja često nažalost nema čak ni zdravog razuma, koja zbog svog poslušničkog automatskog dizanja ruku pokazuje da i nema sram jer kako drugačije objasniti izglasavanje zakona koji nemaju ni podršku ni struke, ni akademske zajednice, ni korisnika? Kako objasniti ignoriranje stotina primjedbi na prijedloge zakona u javnim raspravama? Kako objasniti ignoriranje zakonskih rokova i na taj način podržavanje nezakonitog djelovanja? Kako objasniti upornu obranu neobranjivog, obranu dokazane i evidentne korupcije i nepotizma članova bivših i sadašnjih ove vlade? Kako drugačije objasniti izigravanje saborskih instituta kao što je npr. obrana amandmana? Evo na zadnjoj većinu vremena 90% nije bio prisutan niti jedan jedini član vladajuće većine, niti jedan. I cijeli smisao instituta obrane amandmana je sveden na puko zadovoljavanje forme i to je najbolja definicija sadašnje vladajuće većine, zadovoljavanje puke forme bez obzira na sadržaj, bez sluha za potrebe građana, bez odgovornosti da se u ovom domu trebaju donositi zakoni koji će biti prvenstveno i jedino motivirani boljitkom svih građana i građanki. To je ono što Krleža tako točno zove, njihova kompaktna većina, kompaktna većina poslušnika. Takva vladajuća kompaktna većina pretvorila je ovaj sabor u neko neozbiljno tijelo u neki slobodni debatni klub u kojem niti jedna rasprava, niti jedan argument nikada ne mogu nadvladati poslušničko dizanje ruku glasačke mašine. I to je razlog zašto treba vratiti mandat građanima i to je razlog zbog kojeg treba izaći na izbore i omogućiti biranje dostojanstvenijeg, uvjerljivijeg i poštenijeg saziva HS-a. Poštovana kolegice RAukar Gamulin. Priznajem da mogu biti svakakav, ali nisam nikad bio sitničav, ali sada bih vas u nečem korigirao ne zbog sitničavosti nego mislim da je to supstancijalno važno. Ja više neću govoriti o vladajućoj većini, jer oni nisu većina i nemaju većinu i nisu dobili većinu na izborima nego o vladajućoj kliki. Naime, ovih 76 pa i 77 uz Hrelju su dobili 200.000 glasova manje od nas svih iz oporbe koji smo ovdje kao manjina. Međutim, zahvaljujući nakaradnom izbornom zakonu, zahvaljujući tome da su se oglušili na ono što je ustavni sud davno rekao da je diskriminirajući nerazmjer između veličine izbornih jedinica, a popis stanovništva je to i pokazao da bi ovakve izborne jedinice neke morale izabrati možda čak 16, a neke 12 zastupnika, zahvaljujući tome da su istrgovali sa zastupnicima manjina koji su izabrani po posebnim listama neki uz šačicu glasova kako bi artikulirali interese svoje manjine, a ne kako bi … manjinu do „vladajuće većine“ …/Govornici govore u isto vrijeme./… i zbog toga su nam potrebni novi izbori. Pa još jedan razloga zašto su nam potrebni ovi izbori kao što nam je potreban novi izborni zakon, o tome isto tako govorim u ovom saboru, ali potpuno bezuspješno kao i mnoge druge stvari. Sasvim sigurno jest to da je vrlo začuđujuće upitno, signifikantno što bi rekli intelektualci, da danas ovdje nema nikoga od tzv. koalicijske većine, vaših koalicijskih partnera nema i to sasvim sigurno nije slučajno.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Vraćajući se ukratko na pogrešnu tezu kolege Habijana kako hrvatska javnost sada može vidjeti kakva je oporba, ovo stvarno vrijedi naglasiti. Skandalozno je da javni RTV servis koji nije komercijalna televizija i kojem ne trebaju biti u fokusu ne znam turske sapunice ili koje kakav zabavni komercijalni sadržaj već ono što je interes javnosti, a ja ne vidim veći interes javnosti od toga što radi najviše predstavničko tijelo zemlje kroz koje i oni izražavaju svoj suverenitet povjeravajući nam mandat na 4.g. nego u jedan poslije podne kat na 4. programu HRT-a i umjesto da puštaju ovaj program zbog kojeg i postoje i koji ih ništa ne košta trenutno možemo gledati o tom malom finskom ekologu Samiju koji skuplja s tatom … [[Govornik se ne razumije]] To je katastrofa i mogu izraziti samo nadu da će novi sabor, saborski saziv dobiti priliku i mogućnost preko javnog RTV servisa dokle god zasjeda sabor bilo to u podne, bilo to u ponoć, bilo to u 3 ujutro da se svaka riječ izgovorena u HS da može doći do hrvatskih građana koji taj sabor biraju i kojima donose zakone. Druga stvar, čuli smo nešto o presumpciji nevinosti, pa zašto vlada ne poštuje presumpciju nevinosti, zašto vlada nije poštovala presumpciju nevinosti kod potpredsjednika vlade Miloševića nego kao eto nije dobar za vladu, a dobar je za sabor. Dobro je poštovat presumpciju nevinosti, al dobro je znati i neke statistike. Kad govorimo o slučaju Gabrijele Žalac i g. Petrica podsjetit ću da europski javni tužitelj ne diže olako optužnice, da u 95% slučajeva one završavaju pravomoćnom presudom, pa uvažavajući presumpciju nevinosti kad važemo neke političke konzekvence treba i to imati u vidu. Zakon je lakše promijeniti nego običaj ili standard. Što želim time reći? Ne možete napraviti toliku štetu najgorim zakonom kojeg možete donijeti koliku štetu činite rušenjem običaja srozavanjem standarda hrvatske politike jer zakon se može popraviti, novi saziv može donijeti bolji zakon, ali za stvoriti politički dobar običaj i razinu koja se neće kršiti i ispod koje se neće ići potrebne su godine, možda i 10-ljeća kultiviranja. To vam je poput one priče o engleskom travnjaku, kako je u Engleza dobar travnjak, što radiš tom travnjaku, pa kaže ono zalijevam, šišam je li ponekad … [[Govornik se ne razumije]] pa radim i ja, e to ali 200.g. tako. Dakle, ovim što radite nisu tolko problem loši zakoni jer zakon se promijeni lako, međutim vi ste srozali demokratske standarde i običaje u Hrvatskoj, srozali ste ih i u trenutku nakon uhićenja ministra Horvata jer niste raspustili sabor i raspisali odmah nove izbore. Nakon tog slučaja dogodilo se još 4-5 stvari od kojih svaka u jednoj pristojnoj demokratskoj zapadno političkoj zajednici je bila dovoljna za pad vlade i raspisivanje novih izbora. Dakle činite golemu i trajnu štetu, ponovit ću još jednom, srozavanjem demokratskih običaja i demokratskih standarda, nivoa zovite to razine kako hoćete, obraza, debljine obraza, snage želuca, da ne idem sad dalje u tjelesne metafore u RH. Jer gdje je dno, vi stalno pomičete tu razinu, što se još mora dogoditi, koji još ministar mora ili potpredsjednik vlade završiti u zatvoru ili kakvog sve morate novoga dovesti, u kakvim sukobima interesa i iz kakve mutneži da bi se reklo e ovo stvarno ne možemo dalje, raspisujemo izbore, a istovremeno nas uvjeravate da ste tako jako i tako snažni, imate toliku potporu u javnosti, pa raspišite te izbore da se ne gnjavimo više, očitajte nam tu lekciju na izborima, riješite nas. Druga stvar, zakon je minimum morala i to je ono što smo pokušali istaknuti, da zakonito je da se Milošević vrati u sabor, zakonito je da imenujete Ćorića u HNB, al pitanje je jel to moralno, ako nije dobar za vladu kako može biti dobar za te institucije i što time poručujete i tim institucijama i građanima?

Skupljeno je sasvim dovoljan broj provjerenih potpisa, hrvatski građani žele referendum o stožerokraciji i o covid potvrdama i znamo da nam to neće završiti da igraju se igre, jesen će opet bit zanimljiva. I sada ustavni sud probija rok 30 dana, kažu da im treba još vremena, u kakvom mi to demokratskom društvu živimo u kojem se ne poštuje vladavina prava i u kojem se ne poštuju, ne poštuje volja građana RH? Ja ću podsjetiti još jednom da u zrelim demokracijama Zakon o referendumu služi tome da se referendum omogući i uredi, a kod nas da se onemogući i spriječi i po mogućnosti uneredi kasnije. Prvo imamo taj apsurdno visok prag od 10%, to je de facto referendum prije referenduma, nekakav prosjek je 2% europski, a ona i ustavni sud koji se bira na način na koji znamo političkom trgovinom koji služi kao daljnji osigurač koji će izvesti kakvu god ustavnopravnu akrobaciju ne bi li spriječio nešto što nije po volji vladajućih, ali ja ovdje stvarno ne znam što mogu izmisliti, kako može biti neustavno pitanje koje mijenja ustav i to na način koji ne kolidira ni s jednim drugim člankom ustava i ni s jednom drugom ustavnom vrijednošću nego se u čl. 17. dodaje riječ „pandemija“ i time se obvezuju vladajući da u slučajevima takvim odluke o ograničenju ljudskih prava moraju donositi dvotrećinski, a ne natpolovičnom tj. … [[Govornik se ne razumije]] čl. 6. Poštovani g. Raspudiću spomenuli ste da se u svom govoru koji pozdravljam da se nadate da će buduća nekakva većina biti u stanu promijeniti ono što se događa na HRT-u čemu smo svi svjedoci, pa da se onda ove sjednice na tom 4. kanalu prenose kako bi i trebalo i kako nalaže običaj i zakon i interes javnosti. Međutim, ono što želim reći ne postaviti nikakvo pitanje u ovoj replici je da i trenutno je to moguće, to je samo pitanje političke odluke. Zna se tko postavlja ravnatelja, zna se kako se slaže piramida upravljanja HRT-om i zna se koji bi to trebao biti interes javnosti. Međutim, ne postoji ne dobra volja nego ne postoji želja da educiramo građane, da dođemo do njih i da te naše riječi pa i krajnjoj liniji i poruke oporbe do njih dođu.

Zašto se to radi? Pa upravo zato da se smanji mogućnost građanima da vide i čuju argumente u saboru, a onda će podobni mediji filtrirati i poslati sliku u javnost, pa se neće iznijeti stotinu argumenata nego će se reći evo svađali se vladajući i oporbeni, evo kao svi su isti i onda sabor ocjena 2.0, to je praksa, ali ćemo je promijeniti. Izvolite.

Hvala vam lijepa. Ja neću danas govoreći u ime kluba Za pravednu Hrvatsku govoriti ustvari zbog vas ovdje nazočnih jel znam da me uglavnom ne slušate. Ja ću govoriti zbog onih 150.000 ljudi koji me prate putem mog Facebooka pa ću ovo isjeć i stavit ću jer da, kolega Raspudić je u pravu, ne prenosi nas televizija i u krajnjoj liniji dosadno je ovo brate. Ispada da je ovdje 151 savršena osoba bez grijeha, sve sami Supermeni i stalno je neko drugi kriv, a govorim u sabornici u kojoj bi trebalo s jedne strane sjediti većinskih 76 pripadnika neke ajde recimo demokršćanske opcije, a na ljevici se to sve skupa u pravnom sljedništvu zasniva na nekoj partijskoj liniji. Znači i u jednom i u drugom slučaju postoji grijeh, ali postoji i potreba da se grijeh ispovijedi i da se dobije neka pokora, ha na ljevici se i za krađu jabuke ponekad znalo gubiti glavu u neka druga vremena. Znači moral, niko nema grijeha. Evo ja sam odlučio reći da ja imam, ja tražim raspuštanje sabora, ja sam pogriješio. Ja sam u svojoj političkoj karijeri, ne tako dugoj, pogriješio i zahvaljujući meni u saboru sjede neki ljudi koji ne bi trebali sjediti u saboru. I ja mislim da je jedini način da krenemo [[Pljesak]] Hvala. Jedini način je ustvari da priznamo nekad i sami sebima da nismo savršeni. I znači ta cijela priča oko raspuštanja sabora ustvari i ova naša diskusija u svjetlu svega što se događa jednostavno nema smisla kad pogledate da ljudi kopaju po kantama, sve već smo čuli, inflacija je tolka kolka je, demografska katastrofa je takva kakva je i ja sam opet jedini koji u ovoj sabornici može izaći i kazati da sam 2011.g. napisao pjesmu o tome o demografskoj katastrofi Hrvatske. Pjesma se zove „Zašto lažu nam u lice“ i to su prepoznali ljudi, gledaju. A neki su se iznenadili i čude se ko pura dreku što se to pokazalo na zadnjem popisu stanovništva. To se vidjelo prije 10 godina i ne nedostaje nama 400.000 stanovnika, bilo bi dobro da je 400.000 stanovnika, nedostaje nam puno više stanovnika. Ali niko nije kriv, sve što se s ove strane upućuje kao kritika, ja čak mislim dobronamjerna kritika se poput grude snijega razbija o kamenu stijenu tvrdoglavosti, ponosa, bahatosti.

Postoji ona tiha većina 55, 6, 7% koja uopće ne izlazi na izbore i ne zanima ih to, a onih četrdesetak posto koji izađe dovoljno da njih 16, 17% da nekome povjerenje i onda će D'Hondtova metoda odraditi sve ostalo. Vojska uhljebnika i tzv. duboka država ili zamrznuta birokracija će odradit svoje. Ja sam u svojoj karijeri ispratio gomilu ministara, sviro sam, pjevo sam, bio sam s njima, družio se, razgovarao, ali bogme neki pomoćnici ministra su tamo već 20, 30 godina i oni neće dopustiti promjene ni vama, ni vama jer njima ovo odgovara. Oni od BDP-a od 400 milijardi kuna koliko smo u stanju napraviti oni kontroliraju nekih 150, 160 milijardi kuna. Ko će to pustit? Ako je ovo parlamentarna demokracija pa zašto predsjednik najveće stranke pobjedničke ne sjedi kao predsjednik Parlamenta ovdje? To je parlamentarna demokracija. Parlamentarna demokracija u kojoj jedna osoba u svoja četiri zida odlučuje o svemu i mi ćemo raspustit sabor. Mi se pokušavao u našem klubu koliko je to moguće kao nezavisni zastupnici voditi interesima naroda i države, voditi se zdravim razumom. I želimo praćenje ishoda. Zato što je netko pogriješio u 12. stoljeću, a ljudi su ginuli '91. godine zbog toga. Netko je pogriješio 1918. godine i ljudi su ginuli 1991. godine zbog toga. Netko je rekao da će 2016. godine vratiti INU. Je li to uopće moguće?

Ne kažem bolest je, teško je, ali imati 390 mrtvih na 100.000 je rezultat s kojim smo mi u vrhu svjetskog neuspjeha. Tko je kriv? Ako sam priznao onu grešku, evo priznat ću i ovu, ali nisam bio u prilici o tome odlučivat. Dapače kad sam se suočio sa predsjednikom sadašnjim sabora na jednom sučeljavanju ja sam mu rekao da švedski model, ali su me napali i on i novinarka. Ima li posljedica? Ovo je zemlja u kojoj posljedica nema. Radiš što hoćeš, kradeš koliko hoćeš, odeš nešto malo u zatvor. Nije ovdje problem ako su ukrao pa te uvatilo. Dakle, ja bi volio i mislio sam da ćemo razgovarati o tome da raspustimo sabor, ali da prije toga donesemo neke odluke i zakone pa da slijedeći ne bude ovakav. To je ono što nama treba, da imamo parlamentarnu dokumentaciju, da nemamo plenarne sjednice o svemu. Najkvalitetnije rasprave u ovom saboru se vode na odborima. Pokojni dr. Tuđman Miro je govorio o tome da bi trebalo to drugačije organizirati i bio je u pravu, da odbori rade više, da kvalitetni ljudi, kvalitetni stručnjaci, da se naša akademska zajednica uključi u to, da oni to rješavaju, a da se mi nađemo kada treba i da ona na plenarnoj sjednici raspravljamo važne stvari. Ovako jako svi skupa podsjećamo na moju djecu kad su bila mala i kad su gledala Shrek, pa bi onda kad su završili 56 put gledanje ja rekao oćemo nešto drugo, oni bi rekli ne ajde još i opet jedno te isto, igrokaz za igrokazom. Točno znam tko kome diže repliku. Raspuštanje sabora bez promjene izbornog zakona, bez promjena izbornih jedinica čemu to služi? To je činjenica. Idemo raspustiti sabor, idemo. Evo, ja sam prvi pogriješio idem. Ajte i vi bezgrješni za mnom. Dakle, raspuštanje sabora bez definiranja onoga što nas je upozorila i Venecijanska komisija, Ustavni sud, a to je pitanje manjinskih zastupnika, mene, to sam već rekao pa ponavljam pa su me opet prozvali u medijima koje mi financiramo da sam nekakav šovinist i nacionalist. Ne zanima me tko je što, uopće me ne zanima. Zanima me da mi djeca ostanu u zemlji, zanima da živimo bolje, to me zanima, ali tko je što i da zbog toga što ima krvna zrnca takva i takva dobije neku funkciju to me ne zanima i tome se protivim iskonski u korijenu. I da nešto kažem svojim kolegama iz oporbe s kojima dakle jesam potpisao to. Dva dana nakon uhićenja ministara Horvata bili su izbori u Boraji. To je jedno malo mjesto u šibenskom zaleđu. HDZ je tamo na vlasti stalno i u 30 godine vladavine HDZ-a nestala je škola, pošta, svi oni objekti ugostiteljski gdje smo jeli janjetinu ostao je samo jedan. 2 dana nakon uhićenja ministra Horvata su bili izvanredni izbori u Boraji, izlaznost je bila kakva je bila, izašlo je 50-ak ljudi i HDZ je pobijedio sa 100% Dakle, nemojmo se zanositi. Bez promjene izbornog zakona, bez ozbiljnih priprema i napravljenih reformi koje ova vlast i ovaj sabor ne može napraviti neće biti ništa. Ali ako se raspustite mi prvi idemo.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Sanader, poštovane kolegice i kolege, ja ću malo o ministru Berošu. Prema HZJZ-u službeni podaci, sad sam guglao, Hrvatska je naručila više od 6 milijuna doza cjepiva, više od 6 milijuna doza cjepiva do kraja 2021., dakle nemam podatke koliko smo naručili još u 2022. Ajde želim baš podcrtati da budem jasan. Ono što ja želim ministru Berošu neka se meni dogodi.

Neću uopće govoriti o tome kako je plaćao određene tehničke stvari za bolnice 11 milijuna kuna koje koštaju u nabavi 5 milijuna kuna, neću govoriti kako je ljude navlačio za nos, nije nosio masku nigdje, nigdje, na privatnim tulumima, na feštama, ovdje i ondje, a onda od hrvatskih građana je licemjerno tražio da se nosi maska. Šalje vam meni iz Kanade virolog, ne smijem ga drukati da čovjeka ne uvalim u probleme koji je radio oko sarsa, kaže Marine pa svaka maska štiti samo onoliko koliko na njoj piše deklaracija i niti koliko ti kažeš niti ministar Beroš, a to je kirurška maska dva sata i mora se micat, a protiv covida ne štiti i to mi znamo kojima je to struka, ali ovo je ionako agenda zar ne? Onda idemo korak dalje Pfizer je objavio, ljudi ja o ovome tupim danima, nema ministarstva istine faktografa da me cenzurira, danima udaram po ovome, to su službeni dokumenti Pfizera, svojim dioničarima izvješće, stranica 6, st. 3. pita ga… [[Govornik se ne razumije]] hoćemo li dobiti trajnu dozvolu, kažu ne, al ćemo izlobirat ponovno proširenje dozvole, priča samo o Pfizeru, kaže zato jer ima previše nus pojava, to su oni rekli, ja sam stavio linkove na originalne dokumente, ministarstvo istine nije reagiralo, niti su me sprdali po mainstream medijima, šta je gospodo, zašto nema informiranog pristanka, zašto se ljudima ne objasni točno sve, pa neka građani odaberu što žele, mogu se cijepiti ponedjeljkom i petkom što se mene tiče, nemam nikakvih problema s tim, ko god želi, al nema pravo niko nikoga tjerati da radi nešto protiv svoje volje. Pfizer je znao da preboljeli se ne trebaju cijepiti, to su njihova izvješća, ne moja ili ludih antivaksera, preboljeli se ne trebaju cijepiti, skrivali su te podatke, pa zašto nam ministar nije došao ovdje i rekao građani RH tako, tako i tako je, vi sad odlučite što želite. Je li namazan, je li podmazan, ja ne znam, ali znam da piše u jednoj knjizi „ništa nema skriveno što ostat će u tajnosti, sve se sazna prije ili kasnije“, tako će i ovo sve izaći van i zato mislim da priča referenduma mora bit završena, a to znači dajte nam referendum, neka građani kažu što misle o stožerokraciji, čega se bojimo, dajte referendum hrvatskim građanima da oni kažu što misle o stožerokraciji i o covid potvrdama. Ovi neće odustat, građani to znaju, ovo govorim vama građani, ekipa se sprema za jesen, opet igra svoje igre, pa njemački ministar zdravlja je to rekao, dakle najesen nam dolazi virus fatalniji od delte. To je on rekao ne ja, Bill Gates, ovdje neki se smiju, čovjek je to rekao u intervjuu, dakle nisam ja to rekao, kako znaju proročki sinovi nad kristalnom kuglom, a Fauci sad kaže lockdown nema smisla, link njegovog govora sam stavio, kaže lockdown nema nikakvog smisla, a skakali ste nam po glavi 2.g. i tražili od ljudi da se zatvaraju ko ptice u krletci. Molim vas, vi imate najveću odgovornost vladajući, bdijte nad ovim narodom, nemojte nas tu zaribat, nemojte nas zaribat, vaša je najveća odgovornost. Poštovani kolega Miletić, dobio sam jedan mail od anesteziologa Željka Oskomića, kaže iza mene je klasična priča, život i studio u RH, nakon toga odlazak u inozemstvo, u mom slučaju u Austriju i odrađivanje specijalizacije u Austriji, u Austriji sam 7.g. Moj problem je bio otprilike prije mjesec dana, imao sam strica koji je bio onkološki pacijent, bio je teško bolestan, ležao na onkologiji u KBC Osijek, šok je bio kad smo saznali da su posjete u KBC Osijek zbog covid mjera još uvijek zabranjene, on je nažalost 9.4. preminuo, a mi nismo imali priliku da se od njega u bolnici na dostojanstveni način oprostimo.

Našpanan sam totalno na Pfizer jer su lopine, neko ko je osuđen dva puta jer je muljao i lagao, dakle 23 milijarde, ljudi nije to zezancija, mislim 23 milijarde su platili sudske nagodbe dolara, onda 60 milijuna kuna, kako vjerovat tim ljudima. Što se tiče ovoga kolega Grmoja, dakle uistinu je suludo ne dopustiti nekome da se testira i da čovjek posjećuje pogotovo svoju rodbinu ili svoje bližnje po bolnicama i suludo je da su sada u bolnicama opet smanjili ministar Beroš na 4 mjeseca potvrde, dakle o tome ćemo govoriti sad naredne dane, više nije priča i cijepljeni i preboljeli, više ne vrijedi 6 mjeseci nego 4 mjeseca, ljude opet tjeraju stalno u neke sulude, sulude situacije, ali svaka svića dogori kažu stari. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ja ću malo imat drukčiji tijek rasprave i bavit ću se radom, pa možda i najboljeg ministra u Vladi RH bez obzira koliko se politički s njim ne slažem, a to je ministar Zdravko Marić. U ekonomskoj teoriji imamo dva velika mislioca 20. stoljeća, jedan je Keynes, drugi je Friedman i sigurno je da za svakoga od njih možemo naći puno vrlina, možemo naći puno mana i možemo u raznim vremenima utvrditi da ono što su oni svojedobno propagirali i razvijali i educirali svoje učenice i učenike se u nekim fazama pokazalo kao nešto što nije bilo dobro za određeni trenutak. Tako se usudim reći da ministar Marić unatoč svojim kvalitetama kao financijaš, sa svojim politikama za koje je svima jasno da ih ne može do kraja donositi sam jer naravno da politički okvir daje premijer, nije ono što danas treba Hrvatskoj državi, nije ono što treba danas hrvatskom društvu i jednostavno to nije set ekonomskih politika koje u ovom trenutku krize u koji smo upali u kojem se nalazimo može doprinijeti tome da hrvatski građani žive bolje, da lakše izađu iz ove krize, ali isto tako i da naše gospodarstvo barem sačuva toliko malo kompetitivnosti koje još ima na tom velikom europskom tržištu, a da ne pričamo o nekim budućim iskoracima i budućoj tržišnoj utakmici. Zašto o tome govorim? Zato jel smo imali prilike gledati i gledamo već nekoliko mjeseci kako vlada osim određenih poticaja za struju i plin gdje isto tako da idemo zbrajati koliko je došlo od više PDV-a s obzirom da je eruptiralo u cijenama, nije previše dala građanima, budimo realni, gdje vlada nije našla model da se postavi za početak na krupni kapital da se postavi na velike trgovačke lance, gdje smo nekoliko puta i ovdje u sabornici dokazivali da jednostavno imamo manju prosječnu i minimalnu plaću nego što ima Italija ili Slovenija, a isti trgovački lanci koji su tamo imaju skuplje potrošačke košarice u Hrvatskoj nego što imaju u Sloveniji ili Italiji. Tu treba puno jača uloga vlade. O energentima se pričalo puno, isto tako je potrebna puno jača uloga vlade i u postavljanju prema MOL-u dakle prema Orbanu, to znamo da nam baš ne ide, ali i postavljanje kad pričamo o cijeni hrvatskih energenata počevši od nafte jer ne možemo reći da je normalna situacija naša nafta odlazi u Mađarsku, da ju neko tamo fiksira na 9,5 kuna, a mi smo sretni jel eto još nije probila 15,00 kuna jer to je normalno događaju se poremećaji i onda INA za prvi kvartal objavi cca 650 milijuna kuna dobiti. Isto tako nemamo konzistentne porezne politike koje će štiti one slabije. Imali smo nekoliko setova poreznih reformi, pričam sad o porezu na dohodak, s ove govornice smo govorili da radimo poreznu reformu gdje će saborskim zastupnicima plaća rasti tisuću kuna, a kuharicama, konobarima i ostalima od saborskih službi za 100, 200 kuna rečeno da je to normalno. Nije normalno, treba nam puno hrabrije oporezivanje onih bogatijih i onih koji imaju više, treba nam konačno jasna i adekvatna politika kako ćemo oporezivati kapital jer se u nekim drugovima u Hrvatskoj priča kao o Meki za oprani novac, svi to jako dobro znamo, a nismo još uvijek napravili iskorak u tom smjeru. Danas je spomenut i porez na imovine ili porez na nekretnine, neću reći da ga trebamo uvesti, ali sigurno da i oko toga trebamo provesti ozbiljnu raspravu jer danas kad inflacija, a novaca ima jako puno i često puta ih imaju sumnjivi tipovi, puno toga se prelijeva u nekretnine, a mi još uvijek nismo donijeli stav kako ćemo oporezivati imovinu. Nakon toga ekologija, jako važna tema, kad ćemo konačno i u Hrvatskoj biti spremni razgovarati o tome kako ćemo oporezivati zagađivače. Nismo imali prilike čuti o tome niti ministra Marića, niti vladajuću većinu. I ono što bi si ostavio za kraj kao posljednje, financiranje jedinica lokalne samouprave. Kada ćemo skupiti hrabrosti i podvući crtu i reći koliko ih ima previše, ali kada ćemo biti spremni napraviti jasnu decentralizaciju države gdje će se jasno znati što to dolazi prema jedinicama lokalne samouprave i na koji način, kroz jasne porezne prihode, a ne kroz Fond izravnanja i kada ćemo konačno imati snage toliko smanjiti javnu upravu da ta decentralizacija stvarno ima smisla pa da možemo reći da porez na dobit i porez na dodanu vrijednost mogu ostajati tamo gdje nastaju i tamo gdje se stvaraju, a ne da se sve povlači u jedan veliki nacionalni budžet i da puno puta onda to netko dijeli političkim ključem. Hvala vam lijepa.

Doista cijenim vaše izlaganje obzirom da govorite o vrlo konkretnim stvarima, ali isto tako cijenio bih još više kada biste bili u tome istiniti i točni i ne biste zloporabili neke činjenice koje ne stoje.

Ovo je bila povreda poslovnika. Poštovani kolega. Govorili ste o nepravednom poreznom sustavu, danas smo mnogo čuli o nevoljnom ministru Paladini. Jedan podatak nam je danas izostao, a to je da je njegova supruga u njihovoj privatnoj firmi prijavljena na 4.000 kuna plaće što znači da su joj takvi doprinosi za zdravstveno i mirovinsko.

Hvala vam lijepa i super ste me nadopunili, nekad u pet minuta se ni ne sjetiš svega što treba reći, ali to definitivno spada u ono oporezivanje kapitala, oporezivanje u drugom koraku luksuza jer imamo situaciju u jako puno firmi gdje se jednostavno koristi to što imamo u poreznoj politici i na kraju dana dođeš do toga ako se znaš snaći, a oni koji imaju takve prihode i tako funkcioniraju se naravno znaju snaći, da ti je puno bolje da si na minimalcu i da izvlačiš na kraju godine dobit i jako dobro do toga živiš. To je isto jedna od stvari koju smo napravili sa hrvatskim poreznim politikama gdje smo nažalost apsolutno otvorili prostor za nastavak one politike za koju smo mislili da je odumrla. Ponovit će se vjerovatno ta teza opet u nedjelju u Nedjeljom u 2, tko je jamio, jamio, ali kod nas sad to dobiva jedan novi nastavak sa nepravednim poreznim politikama. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovanog zastupnika Davora Dretara. Kolegice i kolege. Za početak pogledajmo samo kako uopće sabor stoji u percepciji hrvatskih građana. Na dnevnome redu trenutno imamo stotinu i pedesetak zakona, zakonskih izmjena, izvješća i raznih drugih dokumenata od kojih su neki ovdje već jako, jako, jako dugo, a vjerojatno će tu i ostati. Zakone donosimo pogonjeni HDZ-ovom formulom pola zastupnika plus jedna glas najčešće bez imalo interesa vladajućih za ono što imaju reći zainteresirani stručnjaci, oporbeni zastupnici ili dijelovi društva na koje određene zakonske izmjene direktno utječu. Evo i nekoliko primjera. Zakon o civilnim invalidima iz Domovinskog rata čije ćemo posljedice tek osjetiti u jednoj zamišljenoj i potencijalno realnoj situaciji kada se iz Požarevca jave Miloš i Jovanča da ih hrvatski porezni obveznici hrvatskim novcima izlijeće bolna koljena koja su im promrzla dok su granatirali Škabrnju. Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta stigao je potpuno nov iako isti imamo već 40 godina i po njemu se nije napravilo apsolutno ništa kao što se neće niti po ovome. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju još je jedan od neprovedivih jer je naredba vladajućih da se svako dijete upiše u vrtić premda mjesta niti dovoljnog broja odgajatelja nema. Jedina je šansa vjerojatno da Hrvatsku napusti još barem pola miliona ljudi pa će se taj zakon provesti sam od sebe. Da parafraziramo Staljina nema djece, nema problema. Prisjetimo se Zakona o medijskoj djelatnosti, Zaštiti tržišnog natjecanja, pravima potrošača, zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji su svi doneseni na svijet bez da se ijednog trenutka poslušalo resorne stručnjake, oporbene zastupnike ili ljude kojima te zakonske izmjene direktno utječu na život. U saboru smo nedavno potvrdili i novu pošiljku ministara kojima od sveg srca treba čestitati na hrabrosti zbog preuzimanja radnog mjesta na kojemu se ostaje kratko, radi se bolno i najvjerojatnije se završava u prugastoj pidžami. Novi ministar Paladina treba svaku pomoć. Danas sam mu ponudio, skupina građana iz Zagreba dostavila mi je kompletnu papirologiju potrebnu za početak radova na njihovoj zgradi koju su platiti nekoliko stotina tisuća kuna, od svega jedno veliko ništa. Ministre na posao. Poprilično žilavi ministar Beroš koji se iz junaka nacije prometnuo u nepoželjnu bebu još je u većim problemima. Podsjetit ćemo, Vlada RH potpisala je sporazum sa Europskom komisijom o nabavi cjepiva. Europska komisija dogovorila je osnovu za kupnju 2000 miliona doza cjepiva Pfizer s mogućnošću kupnje još 100 milijuna dodatnih doza. Uz opravdanje da ćemo zajedničkom nabavi na razini EU postići bolju cijenu odrekli smo se prava da donosimo odluke koje cjepivo, u kojim količinama i po kojoj cijeni kupiti. Jedino što sigurno znamo je da su posljedice pandemije bolesti Covid-19 u Hrvatskoj bile katastrofalne pa smo tako u veljači ove godine bili prvi po broju preminulih u EU. Najsvježija vijest iz resora dugovi prema dobavljačima lijekova odletjeli su preko 6 milijardi kuna. Morat će naravno uskočiti državna blagajna i ministar Marić, ako i ne mislim da će se ipak nešto dogoditi. Budimo sretni, obrazloženo nam je jučer kako je zajednička europska valuta super stvar. Naime, čim ga uvedemo, a ne sumnjajte da taj zakon ovdje neće proći, poslužit ćemo se izrekom iz istočnog televizijskog bazena, cvast će cveće u naše preduzeće. Rast inozemnih investicija, povećanje broja radnih mjesta, sveopći boljitak u Hrvatskoj, velika su to obećanja. No, jedina dobrobit čini mi se porast kreditnog rejtinga za nekoliko poena i smanjivanje kamata na buduće kredite, sa ko, tako da ćemo kada uvedemo euro bez problema podizati povoljnije kredite u eurima za kupovanje strane robe. Nemojte pomisliti da ćemo dobiti neka velika sredstva za pokretanje proizvodnje u Hrvatskoj jer to nikome nije u interesu niti briselsko-zagrebačkoj koaliciji niti uvoznim lobijima. Čak štoviše uskoro ćemo posuđivati eure za isplatu mirovina budući da će mirovinski fondovi biti u ozbiljnim problemima. Te će dugove možda vraćati generacije koje tek trebaju doći. Što tek reći o sastavu vladajuće koalicije koji je jedinstven u svijetu po intenzitetu političkih prava i ovlasti srpske nacionalne manjine. Nedavno uhićenje sada već bivšeg ministra Darka Horvata potvrdilo je ono što je Domovinski pokret oduvijek govorio. Državom već dulje vrijeme vlada hrvatsko-srpska trgovačka koalicija. Zbog preciznog opisa same prirode aktualne vlasti kojeg smo javnosti sugerirali od trenutka sklapanja te koalicije često su nas prozivali od Bruxellesa do Zagreba kao stranku kojoj navodno nedostaje tolerancije prema jednoj nacionalnoj manjini. Istina je na kraju dobila čak i pravosudni epilog koji glasi, Domovinski pokret nema nimalo tolerancije, ali prema korupciji, prema nepotizmu i političkoj trgovini. Samo zato što smo imali hrabrosti stvari nazvati pravim imenom ovdje u Hrvatskom saboru zastupnicima DP-a često je u više navrata oduzimana riječ, ali ponekad Milorad Pupovac i Dragana Jeckov napuštali su sabornicu jer se nisu željeli ili bili spremni suočiti sa argumentima i činjenicama. Od dvije inicijative za raspuštanje sabora o kojima danas ovdje raspravljamo sve nabolje. Posao oporbe jest tražiti stalno raspuštanje sabora i načine da svoje politike dovedu u poziciju vlasti kako bi mijenjali zajednicu i vodili ju na način koji smatraju najboljim za hrvatsko društvo. Obje opcije koje ovdje i formalno zahtijevaju raspravu oko raspuštanja sabora imaju svoje utege. 50-ak kuna uloženih kod javnog bilježnika za ovjeru potpisa sada već dalekog 6. studenog 2015. nisu bili veliki financijski izdatak za MOST ali svakako zvuče zanimljivo kada se pročitaju danas i ovdje. Citiram, ako se MOST nezavisnih lista jednostrano pridruži nekoj koaliciji ili koalira s nekom strankom koja je upravljala Hrvatskom u proteklih 10-ak godina i time joj omogući većinu u Hrvatskom saboru jamčim da ću podnijeti ostavku na mjesto predsjednika MOST-a te svoj mandat u saboru staviti na raspolaganje. U potpisu je naravno gospodin Božo Petrov. Niti drugi političkog spektra onaj lijevi koji zajednički potpisuje drugu današnju inicijativu ima svojih problema. Podsjetit ću vas na već legendarnu predstečajnu nagodbu za koju su mnogi ispravno procijenili da je predstavljala veću pljačku od svojevremenih pretvorbi i privatizacija za koje ipak trebamo odati priznanje HDZ-u. No, moram spomenuti i novo lice hrvatske ljevice, ono urbano, ono moderno kojoj je jedan od prvih poteza u Gradu Zagrebu koji su zavladali bilo ukidanje mjere roditelj odgojitelj. Jednako tako usuđujem se nazvati licemjernim njihove politike prema medijskim slobodama koje po njima postaje samo za njihove korifeje i to uvijek i svuda, čak i kada pišu kolumne u kojima u istu rečenicu stavljaju spolno općenje i hrvatski grad heroj Vukovar ili kada svakoga tko drugačije misli nazivaju krezubim i nepismenim čobanom. Možemo li zamisliti gromoglasje strasti kojom bi se napadalo nekoga ko bi u istu rečenicu stavio spolno općenje i jedno malo dijete srpske nacionalnosti koje su ni krivo ni dužno zvjerski ubili na Sljemenu. Neka nas Bog oslobodi. Zaključno, Klub zastupnika Domovinskog pokreta smatra da sabor treba raspustiti, ali tek kada se ispune preduvjeti koje od svog nastanka tražimo, a to su kao prvo, promjena izbornog zakona koja će omogućiti da u sabor uđu stvarni predstavnici hrvatskih građana, kada se promijeni ekonomski sustav koji počiva na ogromnom broju zaposlenih u državnom i javnom sektoru i kada se donosu oštre i nedvosmislene zakonske izmjene koje će jednom zauvijek iz našega društva ukloniti nemani korupcije i klijentelizma.

Poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o izuzetno važnoj temi ovdje u hrvatskom Parlamentu, raspravljamo o inicijativi reći ću ujedinjene oporbe u ideji da treba doći do raspuštanja HS-a, ali oporba to ne čini iz razloga zato što smatra da HS nije dobar, već to čini upravo zato što smatra da hrvatska vlada nije dobra i to čini zato što je to jedini institucionalni alat koji je hrvatskoj oporbi, parlamentarnoj oporbi preostao da u ime građana, u ime onih koji su ih birali u ovaj parlament pokažu sve na najplastičniji način što u RH nije dobro. A da u RH puno stvari nije dobro gledamo svaki dan, pratimo to u medijima i tome nažalost svjedočimo.

E pa zbog toga što smatramo da nije dobro da vlada koja je na izbornom programu pod sloganom „Vjerodostojno“ branila svoje ideje i programe, sada je potpuno vjerodostojno odustala od svega onoga za što se je zalagala i što je obećavala hrvatskim građanima. Ova vlada u svom cijelom radu u svim ovim godinama pod mandatarom Andrejom Plenkovićem upravo je izgubila to, izgubila je vjerodostojnost. Ova vlada promijenila je više članova nego što trenutno ima resora i to je učinila ne zato što je mandata odnosno premijer procijenio da treba bolju ekipu, da treba ljude koji će brže trčati i više davati za provedbu programa, za realizaciju sredstava iz fondova EU, ne do bože da treba bolju ekipu za obnovu nego nažalost iz razloga što su ga na to natjerale hrvatske institucije samostalne institucije i što su ga na to natjerale korupcijske afere članova njegove vlade. I da, to je ono od čega ne smijemo bježati u ovom Parlamentu, to je ono što je činjenično točno.

I to je nešto sa čim se mi kao oporba, progresivna oporba nikako ne možemo složiti jel smatramo da Hrvatska trebai može više, smatramo da hrvatski građani trebaju živjeti u zemlji slobode, to trenutno nije situacija. Mi smatramo da hrvatski građani ne smiju živjeti na rubu egzistencije, a njih gotovo 800.000 trenutno u Hrvatskoj živi na rubu egzistencije, to je populacija veličine grada Zagreba. Mi s druge strane jednako tako smatramo da ne smiju biti zaboravljena područja u RH, a nažalost Banija je zaboravljena, da ljudi moraju dostojno živjeti i imati uvjete za dostojan život. Meni je žao što danas ovdje sada u ovom trenutku u sabornici nema naše kolegice gradonačelnice Petrinje jer uistinu me zanima kako će ona na terenu opravdati ovo što nisu rezultati u obnovi, kako će ona vraćajući se svojim građanima objasniti zašto oni i dalje žive u kontejnerima i zašto plaćaju tako velike račune za struju. I onda kada se sjetimo svega onoga što prolaze osobe sa invaliditetom u RH i kada se sjetimo da ovaj sustav nije nimalo socijalno osjetljiv i da je upravo ova vlada uništila ono što je u RH bilo dobro, a to je bio solidarni sustav socijalne skrbi onda nemamo ni više ni vremena ni mogućnosti nabrajati koliko je puno razloga zašto ova vlada mora otići, a ona može otići jedino, jedino na način ako raspustimo ovaj sabor i vratimo mandate građanima da ponovno promiješaju karte i izaberu one za koje smatraju da će ih bolje voditi. Pitao me jedan novinar neki dan, koji je amanet, to je čista hrvatska riječ, ali koja je nasljeđe, vlade premijera Plenkovića kao najduže vladajućeg premijera u RH. Jedino što sam se mogao sjetiti u tom vrlo kratkom vremenu, a govorimo o par minuta je najduža lista optuženika, osumnjičenika i okrivljenika odnosno onih koji već služe kazne u Remetincu. Zahvaljujem. Poštovani kolega Hajdukoviću, ja mislim da naši građani više nemaju nimalo tolerancije na tu nultu stopu korupcije u RH na koju se cijelo vrijeme ova vlada i ovaj premijer pozivaju, da više nemaju tolerancije na to da smo svi jednaki pred zakonom. Al ono što me više brine je činjenica da iza ovog premijera ne ostaju bolje pruge u RH, ne ostaju brži vlakovi i ne ostaju bolje dostupna mjesta za mlade da u, i u iza ovih mandata premijera u RH ne ostaju brojnija naselja nego ostaje depopulacija stanovništva, da iza ovog premijera ne ostaju bolji rezultati u školstvu, u zdravstvu, već da se iza ovog premijera gase škole, da ne prelazimo u jednosmjensku nego u trosmjensku nastavu i slični programi koje je ova vlada vrlo uspješno provela.

Koje je to nasljeđe koje nam je ostavila vlada najdugovječnijeg premijera u RH, pa vjerojatno najduži popis okrivljenika, osuđenika i onih koji služe kazne u Remetincu i nažalost bojim se da je to jedini amanet na čistom hrvatskom koji će nam ta vlada i ostaviti jer vrlo malo drugih dosega zapravo mogu vidjeti. Krenimo redom, hoćemo govoriti o obnovi, o kojoj obnovi kolegice i kolege, postoji li, posebno evo kolegice i kolege koje žive na potresom pogođenom području, a onda i mi koji posredno živimo odnosno barem dijelom živimo u Zagrebu smo vidjeli koliko ta obnova ne postoji, koliko je to neka fikcija, to je nešto što postoji na papiru, to su neke odgode koje premijer dobiva na svoj autoritet, ali od obnove ne postoji ni O i to je nažalost tako. Ako pričate sa Zagrepčanima, ako malo izađete na ulicu, ako se maknete iz ovog doma, možda iz Gornjeg grada, ali ne morate daleko, možda samo izvan ograda Markovog trga, čut ćete neke sasvim druge priče o tome da im ni grad ni vlada nisu pomogli nikako, da su sve interventne stvari koje su morali raditi radili sami o svom trošku i da i dan danas puno godina poslije ne znaju kako i mogu li i hoće li neke stvari, za neke stvari i neke zahvate biti obeštećeni. Razgovaramo o vrlo životnim stvarima, dakle ne možemo govoriti da, naravno ako imate privatno vlasništvo, ako imate neke kuće, imate neke obaveze itd., no govorimo o potresom pogođenim kućama, govorimo o tome da su neke stvari morale biti jako brzo realizirane, neki zahvati jer su ugrožavali sigurnost drugih građana, drugih nekretnina, druge imovine odnosno imovine drugih ljudi, još odgovore na to nemamo, a postignuće je to koje vlade, niti jedne nismo imali u međuvremenu. Hoćemo govoriti o poljoprivredi, pa hajmo malo o reaktivnosti vlade, o donošenju mjera, post festum na kraju, prekasno itd. Hoćemo govoriti o prepuštenosti naših poljoprivrednika samima sebi? I dobro, možda će kritičari reći, pa pazite poljoprivreda, poljoprivrednici, oni su gospodarstvenici, oni bi se trebali sami organizirati, da trebali bi, da se mi razumijemo u tome nema ništa sporno, međutim u kriznim trenucima, u viznim trenucima recimo to tako odnosno u trenucima kada treba donijeti viziju i način na koji ćemo neku granu uljučujući tu i poljoprivredu razvijati, e tu vlada ima što reći, a poljoprivrednici će vam reći da ono što ih najviše mori je zapravo nesigurnost, a to je da će pomoć dobiti ili neće otprilike su vam šanse fifti fifti, da će neka grana ili neka proizvodna djelatnost biti proglašena strateškom ili neće isto vam je šansa fifti fifti, a mi ovdje razgovaramo o životima u ruralnim prostorima, mi ovdje govorimo o industriji koja ovisi ne nužno o nekim poticajima, ne nužno o nekom novcu koji ćemo mi kao porezni obveznici davati nego čisto o viziji ove države i gdje će se ona usmjeravati. Ako govorimo o krizi nakon agresije na Ukrajinu, a onda tim više trebamo govoriti o poljoprivrednoj proizvodnji jer mi i dan danas kolegice i kolege čak ni nakon donošenja famozne strategije ne znamo a što mi to proizvodimo, zašto, za koga i zašto to želimo, jesu li to uljarice, jesu li to žitarice, je li to ne znam sir, mliječne prerađevine, je li to nešto treće ili je to maslinovo ulje, vino, suhomesnati proizvodi, mi i dan danas puno godina nakon ulaska u EU, a onda i puno godina nakon što smo se odlučili ući na zajedničko tržište i postati dio zajedničke poljoprivredne politike ne znamo što sa svojom poljoprivrednom radimo i ako nije odgovornost ove vlade u čijem mandatu smo donijeli tzv. Strategiju poljoprivrede, iako to je sve samo strategija ne ako mene pitate onda zaista ne znam čija je. Hoćemo razgovarati o ruralnim prostorima, o demografski pogođenim prostorima u RH, o perspektivi za njih što je ova vlada ponudila, govorimo o dva mandata? Puno betona, puno cigle, puno društvenih domova, svlačionica, nogometnih klubova, puno obnovljenih fasada ali jako malo života i jako malo perspektive jer ako razgovarate sa ljudima iz tih istih sredina kojima pokušavate pomoći oni će vam svi reći, to je sjajno da se imamo gdje presvući za nogometnu utakmicu, to je sjajno što imamo mi gdje obilježiti Dan sv. Florijana koji je nedavno bio zaštitnika vatrogasaca u društvenom domu, to je sjajno što mi imamo nove ceste, ali zbog toga u recimo paučini u slobodnoj vlasti u Majškim Međama niko neće ostati kolegice i kolege, ne zbog novog asfalta, ostat će zbog perspektive, ostat će zbog budućnosti koje mogu ponuditi i sebi, ali onda i svojoj djeci. I to je zapravo jedno isprepleteno klupko o kojemu pokušavam ovdje govoriti, znači i o obnovi i o poljoprivredi i o ruralnom prostoru. Mi tom ruralnom prostoru u koje se kunemo na kraju dana nismo ponudili ništa. Hoćemo pričati o vanjskim poslovima? Od svih ministara koji su otišli iz Plenkovićeve vlade mislim da je samo jedna ministrica otišla bez da je imala sumnju na koruptivne djelatnosti, a to je ministrica Pejčinović Burić, ako sam nekog zaboravio, evo nek mi, pardon kolegice Murganić ispričavam se, ali vi ste iznimka koja potvrđuje pravilo. Svi ostali manje-više otišli su zbog upravo tih sumnji. I dok je ne znam kolegica Murganić ili kolegica Pejčinović Burić koja je otišla na bolje mjesto bila žrtva recimo to pod navodnicima „političkih rošada“ ostali su bili žrtva DORH-a. Evo to je isto nasljeđe ove vlade koje nam ostaju u amanet i ostaje u povijesti. Ali evo vratimo se vanjskoj politici. Što smo napravili u vanjskoj politici za Hrvatsku? Jesmo riješili probleme u BiH? Kaže i kažu naši kolege tu ih HDZ-a da je predsjednik Milanović nedavno otkrio BiH pa se evo tako odjedanput sjetio da to da Hrvati u BiH postoje. Pa dobro, možda i je, a vi znate za Hrvate u BiH brat bratu 30 godina i šta je vaša politika napravila, ne za 30 godina u zadnjih osam? Pa ne znam.

Što smo za nju napravili? Opet ništa. Imamo tzv. projekt „Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem“ što je ono o čemu sam upravo pričao, betonizacija i to je otprilike to.

Puno asfalta ćemo vam dat, dat ćemo vam puno cigala, ali je li to perspektiva? Nije. I zapravo mislim da je krimen ove vlade prije svega nedostatak vizije. Ako vizija postoji svi ćemo se mi prije ili kasnije složiti da možda u nekim stvarima to govorimo zajedno, ali vizije nema. Vizija je ad hoc, upucaj lovu tu ili upucaj lovu tamo ili daj ovome ili daj onome, ali ko je dodatna vrijednost toga? Malo do ništa i to je razlog zašto tražimo odlazak ove vlade.

Evo pomalo i vladajući gube dah i volju za ovu raspravu, ostalo ih je još dvoje ovdje s nama od vladajuće većine. Sreo sam tu kolegu Habijana na hodniku, kažem da nije mu dobro krenulo od samog jutra jer smo skupa bili u jednoj emisiji i da nisu danas na nivou zadatka i da definitivno Andrej Plenković neće biti zadovoljan kako su danas branili vladu i način na koji su ustali protiv ove odluke o raspuštanju sabora. Ali nije lako ni braniti ovu vladu tako da evo imam razumijevanja za kolegu Habijana, nakon svih ovih silnih afera i poteza zapravo kojima pokazuju možemo slobodno reći da im nije stalo do hrvatskih građana. Govorio sam i u ovom slučaju sa europskog suda gdje je vlada odigrala za banke, a kontra potrošača, kontra hrvatskih građana. Govorile su kolege ovdje i ovim novim ministrima, dakle ne samo onima koji su otišli nego ovim novima koji su došli u vladu koji nisu ni zapravo preuzeli ministarsku funkciju, a već moraju objašnjavati odakle im ta imovina umjesto da se bave sa obnovom i sa svim onim zbog čega su valjda došli u vladu, ali evo pomalo dolazi i kolega Deur, vjerujem da ću dobiti koju repliku. Ono što sam želio i kroz ovu raspravu, a već jučer upozoriti vladajuće da jednu bitnu stavku odnosno ja bih rekao jednu od najbitnijih stvari koja se dogodila krajem prošle godine, a i u ovoj godini to je referendum gdje je više od 400.000 ljudi potpisalo za održavanje referenduma da pokušavaju nešto muljati. U roku od mjesec dana je Ustavni sud trebao donijeti odluku o ustavnosti naših pitanja, znači 8. travnja su otišla referendumska pitanja kolega Deur, Habijan i ostali su glasali da ta referendumska pitanja idu na Ustavni sud. U roku mjesec dana je bio rok da se zauzme stav od strane Ustavnog suda jesu li ta pitanja, naravno da su ustavna, ali vladajući žele što je moguće dulje produljiti tu priču i sad Ustavni sud, evo čitamo neće donijeti odluku u roku mjesec dana nego tek 18.jer im je navodno došla nekakav dodatna dokumentacija. Kad sam pitao predsjednika sabora o kakvoj se dodatnoj dokumentaciji radi, on kaže došli su fonogrami sa saborskih odbora, ne znam kako to utječe na to je li pitanja, jesu li pitanja ustavna ili nisu, ako smo mi uz potpise građana dali obrazloženje referendumskih pitanja. Uostalom ustavni suci za ta naša referendumska pitanja znaju od 12. mjeseca prošle godine i još nemaju stav. Očito je i njima jasno da su pitanja ustavno neoboriva i sad kako će Šeparović što će sa svojim kumom Bačićem. Što će on s njim? Ovaj ga stalno zove, nije lako ni Šeparoviću, Branko sjeo na telefon i zove da se to ruši, a nema, nema ustavnih, nema ustavnih argumenata za to. Kupuje se vrijeme jer ne zna se što će se napraviti s tim vrućim krumpirom, ali 400.000 građana je to potpisalo i zahtjeva referendum. I taj referendum ćemo imati i nećemo dopustiti više nikad da dvoje ili troje ljudi uskraćuje ljudska prava i slobode bez da se pita Hrvatski sabor, bez najšireg mogućeg konsenzusa 2/3 većine ovdje u Hrvatskom saboru. Dakle, bit ćemo uz građane, branit ćemo njihova ljudska prava i slobode i dobro je dakle da je u Hrvatskom saboru, ne samo zahvaljujući MOST-u nego zahvaljujući i još nekim klubovima zastupnika bilo onih koji nisu dopustili vladajućima i stožeru da ograničava njihova prava i slobode, dakle odlukom dvoje ili troje ljudi i to proizvoljno kako odgovara. Kad su izbori onda se može preko granice kad odgovara HDZ-u kad ne odgovara onda se ne može. Ili kad treba Hrebak doći ovdje glasati za vladajuću većinu onda nema ni izolacije. Pa pozivam se na odredbe Poslovnika vezano za njene povrede zato što je kolega Grmoja rekao da je dvoje članica i članica HDZ-a u dvorani, a zaboravio je pretpostavljam ovaj pobrojati i potpredsjednika sabora, to znači da ih je troje prema tome nije izrekao [[Upadica: Troje, ispričavam se.]] istinu ali iz empirijskih razloga sam samo htio vidjeti da li ću zbog toga onda opomena.

Povreda Poslovnika poštovani Domagoj Hajduković. Hvala lijepa. Povrijeđen je Članak 238., kolega Grmoja vi vrijeđate evo sve zastupnike sa ove strane sabornice desne. Vi govorite o argumentima, kad je to njih zanimalo.

Bojim se da ne i zato trošite taj dah tu i trošite naše vrijeme na gluposti zvanim argumenti i činjenice. Dobro to je bila replika, dobivate opomenu. Imamo repliku poštovana Nada Murganić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Grmoja ja se zaista u svim svojim rasprava trudim da biram riječi i nikoga ne uvrijedim pa neću sada reći neku težu riječ osim da ne vjerujem vaše prepričavanje susreta sa kolegom Habijanom tim više što je on ovdje pa možemo to i provjeriti da bi on rekao da mi loše vodimo sada ove rasprave, da mi loše se suprotstavljamo vašim navodno argumentima. Ako vam se čini da baš ne odgovaramo stalo na replikama na vaše rasprave to je zato što već 2 godine slušamo jedne te iste priče koje nisu argumenti nego su neke vaše velikim dijelom konstrukcije.

Dakle, da sam rekao bilo što netočno mislim da bi kolega Habijan digao povredu Poslovnika, ali vi tvrdite da sam ja rekao nešto što nisam. Ja nisam rekao da je kolega Habijan rekao da oni loše stoje, nego sam mu ja rekao da je od samoga jutra loše krenulo za njega, od jutarnje ove emisije u kojoj je bila kolegica Benčić i danas da vi niste na nivou zadatka. Jedino će vrlo vjerojatno biti zadovoljan s kolegicom Majdom koja je uvijek na visini zadatka. Pa kolega Grmoja teško je biti na visini zadatka. Ajde da vas pitam ovako nešto, vrlo pošteno i vrlo ljudski. Bi li vi bili na visini tog zadatka? Pa branite neobranjivo, branite nedostatak vizije, branite nedostatak akcije, branite nešto što ha u najmanju ruku je neobranjivo. I kad, kad pričamo o neobranjivom onda je to zaista u rangu nečeg što nitko normalan valda ne bi povjerovao jer gledajmo samo evo argumente, činjenice koje nisu na cijeni ovdje ali evo koje vi koristite. Što je učinjeno? Što je napravljeno? Ja bih volio da možemo o tome pričati danas, pa da možemo reći, e ovdje nije dovoljno napravljeno. Ali bojim se da nije napravljeno nigdje ništa. Vi ste rekli u povredi Poslovnika da sam ja išao omalovažiti zastupnike HDZ-a jer sam naivno vjerovao da argumenti nešto znače, nisam ih želio omalovažiti nego sam želio vjerovati stvarno da argumenti nešto znače i ovo i u ostalim raspravama. Tako da evo dao sam puno povjerenje, dakle zastupnicima HDZ-a i u dobroj vjeri nastupio u svom nastupu, nisam ih želio omalovažiti. Ali evo na žalost da ispada tako da argumenti malo znače, jer da argumenti nešto znače petkom bi kolege glasovali drugačije, a oni svakog petka ipak dižu ruke za sve što ova Vlada pošalje ovdje i branit će do zadnjeg daha, znači Andreja Plenkovića iako i oni osjećaju već da se događaju određene promjene i da je ta struja koja je protiv Plenkovića dosta ojačala unutar HDZ-a. Dakle, kolega Grmoja ja ne mogu vjerovati da ja moram braniti kolege iz HDZ-a. Povrijeđen je članak 238. jer vi stalno kažete da oni glasuju u nešto u što ne vjeruju. A ne, pa kako to možete tvrditi, pa zato nam je bolje, zato smo napredovali toliko koliko jesmo. Pa nemojte to raditi, divnim kolegicama i kolegama sa kojima se možete raspravljati argumentima. Dobro, ovo je bila replika. Dobivate opomenu. Slijedi rasprava u ime predlagatelja poštovanog zastupnika Bojana Glavaševića. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Ovaj saziv Sabora treba raspustiti prije svega jer je postao antitezom svoje ideje. Povijest te bolesti ne počinje u ovome sazivu, ali u njemu je kulminirala i to najviše krivnjom baš vas kolegice i kolege iz HDZ-a. Objasnit ću. Prije svega zato što ne sudjelujete u raspravi u dobroj vjeri. Ova rasprava je najbolji primjer. Imali ste raspravu u ime kluba. Branko Bačić ima prijavljenu jednu pojedinačnu raspravu, sve ostalo su malobrojne i nemaštovite povrede Poslovnika umjesto replika, tu i tamo koja. A replika nema da ne biste dobili odgovor. A taj strah od dijaloga je drugi razlog vaše krivnje. Vi ste u strahu jer znate i sami da smo svi u pravu kad kažemo da stvari ne valjaju. Znate i sami da je HDZ kadrovski iscrpljen i da je dragi vođa nedostupan svima osim svom odabranom krugu miljenica i miljenika. Pa frustraciju oko vlastite nebitnosti liječite šapćući jedni drugima po hodnicima ovog Sabora i pazite da slučajno ne kažete krivu stvar krivoj osobi. A tu u sabornici pazite da kažete samo ono što se od vas očekuje. To smo danas imali prilike čuti mnogo puta u frazi veliki uspjesi Vlade Andreja Plenkovića. Naravno to je onoliko koliko duljina vaše uzice dozvoljava, nipošto više. Vaše riječi nisu vaše.

To smo isto danas imali prilike vidjeti. Postali ste kolegice i kolege iz HDZ-a političko topovsko meso čija vrijednost po kili žive vage na žalost je jako niska. Zapravo djelujete kao galerija likova iz Dylanovog Desolation Rowa, tragični. To znate vi, to znamo mi i to znaju građani. I zbog toga brinete opravdano o budućnosti svoje stranke, tako kadrovski devastirane i ustrašene potpuno opravdano. Vjerujte mi kolegice i kolege iz HDZ-a kad se izbori doista i održe jednoga dana žalit ćete i to gorko što ih niste raspisali danas. Ima li u HDZ-u života poslije Plenkovića? Odgovor znamo i vi i ja, mene on veseli. A ako ovaj Sabor ostane antitezom svoje ideje neki idući to neće biti, neki idući će biti ono što bi Sabor i trebao biti dom demokracije. Pobrinut ćemo se za to i građani i mi kao njihovi predstavnici. Hvala lijepo. Pa kolega Glavašević potpisao bih vaš govor samo bih još nešto dodao, a vi ste kolega lingvist, vjerujem da ćete cijeniti taj doprinos. Ne mogu se oteti dojmu zapravo da treba samo jedna rečenica završetka Ceterum censeo Carthaginem esse delenadam kako je rekao Marko Poncije Katon Stari, odnosno uostalom mislim ovaj Sabor treba raspustiti ili ovu Vladu treba raspustiti. Zašto? Hvala na toj replici kolega Hajduković. U stvari mislim da je veliki fokus u ovoj raspravi bio na samoj Vladi, ali ovo je rasprava prije svega o Saboru, o nama. I kasnije ću svojoj pojedinačnoj raspravi nešto reći o tome, ali ogromna je stavka u cijeloj priči to koliko je ova strana sabornice koliko god da se pravi važna i velika i snažna u potpunosti je u rasulu vlastite nebitnosti i to je trebalo reći. Poštovani kolega Glavašević, ja zaista sam od vaše rasprave očekivala puno više. Žalite se vi s ove strane da više mi ovdje ne sudjelujemo u raspravi, da nemamo što braniti, al zaista da li mislite da treba opetovano reagirati na vaše jedne te iste fraze koje ne slušamo samo danas nekoliko sati nego otkada smo ovdje u ovom saboru gdje nas optužujete za sve i svašta. Okej, može se to podnijeti, ali vi kao političar koji ste uostalom obrazovani, koji ste bili dužnosnik u vladi, da li si možete zaista dozvoliti da govorite nama ovdje odraslim ljudima da smo tolko uplašeni, da tiho šapućemo po hodnicima, da smo u tolikom strašnom strahu, da ne znamo apsolutno ništa reć, a da nam neko nešto ne napiše, pa kolega zaista bit će, bit će vlade, bit će života poslije Andreja Plenkovića, bit će svih nas, ali trebamo dignute glave hodati i dalje po ovom svijetu. Prije svega ne žalimo se nego žalimo što ne sudjelujete u raspravi. To je bitna stvar, ne žalimo se, žalimo, a eventualno žalimo vas da se razumijemo. Na vaše pitanje bih odgovorio ovako, možete li vi dozvoliti sebi, bilo tko od vas, stvarno svoje iskreno mišljenje da izgovorite sa ove strane sabornice o nekom bilo kojem ideološkom pitanju? Može li vaš kolega Deur npr. si dozvoliti da kaže šta iskreno misli ne znam Istambulska konvencija je malo već prošla, ali npr. nisam ga čuo u raspravi o nekim imenovanjima u ovu vladu npr., a u drugim vremenima imao je vrlo glasne izjave o tome, ali to je bilo neko drugo vrijeme i neki drugi predsjednik HDZ-a.

Čl. 238., kolega zaista uporno vrijeđa nas zastupnike, sada se usudi i govoriti šta tko od nas misli i zastupa neke naše ideološke stavove. Istambulska konvencija vam baš i nije nekakav spretan odgovor i izgovor, imali ste debelog vremena da vi dokažete da zastupate tu ideologiju koja je u toj konvenciji, pa ju niste potvrdili, a vidjet ćemo kako ćete se i dalje sada ponašati jer ste ovu opoziciju sklepali od vrlo različitih ideologija i ideoloških.

Čl. 238., meni će biti druga opomena, odmah da kažem ja brojim. Poštovana kolegice Murganić, koju ideologiju u Istambulskoj konvenciji, zar je ideologija kada želimo borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, je li to ideologija? Ne, ne, to je nužnost, to je obveza koju imamo kao pojedinci u političkom društvu. Gospodine predsjedniče ja bi vas zamolio da vašim autoritetom i drugim mehanizmima koji vam stoje na raspolaganju povećate temperaturu u ovoj sabornici za stupanj ili dva jer je meni zima bilo zbog toga, bilo šta mi tu tuče klima jer vidim da su kolegice u kratkim rukavima, ali ja bi molio da se ipak ispune uvjeti za rad.

238., gospodin odnosno zastupnik Grbin uvijek nešto voli izvrtati, dakle nisam govorila ja o ideologiji istambulskoj nego sam odgovorila na prozivanje zastupnika Glavaševića da zbog ideologije je, su neki zastupnici povukli ručnu, a ja govorim o onome što ste vi propustili učiniti, a zaista se s time volite hvaliti, a nemate se sa čime jer previše je šupljina u vašem radu. Vi ste dobili opomenu.

Kolegice Peović.

Evo kad je već kolega Glavašević evocirao Hegela da se nadovežem na tezu, antitezu, sintezu, kaže on da je ovdje riječ o antitezi, ja ću spomenut nešto što je Hegelijanski izjavio neko sa desne strane iz HDZ-a i molila bi lijevu stranu da zapamti tu sintagmu tragedija farse. Moram priznat da nisam ljepši opis uspjeha vlade Andreja Plenkovića ako ćemo već o frazetinama čula nego tragedija farse, istovremeno tragično, ali i farsično, smijemo se i plačemo u isto vrijeme. Al ono o čemu bi ja posvetila svoje izlaganje je dobra prilika koju mi ovdje danas imamo, znači malo podulji, podulja mogućnost rasprave o komentarima na uspjehe vlade Andreja Plenkovića i za to stvarno treba čitavo popodne, nije dovoljno jedno jutro, treba nam cijeli dan za to. Zašto? Cijelo jutro znači kad smo imali ono uvodno izlaganje smo slušali sa desne strane, ali uvijek iste argumente i ja sam uvjerena da postoji neki šalabahter koji se dijeli među HDZ-om i ja bih volila da mi na to odgovaramo sa svojim kontraargumentima teza, antiteza. Znači, čuli smo kako je riječ o višoj zaposlenosti, znači svaki put kad se hvale ovdje sa desne strane uvijek zaboravljaju reći, znači reći će viša zaposlenost, veće plaće, veće mirovine, veći BDP, veći izvoz itd., svaki put će zaboravit reć jednu vrlo važnu nekoliko važnih stvari. Prva stvar je da u odnosu, ja ne volim SDP hvalit, ali u ovom slučaju stvarno ih moram hvalit znači u odnosu na vladu SDP-a riječ je o konjunkturi, znači vlada SDP-a je vladala u jedno vrijeme, HDZ-ova vlada dolazi u drugo vrijeme kada govorimo o konjunkturi da je bila umjetna inteligencija na mjestu premijera mi bi dobili neke bolje brojke, čak sa tim povoljnim odnosima u kojima je počela ta prva vlada HDZ-a oni su uspjeli zabrljat. Uspjeli su zabrljat čak i sa oni povoljnim razvojem situacije, znači sa reformama, pet poreznih reformi koje su išle samo u korist najbogatijih, znači reforme poreza na dohodak za one koji primaju prihode najviše znači najveće povoljnosti za one koji primaju prihode preko 30.000, to su pokazalo da su to ljudi koji štede, koji ne troše, da se poreznim reformama išlo na progresivno oporezivanje da se ponudilo bolje uvjete onim siromašnima, oni bi to trošili zato što imamo ljude koji praktički rade i žive u siromaštvu, imamo ljude koje znači dobar dio stanovništva koji doslovno radi, ali ta njihova plaća nije dovoljna da zadovolji temeljne životne potrebe. Ti ljudi sa se njima išlo poreznim olakšicama oni vi vjerojatno trošili, trošili bi za osnovne potrebe, za hranu čime bi mogli potaknuti svoju prehrambenu industriju koja je upropaštena u svim kategorijama hrane smo proizvodili više od 50% prije 30 godina, mogli bi možda potaknuti svoju farmaceutiku koju smo vidjeli koliko je u koroni važna ništa od toga, Imunološki zavod još uvijek stoji. Mogli smo možda spasit brodogradnju, a ne da se klijentelističkim skupinama još ulijeva u džepove dok se istovremeno zapravo radi na tome da se uništava brodogradnja, možda smo mogli spasiti Orljavu našu tekstilnu industriju gdje smo se sveli na lohn poslove, znači te doradne poslove koji nemaju višu dodanu vrijednost, a gdje smo imali izvrsne proizvode itd., itd. znači treba odgovarat svaki put na Andreja Plenkovića i na šalabahter koji kola ovdje kod HDZ-a pa idemo redom. Znači zaposlenost, HDZ manipulira brojem zaposlenih zato što brojite broj osiguranika što nije i broj zaposlenih. Tu dodajete desetke tisuća ljudi više.

Ali nije to sve, nit je strašno ajmo reći, to bi vam još oprostili. Zaboravljate reć da mi imamo jednu od najnižih stopa zaposlenosti u Europi, najnižih stopa zaposlenosti u Europi samo 66,9% Koja zemlja može napredovati koja ima skoro milijun radno sposobnih koji nisu zaposleni, znači ogroman bazen ljudi? Ne može, apsolutno. No i to nije prava slika jer zaposlenost ne brojite tako da spominjete koliko je ljudi iselilo. 17,6% stanovništva, radno sposobnog stanovništva je iselilo. EU prosjek je znate koliko? Ajmo dalje, plaće. Čuli smo od novog ministra rada, najvećeg ministarstva koje je dobio čovjek koji uz put rečeno na Odboru za rad ako je neko primijetio naš novi ministar je rekao da neće radit novi Zakon o radu. Očito nije uopće upoznat da je nužno donijeti izmjene i dopune Zakona o radu da bi se usuglasili sa direktivama i da to treba desit sad u par dana, čovjek uopće mislim kad je preuzeo tu funkciju očito nije niti upoznat s tim šta ga očekuje.

Znate koliko su plaće rasle u Rumunjskoj i u Bugarskoj? U Bugarskoj 44%, a u Rumunjskoj 85%, kod nas 14% Premijer se hvali i naš novi ministar rada da su rasle minimalne plaće, udio minimalne plaće u prosječnoj plaći je srećom 60%, ali šta je udio ničega u ničemu? Mi imamo neke od najnižih minimalnih plaća u Europi koje su najslabije rasle u zadnjih 10 godina.

Nama premijer obećava da će rast minimalna plaća, pa nek samo uzme minimalnu plaću u Slovenija, on nama obećava da će tolika biti prosječna plaća. Ajmo dalje, mirovine. Mirovine su neznatno rasle, s posljednjim usklađivanjem 2,46%, ali u odnosu na inflaciju nisu ništa rasle. Znači poskupljenje cijena osnovnih proizvoda umirovljenici nisu to povećane uopće osjetili, prosječna je mirovina u prosincu 2020.g. iznosila 2.566 kuna. Udio mirovine u plaći do nedavno bio bijednih 39%, inače u mračnom socijalizmu je bilo i 70%, ali sad je još gore, sad je 37,4% udio mirovine u prosječnoj plaći to pada dole, on se hvali da kolko su oni podigli mirovine, 52% umirovljenika to svi znamo živi ispod granice siromaštva, mi govorimo o cijeloj populaciji koja je potpuno siromašna. Ajmo dalje, siromaštvo, nikad Plenković neće spomenuti koji smo mi, kako se mi sa drugima uspoređujemo u odnosu na druge zemlje koliko smo siromašni. Šta znači siromaštvo i socijalna isključenost, puno je tih znači kategorija po kojima se to mjeri, ali možda je najplastičnija ona da preko 50% ljudi u ovoj zemlji ne može podnijeti iznenadni trošak, crkne vam mašina ne možete kupit mašinu, preko pola ljudi znači u ovoj zemlji ne može kupit veš mašinu ako im, ako im ova stara ode, znači o tome govorim.

BDP je kod nas pao 2020.g. više nego u svim zemljama u susjedstvu 8,4% mislim da je najviše iza nas bilo oko 4% ako dobro se sjećam, znači najveći pad i onda odjednom urnebesni rast, pa normalno da je urnebesni rast ako si prošle godine imao urnebesni pad, znači jedan od najnižih rasta BDP-a po glavi stanovnika, u 2020.g. niži BDP od nas su imali samo Bugarska i Grčka, nema vremena da još kažemo nešto o tom velebnom izvozu, o tim velebnim investicijama i rejtingu, to ću možda kasnije ako stignem. Hvala lijepa. Čl. 238., zastupnica Peović uporno iznosi neistine, naročito vezano za ministra Marina Piletića. Na odboru u kojem je više od 40-tak nas prisustvovalo fantazirala je o nekakvom tajnom Zakonu o radu u kojem je okrivljavala HDZ, a i ministra da ćemo osporiti pravo na očinski dopust ili pravo na roditeljski dopust očeva, a isto tako sada izmišlja da se ne radi Zakon o radu, to je sad druga pila naopako.

Imamo još jednu povredu Poslovnika, poštovana zastupnica Katarina Peović. Baš mi je drago kolegice Murganić da ste se odlučili na ovu povredu Poslovnika jer vam to prošli put nisam stigla odgovorit. Znači vi govorite da ja lažem da u tom nacrtu Zakona o radu nije istina da se ukida očevo pravo da ima 7 dana nakon rođenja djeteta, ja ne lažem, taj nacrt zakona mogu vam i dostaviti, al znate šta, čak i da ja lažem, pa zašto niste stavili taj nacrt Zakona o radu javno, pa vam niko ne bi mogao lagat i izmišljat, nego već 2.g. vodite pregovore i ne znamo o čemu.

Govoriti o starim sramotama uvijek je poučno, uvijek je poučno. Imali smo Agrokor, neko se možda toga sjeća, neko se ne sjeća, imali smo … [[Govornik se ne razumije]] kupnji INA-e, imali smo različita obećanja, imali smo zakletve na rast BDP-a koji zapravo za životni standard građana ne znači ništa, imamo inflaciju koja se opet malo drugačije mjeri, nije ista inflacija za ljude koji imaju dvoje djece, koji su samci, koji su umirovljenici, dakle njihova košarica je puno puno drugačija, dakle njima je inflacija oko 15%, nama koji ovdje sjedimo je vjerojatno inflacija 4%, drugačije je ono što trošimo i drugačije su usluge koje koristimo. A sa druge strane što još imamo, imamo da nije dobro vrijeme, da je rat u Ukrajini, da je inflacija, da je visoka cijena energenata, a nitko se ne pita da je najvrjednija tekovina zapravo liberalna demokracija i uloga i važnost institucija koje onda imaju neki odraz prema društvu, a sabor ima jako lošu percepciju koji je jedan od najvažnijih ustanova parlamentarne demokracije, institucija parlamentarne demokracije i zato ja mislim da sintetizirajući, a neću ni o tezama ni o antitezama, različite klubove opozicije i lijeve i desne mislim da je zapravo i onda nužno da se sabor raspusti i da se vrati povjerenje u institucije, da se napravi novo miješanje karata, ali u konačnici tko o tome odlučuju, ne odlučuju naši politički neprijatelji, kažem politički neprijatelji ne mislim ovako, nego odlučuje veliki vođa, a veliki vođa je mudar, on želi da svaki HDZ-ovac bude bar jednom ministar, veliki vođa je pronicljiv jel želi da građanski lobi, građevinski lobi radi obnovu, veliki vođa je besprijekoran jer želi da ga njegova politička stranka prati, veliki vođa zna birati kadrove iako se ponekad ja pitam dal to netko možda njega sabotira ili ipak veliki vođa zna nešto više od nas, a ono što veliki vođa zna najbolje to je kako dijeliti novac.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Korupcija i govorili smo o tome u raspravi nije problem samo vlade, korupcija je ušla u sve pore našeg društva, korupcija je u državnom odvjetništvu, korupcija je na sudovima, korupcija je u policiji, korupcija je u obrazovanju, korupcija je u znanosti, korupcija je u zdravstvu. I kolika je ta korupcija, možda najbolje svjedoči činjenica da na nižim razinama policija je u službi vladajućih u službi lokalnih šerifa u službi HDZ-a. Sjetimo se onog zadarskog umirovljenika koji je na Facebooku napisao da Andreja Plenkovića i Božinovića treba dočekati s jajima, čak nije rekao da ih treba ni gađati nego da ih treba dočekati s jajima. Što se dogodilo? Zadarski HDZ obavještava policiju, policija diže kaznenu prijavu, pa smiješna kaznena prijava pada na sudu, ali policija je upregnuta za račun HDZ-a. Imamo sad najnoviji slučaj u Vukovarsko-srijemskoj županiji, župan se napio, možda bi bilo bolje reći da se nalio koliko je bio pijan, zabio se uz zid, jedva se izvukao iz auta i onda zvao svog nekog prijatelja ili kuma ne mogu se sad sjetit što je u kakvim su relacijama bili koji je inače isto počinio nekakvo teško kazneno djelo prije par godina i namjestili su uz pomoć policije da župan nije bio vozač nego suvozač, župan Vukovarsko-srijemske županije, dakle policija je asistirala tu županu ne samo u činjenici da je on napravio prometnu nesreću u alkoholiziranom stanju nego je išao i prikriti pravo stanje. I ovo prvo bi bilo dovoljno za ostavku župana, HDZ ga još uvijek brani i župan Dekanić kaže da se na njega vrše pritisci, kaže vrše se medijski pritisci da ja dam ostavku, ali je ja neću dati. Pa zamislite vi obraza, zamislite obraza nakon što je izveo tu prijevaru nakon što je policiju stavio u svoju službu i još sad kaže da se vrše na njega pritisci da mu se prijeti da ga se prisiljava da da ostavku. Ali hvala Bogu ima oporbe i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, naša Kristina Bakula prati budno taj slučaj, upozorava naša županijska vijećnica i nećete se izvući s tim. Isto kao što ste niste izvukli sa svim ovim korupcijskim aferama. I kad-tad ćete morati podnijeti račun za ovo što ste napravili od Hrvatske. I nije toliko da korupcija problem, nije problem što ste opustošili što državni, što županijske proračune, što gradske, općinske proračune, problem je što ste mnogima ubili nadu u Hrvatsku. Mnogi su zbog Dekanića i takvih odlučili otić iz Hrvatske, mnogi su vidjeli da ovo nije Hrvatska u kojoj svi imaju jednake prilike za uspjeti za dobiti posao, za imati jednak pristup pravosuđu i pravdi, ovo je Hrvatska u kojoj postoje oni koji su povlašteni, a ti povlašteni su upravo oni sa vašom iskaznicom ili oni bliski s vama, da ne nabrajamo sve tajkune i to na koji način ste ih štitili i na koji način su izbjegli odgovarati pred hrvatskim pravosuđem. Ali ničija nije do zore gorila, a ova vaša svijeća ide kraju, ova Plenkovića korumpirana struktura ide svome kraju, toga ste svjesni i to se na vama vidi. Nema entuzijazma, nema želje za obranom ove vlade i vaš stav pokazuje da se i vi slažete s ovim što oporba govori. Imamo povredu poslovnika poštovani Damir Habijan. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče.

Prema tome, držite se teme i ja se nadam da će vam kolege čestitat da ste stvarno najaktivniji danas, da ste doista komentator tjedna. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Bojana Glavaševića.

Još jedan od razloga zašto ovaj saziv Sabora treba raspustiti je njegova potpuna disfunkcionalnost u onim dijelovima u kojima bi nominalno trebao sudjelovati u sukreiranju europskih i vanjskih, europske politike i vanjske politike. I opet jedan od glavnih razloga za to je činjenica da je HDZ dozvolio da se kompletan fokus i težište ne samo kreiranja politika, ne samo zakonodavnog procesa, dakle kompletno sve da se prebaci na izvršnu vlast. Dakle, Hrvatski sabor je u svim područjima pa tako onda i u EU poslovima i u vanjskoj politici u potpunosti uštrojen. Dakle, Odbor za europske poslove ima mogućnosti po tome poseban između ostaloga na primjer da daje mišljenja o pojedinim pitanjima, da radi nadzor supsidijarnosti, dakle to su sve stvari koje Odbor za europske poslove u kojima je većina dakako HDZ-ova nije radio. I nema prostora da se to radi, jer za to ne postoji politička volja. Jedan od rijetkih prepoznatljivih strateških ciljeva Andreja Plenkovića i njegovih Vlada do sada je bilo približavanje hrvatske jezgre EU, prije svega putem ulaska u euro zonu i Schengen. Mislim da se razumijemo, nije to samo politika Andreja Plenkovića, niti je on po tome nešto osobito genijalan.

I to je jedan od relativno rijetkih zajedničkih temelja koje možemo pronaći u Saboru. Međutim, svojim drugim postupcima Andrej Plenković je zapravo ugrozio te ciljeve. Euro nam je sada izvjestan, iako da se razumijemo naš Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i ne samo mi, ali pretežno mi smo upozoravali na činjenicu da je raspravu o euru trebalo provesti na drugačiji način neovisno o tome koliko se slažemo ili ne slažemo oko eura, ali s obzirom da ono je vrlo izvjestan ulazak u eurozonu, da bi pripremu za to trebalo napraviti na drugačiji način. To se nije dogodilo i posljedice zbog toga će trpiti naše građanke i građani. Druga stvar je Schengen oko koje, dakle koji je djelovao kao dosta obećavajuće nešto što bi se moglo dogoditi. Međutim, taj Schengen je bio zarađen push backovima odrađivanima na našim granicama koji su ono ironično, potpuno nešto kontradiktorno ideji približavanja jezgri zato što se ponašaš kao granica. I taj prljavi posao ne znamo za koga je odrađen.

Tamo je naime dobivao tihu podršku za to. Sada se tamo situacija promijenila i sada je zbog tih push backova potpuno kolegica Peović bi rekla neokolonijalnih ono postupanja sluganskih, sada je zbog toga Schengen ugrožen zbog toga.

Za tango je potrebno dvoje, ali je apsolutno suodgovoran za činjenicu da Hrvatska trenutno nema veleposlanike u više od pola zemalja u kojima imamo predstavništva kolegice i kolege. Naravno, mislim mogao bih sad govoriti još posebno i jako puno o vjerojatno još jednom zasebnom elementu neuspjeha u našoj vanjskoj i europskoj politici koji se zove Gordan Grlić Radman koji je živi skeč Monty Pythona mogli bismo ga nazvati ministri of tooks jer su njegovi govori ušli u legendu ako ništa drugo, antologiju apsurda u svakom slučaju.

Poštovane kolegice, poštovani kolege. Prije nešto više od mjesec dana smo raspravljali o velikoj bojaznosti za hrvatske poljoprivrednike, a to je da Europska komisija teško kažnjava Ministarstvo poljoprivrede i da hrvatski poljoprivrednici ostaju bez 30 milijuna eura, odnosno 10% izravnih poticaja. Uslijed krize uzrokovane ratom u Ukrajini, posljedicama uzrokovanih pandemijom corona virusom ovaj udarac za hrvatsku poljoprivredu je udarac i za nacionalnu sigurnost. Europska komisija je u travnju 2022. godine poslala dokument u kojem kritizira Strateški plan za poljoprivredu za razdoblje od 2023. do 2027. godine čime se potvrđuju sve kritike Europske komisije o kojima se pitalo proteklih mjeseci. Broj kritika pokazuje koliko je zapravo loše stanje u poljoprivredi, te otvara se pitanje zašto premijer Plenković nije zapravo i smijenio ministricu poljoprivrede Vučković. Vrlo je izvjesno da će do te korekcije doći, a troškove nerada ovog ministarstva će u konačnici snositi naši građani. Jedan od razloga mogućeg smanjivanja poticaja je i manjkava kontrola raspolaganja sredstava na terenu koju provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi. Također Europska komisija u svojim preporukama navela da 20% korisnika prima čak 77% izravnih plaćanja. Nadalje, u pismu Europske komisije se zahtijeva preispitivanje strategije preraspodjele i dopune obrazloženja kvantitativnim analizama koje će omogućiti Europskoj komisiji da procijeni rješava li se planom na dovoljan način cilj pravednije raspodjele, te učinkovitije i djelotvornije usmjeravanje izravnih plaćanja. Dogovor o zajedničkoj poljoprivrednoj politici na razini EU dogovoren je i usvojen 2.12.2021.g., 5 mjeseci nakon dogovora o zajedničkoj poljoprivrednoj politici gdje smo mi? Hrvatska je izašla sada na drugi popravni rok sa neizvjesnim rezultatom. Upozoravali smo ovdje i vrlo aktivno sudjelovali u nizu rasprava iz resora poljoprivrede kako bi ukazali na velike poteškoće u funkcioniranju i budućnosti hrvatske poljoprivrede, od silnog kašnjenja u donošenju zakona do niza štetnih i loših zakona za hrvatsku poljoprivredu. Iako su se iz ministarstva uvijek odmahivali rukom na naša upozorenja sad i da hoće se ne može odmahati rukom zbog niz zamjerki koje se odnose na prijedlog Strateškog plana na poljoprivredu. Da mladi, žene i mali poljoprivrednici nisu interes ovog ministarstva svima je jasno, ali još veći poraz hrvatske poljoprivrede je kada možemo pročitati da našu sadašnju ministricu brane upravo oni veliki i to oni od kojih poticaja imaju najviše koristi. Također nije upitan samo način dodjele poticaja, tu je i dodjela poljoprivrednog zemljišta, te niz zakona koje upravo pogoduje samo onim velikima. Koliko to govori o radu samog ministarstva nećemo puno govoriti, ali možemo i dalje govoriti o nepoštenoj dodjeli bespovratnih sredstava, o nesnalaženju u samom ministarstvu bez jasne vizije i cilja, a sve u očuvanju svojih vlastitih pozicija. Ono što je zabrinjavajuće da će Hrvatska zaista u idućem periodu dobiti manji iznos odnosno da je smanjen udjel izravnih plaćanja u ukupnoj financijskoj omotnici sa 43% na 38% Zeleni plan je nešto o čemu godinama govorimo, ali u Hrvatskoj nikako da zaživi. Ključno je naglasiti da najveću i jedinu štetu će ponovno imati najosjetljiviji, a hrvatska poljoprivreda će nastaviti propadati bez obzira što su svi već svjesni da imamo potencijala postati samodostatni i neovisni o uvoznoj hrani. Umjesto da smo supsidijarno ovisni zapravo o europskim sredstvima, naša povezanost je esencijalna i to je ono što nas čini zapravo malim i što se treba mijenjati. Donijeli smo novi Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta iako po starom nije proveden niti jedan postupak, odradili smo tada niz pilot projekata, a onda zaokret odustaje se iako smo imali osiguranu financijsku omotnicu. Tko ima štetu najviše od petljanja ministarstva? To je hrvatski poljoprivrednik. Donosi se Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2018.g., a sad već imamo treće izmjene koje potpuno mijenjaju način bodovanja i trebao je već biti izglasan, al očito je puno i dalje prijepora i amandmana ili pritisaka neke treće vrste da ministarstvo ne zna što će s njim. Rekonstrukcija vlade je zaobišla rješavanje problema u Ministarstvu poljoprivrede koje već godinama nije vođeno sukladno interesima seljaka, a ovim činom agonija je i dalje produljena.

Kolega Raspudić je u svom izlaganju govorio o tome da kada pričate o tome da ste vi zapravo većina i da vi možete donositi sve odluke, da mi zapravo kao oporba ne bismo trebali pokrenuti niti odnosno ne bi smjeli biti u mogućnosti pokrenuti gotovo niti nekakvu raspravu ovdje u HS, on vas je podsjetio da oporba dobila 200 tisuća glasova više od vladajućih i vi imate jednu taknu, krhku većinu već dulje vrijeme, a ja sam prošli petak ovdje kada smo imali raspravu o povratku bivšeg potpredsjednika vlade Miloševića, sada zastupnika u HS, iznio jednu zabrinjavajuću činjenicu, a to je da hrvatski zakoni nisu usklađeni sa trenutnom izbornom praksom. Naime, u Zakonu o izboru zastupnika u HS iz 1999. piše da pripadnici nacionalnih manjina mogu glasovati za jednog kandidata, a DIP tiska listiće na kojima gore piše u vrhu da mogu zaokružiti 3 kandidata što je suprotno zakonu i onda imamo šalabahtere SDSS-ove onaj ko zaokružuje Pupovca zaokruži još dva kandidata i dobijemo 3 zastupnika iz SDSS-a. Možda bi neka druga srpska stranka da nije takav protuzakonit model ušla u HS. Nisam siguran baš da bi Šimpraga dobila Milakovića iz Vukovara, da bi dobila više glasova od njega da se zaokružuje jedan, jedan kandidat. Da je kojim slučajem Milaković u HS pitanje je koliko bi vi imali zastupnika odnosno biste li imali dovoljno za većinu iako vidimo da se u zadnje vrijeme određeni žetoniziraju, Hrelja se žetonizirao, doduše na jedan pristojan način, dođe, dođe petkom digne ruku, ali ne odrađuje prljavi posao za HDZ, ne napada opoziciju. Imamo Zekanovića on se žetonizirao ne u smislu da diže ruke za vladajuće nego da odrađuje sav prljavi, prljavi posao, napada prvenstveno Most i predsjednika republike, valjda se čovjek nada da će biti na listi. Vidim, listi HDZ-a, vidim objavio je neki dan na Twitteru da sam ja Peđi Grbinu dojavio da sam ga vidio ispred wc-a s glasnogovonikom HDZ-a i glavnim tajnikom HDZ-a Katičićem. Ja ga jesam vidio, al nikome to nisam javio, nikom nisam javio jer mi je potpuno normalno da Zekanović priča s HDZ-ovcima i čak mislim da mu Kabok ne daje upute nego da Zekanović sam se nastoji što više dodvoriti HDZ-u i sam ulazi u te eskapade kao što je bila ona sa navodnim kokainom ovdje u Hrvatskom saboru. Dakle, bez znanja HDZ-a to radi ali neće mu to pomoći, ostat će na kraju sam i usamljen. Jer evo i Deur se pomalo odmiče, dakle od Plenkovića iako je čvrsto kao što je čvrsto stajao uz Kolindu tako čvrsto je stajao ovih proteklih nekoliko godina uz Plenkovića, ali vidi se i na njemu da traži novog gazdu. Znači, nakon Kolinde Plenković i sad novi gazda i imam osjećaj da bi mogao podržavati ako uđe u Hrvatski sabor, da bi mogao podržavati novu Vladu, da bi mogao podržavati novu Vladu i vidljivo je to na način, znači na koji se on meni obraća kako sa mnom razgovara da želi biti u dobrim odnosima. Tako da ono što je ovdje jako važno reći Vlada je krhka, Vlada je tanka, Vlada ima slabu većinu i pitanje je koliki je legitimitet te većine kad se uzme u obzir sve ovo što sam pričao oko SDSS-a. I evo sad me kolega Deur i fotografira vjerojatno da me može večeras malo gledati kad dođe kući.

Ako nema o čemu pričati onda ne treba ni ovakve stvari vrijeđati saborske zastupnike, da insinuira svoje priče i svoja razmišljanja o svemu tome. Zaista je ovo ispod razine nekakvog ozbiljnog saborskog zastupnika.

Zahvaljujem.

U jesen 2016. godine kulturna javnost je bila zadovoljna dijelom čak i više od toga izborom te nove ministrice. Pristajalo se čak i na političke razloge vjerujući u njezinu stručnost i znanje, vjerovalo se i nadalo se da će procesi donošenja odluka biti barem toliko uključivi kao kod bivših ministara Biškupića i Mesića u čijim administracijama je današnja ministrica bila na visokim pozicijama. Vjerovalo se da će razum i želja za boljitkom sektora kulture i umjetnosti nadvladati ideološke razlike. Od svega toga nije se dogodilo gotovo ništa na žalost. Najavljivale su se izmjene nekolicine temeljnih zakona još u prvom mandatu, no nisu ugledale svjetlo dana ali su zato jasno pokazale stil rada ministrice Obuljen. Dakle, netransparentne i nedovoljno reprezentativne radne grupe za izradu prijedloga, a čak i u tako malim grupama značajni pokušaji manipulacije i nametanja gotovih rješenja sa kojima se struka nije slagala. Onda je došla nesretna epidemija. Tu je ministrica pokazala i nebrigu i neosjetljivost na neegzistencijalne probleme i nezavisne scene i samostalnih umjetnika koji su u uvjetima lockdowna i epidemioloških mjera bili doista bačeni na koljena. Godinama se ta izuzetno kreativna grupacija borila u uvjetima prekarijata, a onda ih je epidemija doista gurnula preko svakog ruba u doslovno siromaštvo. Treba ovdje ponovno podsjetiti da su se za razliku od svih privrednih subjekata, dakle da su dobili samo četiri mjesečne potpore, četiri na početku epidemije i jednu nakon godinu dana istjeranu potpisima zaposlenih kolega. Svi ostali privredni subjekti dobivali su redovite mjesečne potpore za očuvanje radnih mjesta, no nezavisna scena i samostalni umjetnici ostavljeni su i od ministrice i od hrvatske Vlade. Sada se opet vraćaju planovi o novim zakonima. Neću ulaziti sada u detalje, no jedno im je ipak zajedničko ujedinili su inače vrlo nekoherentnu kulturnu i umjetničku scenu, jer se prijedlozima udara na srce i bit umjetničkog i kulturnog djelovanja dajući ravnateljima i birokraciji još veće ovlasti, a gurajući umjetnike u nesigurnost radnog mjesta i prekarijat. Nadodat ću naravno i problem propadanja hrvatskog klasičnog cjelovečernjeg filma na celuloidnoj traci, o tome sam dva puta govorila. Samo ću reći i ponoviti da su restauraciju svojih filmova završile i Sjeverna Makedonija i Republika Albanija, Srbija i Slovenija itekako brinu o svojoj filmskoj baštini, o europskim zemljama da ne govorim. Samo Hrvatska ne. To je samo jedan među mnogim crimenima nečinjenja aktualne ministrice. Dakle, nema niti jednog značajnijeg projekta koji bismo mogli izdvojiti u ovih šest godina koliko je Nina Koržinek Obuljen ministrica kulture. Nisu ni promišljane, a kamoli donesene ključne, sistemske i toliko nužne promjene. Prvotna vjera u sposobnost, mogućnost dijaloga i uključivost brzo je razbijena i izašla je realna slika. Nemogućnosti odsustva potrebe otvorene komunikacije, nerazumijevanje i nezainteresiranost za potrebe sektora, odsustvo transparentnih procesa i neprihvaćanje različitosti imanentne polju kulture i umjetnosti. I to je rekla bih još jedan vrlo važan razlog za odlazak ove Vlade i zašto se taj mandat mora vratiti građanima.

Kolegice zastupnice i zastupnici, pomalo mi je žao što evo na ovoj strani gdje sjedi HDZ imamo jednu zastupnicu koja ovdje sjedi kao po kazni, al to znači da smo ipak u nečem uspjeli koliko god to možda niti od strane javnosti ovog trena nitko ne vidi. Drago mi je da je jedan dio oporbenih saborskih zastupnika naslonio se i nadovezao na ono na što, o čemu sam uvodno govorila, a to je da moramo vratiti institucionalnu ulogu i značaj HS, nećemo to moći u ovom sazivu, ali se moramo obvezati da će nam to biti primarni cilj u svakom slijedećem jednom kada do smjene HDZ-a napokon i dođe. Naime HS kroji sve druge institucije, a kroji odnos između različitih grana državne vlasti, kroji i odnos između predsjednika države i vlade, vidimo koliko je on danas disfunkcionalan, između ostalog i zbog nedovoljno razrađenih odredbi ustava. Da bi se ustav promijenio potrebna je dvotrećinska većina, otprilike je takav društveni i politički konsenzus čak i tamo gdje odredbama ustava nije zatražen, potreban da bi riješile one velike nedaće i oni veliki problemi od koje svaka vlast nažalost bježi. Govorim o reformi izbornog zakonodavstva, govorim o promjeni kroja izbornih jedinica, mi smo još uvijek u situaciji u kojoj je ustavni sud još 2010. rekao da nemamo jednaku snagu svakog glasa u svim našim područjima i krajevima, a za takve velike zahvate važno je da sabor ima jednu političku širinu koja je sposobna sagledavati što mora riješiti van one uobičajene pozicija i opozicija podjele. Sve više vidimo da ovaj saziv nema takvu širinu i male su šanse da će je ikada imati. Nažalost se hrvatski politički život sveo na jedan hranidbeni lanac u kojem je šef najjače, parlamentarno najjače političke stranke na njegovom vrhu i odlučuje o svemu. I za razliku od one omražene partije iz bivšeg sustava u kojem je barem u percepcijskom smislu partija bila ta koja je o svemu odlučila ili nekakav komitet, ili nekakva UDBA, danas u realitetu imamo situaciju da o svemu odlučuje jedna jedina osoba, pa kakva je to onda država? Andrej Plenković je taj koji bira i smjenjuje svoje ministre i nije niti čudo da su to sve bezizražajni likovi bez vlastite vizije, bez ikakve ideje, pa onda naravno da, da zapinje i u njihovoj realizaciji i da nikakve provedbe i rezultata nema. Da bi se to promijenilo doista je potrebno promijeniti trenutnu parlamentarnu poziciju i vladajuće i doista me čudi kako to da su neki koji se nominalno danas smatraju ili nazivaju oporbom kažu da za raspuštanje sabora nisu stečeni uvjeti, a da bi se stekli morali bi se promijeniti izborni zakoni, morali bi se promijeniti praktički pravila po kojima će budući saziv funkcionirati. Naravno da se to u ovakvom omjeru snaga ne može dogoditi, pa onda je jasno da je i uloga nekih oporbenih zastupnika i klubova zapravo vrlo dvosmislena i mislim da su naslonjeni na onu tamo stranu, to su oni klubovi kojih danas nema, ne da ih nema sada, nije ih bilo niti dobrim dijelom današnjih, današnjih rasprava. I činjenica je da sve ove velike stvari o kojima govorim od prvog dana doista možemo rješavati kad se za to uvjeti steknu nakon slijedećih parlamentarnih izbora, ali ona osnovna stvar na koju se možemo obvezati je izmjena Poslovnika i obećati si da se više nikada neće dogoditi ona praksa koja se nažalost dogodila i u 10. sazivu, a to je da su se fotelje po saborskim odborima, njih nepotrebnih 30, kao što sam već jednom govorila raspodijelilo i prije nego što se sam hrvatski saziv, sam sabor konstituirao, dakle podjela fotelja i dogovor oko toga tko će gdje predsjedati sukladno kvotama i rezultatima izbora je jedna koruptivna praksa i kad se sabor, pa tako i ovaj saziv konstituira na jedan koruptivan način gdje je svako dobio svoju mrvicu važnosti i plijena naravno da ne može biti drugačiji niti u sveukupnim rezultatima svog rada. U svojoj raspravi kolegice Orešković zapitali ste se kakav je to sistem, kakva je to država u kojoj odlučuje o svemu samo jedan čovjek? Kad je taj jedan čovjek Andrej Plenković onda mislim da bi dobar naziv bio neprosvijećeni apsolutizam ovaj pa evo to vam dajem kao sugestiju, slobodno koristite ako vam se svidi. Hvala. Naime, Andrej Plenković je vrlo uglađen, vrlo obrazovan, međutim to nimalo ne mijenja karakter vlasti i karakter državnosti kakvu je on stvorio i to je proces koji je započeo davno davno prije njega, ali mislim da smo sad u jednoj zadnjoj terminalnoj fazi. A vidimo i na međunarodnoj sceni koliko je opasno, koliko je opasno kada se pretjerana moć da jednoj osobi, kada mu apsolutno nitko ne može ništa prigovoriti, kada se institucije države svedu na kamilicu, kao što su to danas bitna antikorupcijska tijela, kada se promjene zakona donose kao puka farsa, što ćemo mi danas dobiti sa etičkim kodeksima o kojima će odlučivati tko, tko, svoj svome, vrana vrani oči ne kopa gospodine Habijan uzalud me tako gledate. Zahvaljujem poštovana kolegice Orešković prije svega želim vam zahvaliti na tome što ste podigli onu stanku i što ste potpredsjedniku Sabora Reineru održali stvarno jedno vrlo kratko, jasno predavanje o Poslovniku i o svemu koje on vrlo često sklon nad svima nam ovdje sa puno improvizacije primjenjivati. Isto tako me zanima što mi možete reći na to da je upravo to što smo time uspjeli dobiti ovu mogućnost da duže govorimo i da više puta govorimo u ime predlagatelja, što mislite o tome je li to uporište za polugu političku polugu, za pravu većinu u Saboru koja danas nije došla na ovu sjednicu i koja ovo sve gleda kako se sa time većina stranka nosi.

Sam Poslovnik je nakaradan u svojoj cjelini ne samo u interpretaciji, nakaradan je onako kako je pisan. Poslovnik je taj koji je raspravu istjerao iz Hrvatskog sabora. Jel' to ovoj drugoj strani paše? Njima paše da je sabornica prazna, njima paše da građani misle ma svi ste vi zastupnici isti. Ma nitko od vas nema što pametno reći, nitko od vas nema ideju kako državu bolje voditi. Ne znam da li prenose sada? Ova strana može diktirati kad nepoćudni, nekontrolirani zastupnik dođe da taman tada puste neke reklame. Sve ćemo to promijeniti.

Hvala. Kolegica Orešković je govorila o tome kako određeni zastupnici zapravo opravdavaju činjenicu da imaju labav stav prema raspuštanju Sabora, time da nisu sređeni birački popisi, da imamo nesrazmjer između izbornih jedinica, dakle i da se ne poštuje zapravo i odluka odnosno mišljenje Ustavnog suda vezano uz to. Ali nije to jedini problem. Mi imamo situaciju da su iza kulisa započeli pregovori o ustavnim promjenama gdje se želi odrediti cenzus potreban za izlazak na referendum, a nemamo sređen popis birača. Ionako imamo najstrože uvjete za referendum u Europi i sad još idete uvoditi cenzus na nesređen popis birača. Ja sam ovdje jednom prigodom rekao ako SDP na to pristane, oni će legalizirati takav popis birača koji ne odgovara stvarnom stanju, legalizirat će dakle sve ono što prigovaraju HDZ-u i mi ćemo protiv toga sigurno žestoko ustati. Sada su nam bili uvjeti da moramo prikupiti 368000 potpisa kao da u Hrvatskoj ima 3,7 milijuna birača. Svi znamo da nema, odnosno i popis je pokazao da tu negdje stanovnika ima. I onda kada je narod u teškim uvjetima po zimi uspio skupiti potpise što radite? Igrate se sa Ustavnim sudom.

Kakva dodatna dokumentacija? Kakve veze ima dodatna dokumentacija sa odlukom Ustavnog suda o tome jesu li naša referendumska pitanja ustavna ili nisu ustavna? Od 12 mjeseca ta gospoda na Ustavnom sudu znaju za pitanja. Ali ako sruše ova referendumska pitanja, posebno ovaj ustavotvorni referendum moraju znati da će dobiti adekvatan odgovor. I sigurno da je potrebno riješiti pitanje, kolega Bauk, sigurno da je potrebno riješiti pitanje, dakle popisa birača o čemu je govorila kolegica Orešković, posebno prije ustavnih promjena. Ali mi ne možemo čekati da vladajući riješe pitanje, znači popisa birača do novih izbora jer znamo da to neće riješiti, a novi izbori su nam potrebni odmah. I MOST zahtijeva da se raspusti Hrvatski sabor, da se raspišu novi izbori, a ako su vladajući uvjereni da tako dobro stoje ne znam zašto se opiru ovom referendumu. Ili ste podmazali ove anketare. Ne idu vam nešto ankete u prilog kad se bojite novih izbora. Ne samo da puno lošije stojite u anketama nego i sa ovakvim stanjem u anketama vi nemate šanse sastaviti Vladu.

Ja mislim da čitava današnja rasprava jako dobro govori o tome da je to više nego nužno, politički više nego nužno. Svi pokušaji i svi manevri i sve ono što ste pokušali ovdje učiniti danas govore baš u prilog tome da ovaj Sabor treba raspustiti i da stvarno treba vratiti glasačima mandate i dati im mogućnost da ponovo saberu i izaberu jedan drugačiji, vjerujem, bitno, bitno kvalitetniji Sabor. Postavio sam na početku ove rasprave danas kolegi Grbinu pitanje jesmo li dotakli političko dno. Nema nikakve sumnje, vi to jako dobro znate da jesmo, i vi, društveno i ekonomsko dno, e to je ono pitanje. Tu se čini da dno ne postoji i da ljudi mogu trpiti u beskraj i sve dalje i dalje. Međutim, politički to da trećina stanovnika živi u krajnjoj bijedi, a to se zove rub siromaštva, to nam je poznato. Međutim, o velikoj većini europskih indeksa pokazatelja, mi smo na samom dnu i to vi dobro znate. Na vrhu smo samo po 15 tisuća umrlih od Covida na broj stanovnika, ne samo da smo u vrhu Europe nego čitavog svijeta, e to je dno, za koje ste vi i vaš ministar i vaš Stožer odgovorni. To što smo na dnu razlog je da nam Europa daje velik novac, to je razlog. Ali to da vi tvrdite da je on, da je nama namijenjen taj novac zbog premijera Plenkovića, e pa to je dno dna.

A to da je Plenković onda ipak otišao tamo i preko veze onako kako sve radite u ovoj zemlji, 30 godina, da i to može tamo produžiti te rokove, e pa to je također, dno. A svi znamo da problem obnove je stajao tako dugo zbog toga što je zadatak ministra Horvata bio da spriječi Vanđelića u obnovi jedne jedine zgrade ili kuće jer se on, naravno, bojao da bi Vanđelić mogao veliki dio vas pokrenuti i možda on biti lider vas i to sve vi, zbog toga mi svi čekamo i nema nijedne zgrade niti u Zagrebu niti u zagorskoj županiji niti na Baniji niti u Sisačko-moslavačkoj županiji. Gdje vam je Vladina većina? Vi niste Vladina većina, vi ste većinska stranka, da. Međutim, ovi ljudi koji su vam danas jasno pokazali da imaju političke interese i vi, dakako da čitate te znakove, ipak vas ima ovdje, nešto evo sad i na kraju i trudite se ovdje biti, čut ćemo još što ćete do kraja sve izgovoriti, ali vi jako dobro znate da prije svega, manjine koje ste iziritirali, da, nešto su dobili, izborili su se, ali ja mogu razumjeti, bio sam na sastanku, bili ste i vi g. Mažar, kada je g. dr. Kraus vrlo jasno govorio o tome što već godinu dana govori što misli o vašem zakonu o pokliču „Za dom spremni“ Milorad Pupovac je o tome govorio upravo i u svom intervjuu, rekao je da je prije 20-ak dana u tom smislu u 9. točci nekoj su se stvari bitno pomakle i ja vjerujem da oni svi zajedno ovdje vrše pritisak, između ostalog i u tim smjerovima i da vi znate da postoji opasnost da ovo sve prsne.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Postavljam si pitanje koji puta zašto sam uopće došao ovdje izuzev što su me građani izabrali sa stranačke liste.

Neki kolege su o tome istaknuli. Dakle mi vršimo na neki način autolezionizam, dakle sami sebe uskraćujemo produžetak mandata da bi stali ovoj agoniji za koju je odgovorna Vlada jer to je poruka koju treba naglasiti s time da, ovo je meni prvi puta da sam u oporbi, meni inače oporba zadnjih 30 godina, 3 desetljeća bio HDZ i onda, znate, malo gledam kako se tko kojom tehničkom vještinom, retorikom i demagogijom služi, malo lijeva, malo desna strana sabornice. Mogu vam reći, gospodo iz HDZ-a, da su vam pojedini kolege iz oporbe sjajni učenici, dapače, čak su vas i nadmašili. Mi smo ovdje govorili, čuo sam o Berošu zbog tragedije jedne žene, ali nažalost moja savjest, moja odgovornost meni govori jednu stvar. Beroš koji ima 100 možda grijeha ni ovdje nije ekskulpiran, ali ono što je moje političko iskustvo, koncesiju za specijalističke ordinacije od dentalne medicine pa do primarne zdravstvene zaštite daju županije odnosno Grad Zagreb. Ta žena je tražila pomoć od svoga sustava, od svoga sustava.

To je surovo, to je istinito. Kao što je istinito još jedna stvar koju sam čuo u slobodnim govorima za ovom govornicom. Da je građevinska dozvola za luku Mrtvaška koja je jučer punila dnevnike nezakonita, netočno. 20. svibnja 2020. ministarstvo dakle u to doba nije bilo ni parlamenta jer smo svi bili u izborima, je napravilo nadzor nad zakonitošću te građevinske dozvole i reklo da je sve u redu. Nije bilo strančarenja jer smo svi bili u izborima. Dakle, to je možda i najbolje da budemo stalno u izborima tako da onda struka može početi radit svoj posao. Kažem ne znam ja više ovdje tko je opasniji u svojoj retorici, u iskorištavanju opravdanog nezadovoljstva građana određenim situacijama radi stjecanja jeftinih političkih poena. Ali sada da ne bi bio autokritičan prema ovoj strani sabornice, a gospodo pa vama se najviše isplati, to je najkomotnije rješenje, ja apeliram zbilja da podržite sad to na idućem glasanju. Razlog je vrlo jednostavan. Znamo svi, dakle svi smo čuli što se kod nas u Hrvatskoj zbiva, dakle na bolje neće ići, rat u Ukrajini će imati svoje posljedice, obnova po pitanju potresa se ne događa.

Ako vi morate izazvati prijevremene izbore zato da biste postavili jednog ministra onda ste vi gospodo u problemu. To je tehničko-tehnološko pitanje, ne ideološko pitanje.

Zahvaljujem. Poštovani kolega zbog hrvatske javnosti bitno je naglasiti jednu stvar, da točno je gospođa Čavajda je bila u Sv.Duhu, isto tako u još dvije bolnice koje su pod državom. Činjenica je da na Sv.Duhu nakon 20 godina vladavine bivšeg gradonačelnika kojeg je obilato pomagao HDZ, dapače, na ginekologiji svi liječnici imaju priziv savjesti. To je jedna nova epidemija koja je zavladala zadnjih 10 godina hrvatskih zdravstvom. Uprava Grada Zagreba je promijenila upravno vijeće, uprava Grada Zagreba je i za to upravo vijeće izabrala novu ravnateljicu i sasvim sigurno u dogledno vrijeme Sv.Duh će biti bolnica u kojoj će se poštivati zakon i ljudska prava žena. Naime, to, to da imamo određene prizive savjesti znamo već unazad 10 godina ne, a koliko ja znam nisu jučer pobijeđeni izbori. A kao što rekoh imam iskustava nažalost obnašanja vlasti, probudite se. Evo, ja bih vas zamolila da mi objasnite na koji način je izdata zakonita građevinska dozvola za luku Mrtvaška obzirom da taj dio nije, za njega nije donesen urbanistički plan uređenja što znači da se ne može izdati lokacijska ili građevinska dozvola osim ako se radi o rekonstrukciji koju pak Zakon o prostornom uređenju definira da se mora odvijati na istoj čestici i definira da nova građevina ne smije bitno odstupati niti izgledom, niti veličinom, niti namjenom. A novi projekt koji zovemo rekonstrukcijom jer nema UPU-a je veći 150 puta i gradi se na istoj čestici nego na novo komponiranoj čestici koja se sastoji od nekoliko čestica i koja je konkretno 50 puta veća od ove čestice.

Dakle, proces je počeo još daleke 2007. godine, a umjesto odgovora ja ću vam proslijedit dopis ministarstva.

Ja ću morati još malo o ministru Berošu nakon što sam i prošlu raspravu potrošila na komentiranje njega i traženje njegove konkretne ostavke, ali naprosto je proizveo toliko materijala. Pa počnimo od toga da kada je preuzeo resor, a tome sad već ima 2,5 godine da je doveden na to mjesto po ključu da se bavi pandemijom. Trebao se dakle ključno baviti pandemijom, rečeno da ministar Kujundžić to neće moći znati, a kako se Beroš bavio pandemijom vidimo iz broja umrlih kojih ima skoro 16.000, dakle među prvih 5 u Europi, među 10 na svijetu, nemamo ni jedan sportski tim koji je bio tak dobar. A kad dođe do cijepljenih tu smo pak među naravno zadnjih nekoliko u Europi. Dakle u najakutnijoj, najvažnijoj zadaći radi koje je kao doveden, on je u potpunosti failao, propao, bilo jezivo neuspješan. Uz to, obvezao se provesti reformu.

Dugovi su sve veći i veći svake godine iz razloga što se zdravstvo prije svega svake godine podbudžetira, pa smo tako i ove godine u proračunu izglasali 6,4 milijarde manje za 2022., a već sad nakon 3 mjeseca, prvog tromjesečja možemo ustanoviti da je taj optimizam, dakako, bio izrazito neutemeljen. Osim podbudžetiranja, zdravstvo je u sve većem dugu iz razloga što sve više i više troši, ali to ne opravdava rezultatima, pa tako od 2014. do 2020. iz izvještaja HALMED-a možete vidjeti da su se troškovi za farmakološko liječenje onkoloških bolesti povećali čak 3 puta, ali stupanj preživljenja onkoloških bolesnika to ne prati. To je, recimo, baš zanimljivo. A ne prati iz kojeg razloga. Pa ne prati prije svega iz razloga što ministar Beroš, kao ni oni prije njega nije osmislio, kreirao niti implementirao niti jednu kvalitetnu strategiju, onu za mentalno zdravlje, recimo, čekamo već 6 godina, nije napravio niti jedan kvalitetan preventivan program, a oni preventivni programi koji u Hrvatskoj postoje, jezivo su loše napravljeni i još se lošije provode, on ih nije pregledao i ustanovio koliko su efikasni. Pa evo, recimo, Ministarstvo zdravstva se voli pohvaliti preventivnim programom za karcinom kolona, ja ću vas podsjetiti, hrvatska država obuhvaća svega 20% rizične populacije tim preventivnim programom, dok nama najbliža susjeda Slovenija obuhvaća čak 60% Ja se na njihovom mjestu time ne bih hvalila. Možemo nastaviti s listama čekanja, s neredom koji vlada jer hrpa liječnika radi ujutro u bolnici, a već od 12 u privatnim praksama, možemo nastaviti o potpunom izostanku bilo kakve kontrole kvalitete rada, možemo nastaviti o nedostupnoj medicinskoj skrbi i u Zagrebu, a kamoli izvan Zagreba, možemo razgovarati o tome kakva je skrb na otocima, kojima se isto volite hvaliti, možemo razgovarati o tome da nam je obećana hitna helikopterska medicinska služba od koje još nismo vidjeli apsolutno ništa, uključuju niti tender i na koncu konca, možemo razgovarati o tome da njegov resor, konkretno, Berošev resor kontinuirano krši zakon i krši prava žena na zdravstvenu skrb, krši prava žena na slobodu odlučivanja o vlastitom tijelu. Dakle, sve što sam navela, ministar Beroš je propustio učiniti kao ministar zdravstva za svoje građane. A umjesto da se bavio svime navedenim, što je bila njegova zadaća, vidimo da više interesa pokazuje za izmjenu zakona kojim se regulira prijevremeni prekid trudnoće i to ne regularnim putem, preko Sabora, što od vas traži i Ustavni sud još od 2018. nego preko svojih Povjerenstava. Dakle dotlem hrvatske građanke, one koje skupo od svojih plaća izdvajaju i za zdravstveni sustav i za plaću ministra Beroša odlaze u Sloveniju. Uzgred rečeno, iz Slovenije je stigao nalaz pacijentice Čavajde koji jasno kaže da plod Mirele Čavajde ima smrtonosan tumor i da ugrožava majku. A što Mireli Čavajdi radi hrvatski zdravstveni sustav na čelu sa ministrom Berošem? Podvrgavaju je torturi i mučenju. Stvarno bi bilo dosta. Vrijeme je da Vlada ode. Sljedeća pojedinačna rasprava, poštovana zastupnica Sandra Benčić.

Danas, ali ne samo danas, nego redovito bacim oko na službene dokumente Vlade koji se zovu plan reformi i koje svake godine Vlada šalje EU komisiji. Za današnju raspravu, evo, uzela sam nam nekoliko primjera tzv. reformi koje ova Vlada provodi iz 2017. i 2018. g. Trudit ću se biti benevolentna pa reći, okej, nećemo baš uzeti iz 2020., okej, bila je godina potresa, pandemije, itd., ali ajmo te iz 2017. i 2018. Kad usporedite, kao prvo, te dokumente, planovi reformi i mjere koje će se provoditi su sve te jedno te isto jer se naravno, iz prethodne godine nije provelo. Dakle, neke osnovne, fundamentalne stvari za funkcioniranje države. Evo, tako već od 2017. g., ali i od prije, ali evo, od 2017. g. vaša Vlada govori da će primjerice, napraviti, pazite sad, registar državne imovine. Dakle 30 godina postojanja ove države, mi nemamo osnovnu evidenciju na temelju koje možemo upravljati imovinom RH i b, provoditi zakone. Provoditi zakone. Porezne propise, osnovnu evidenciju nemamo. Jedna od stalnih reformi, isto tako, koja se također, nije naravno provela jest da će se unaprijediti sustav zemljišnih knjiga i katastra. Pa mislim, to građani, isto tako slušamo već 30 godina, svi znamo u kakvom nam je stanju, jesu zemljišne knjige i katastar. I sad vi meni recite, kak, kak se vi osjećate kad shvatite da je Marija Terezija na konjima napravila katastar RH, u tadanjim granicama, odnosno Hrvatske, to područje u 30 godina, a vi ga uz svu današnju tehnologiju niste napravili, uz dronove, uz GIS-eve, kompjuterizaciju, digitalizaciju, itd., niste uspjeli uskladiti postojeće zemljišne knjige i postojeći katastar koji vam je ta prosvjećena vladarica ostavila u nasljeđe. Dakle, niste proveli odnosno govorite da ste proveli poreznu reformu, ajmo vidjet kako smo proveli poreznu reformu. Jesmo li proveli poreznu reformu na način koji bi omogućio pravedniju distribuciju bogatstva u Hrvatskoj? Jesmo li proveli poreznu reformu koja bi više oporezivala kapital i prihode od rente i imovine od rada? Ne. Proveli smo poreznu reformu u kojoj i dalje je naglasak svih poreznih prihoda na onima koji žive od svog rada, bilo samostalnog i nesamostalnog, dakle tu govorim i o radnicima i govorim i o obrtnicima i reformu koja ovisi o PDV-u koji je regresivni porez i najteže pogađa siromašne. Dakle, PDV i rad je ono što ova država oporezuje, ali niste proveli reformu koju ste također u planu reformi 2017. upisali, a ona kaže da će se poduzeti mjere za uvođenje vrijednosnog porezna na nekretnine. Di su te mjere, jel neko vidio te mjere, jel netko čuo za njih, jel se one uopće spominju? Ne, to niste proveli. Onda kažete da ćete pazi sad to mi je najdraža, ubrzat će se reforma obrazovanja. Kako ćete ubrzati nešto što nije ni krenulo.

Dakle, zelena tranzicija, zelena tranzicija, dajte zaustavite vrijeme i molim vas upozorite, evo nastavit ću, nastavit ću vam pobrajati šta sve niste napravili ali kad ste već u glazbenom tonu, evo završit ću ovako. Odnos HDZ-a i Hrvatske se najbolje vidi u stihovima, niti ja voljeh tebe, nit si ti mene voljela, samo stara navika je ostala, ali navika ćemo se riješiti. U ime predlagatelja poštovani zastupnik Vilim Matula.

Žao mi je da ovdje nema više kolege Habijana koji se očito izmorio danas i njegova zadaća je koju mu HDZ u zadnje vrijeme daje to za vama čisti stvari koje je potpuno nemoguće očistiti i da on je pristao na to i danas mi je bilo zanimljivo slušati kako sa baš ono blaziranom tom fiškalskom sofistikom govori o tome da je naša kolegica Kekin napala ministra Beroša koji je preočito razotkrio liječničku tajnu, a on brani ministra Beroša … [[Govornik se ne razumije.]] to je presumpcija nevinosti. Ta presumpcija nevinosti je nešto što se međutim već godinama ne odnosi na predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Hrvoja Zovka makar je dobio pravomoćnu presudu u zadarskom sudu i dokazano je da je glavna urednica informativnog programa da je zapravo cenzurirala njegov rad i za to postoji pravomoćna presuda, međutim čak i novi ravnatelj HRT-a Šveb nije mogao prekinuti to suđenje protiv gospodina Zovka. Prije 3 dana je bio Međunarodni dan slobode medija i on kaže ovako, serijski tužitelji u Hrvatskoj pokrenuli su najmanje 951 tužbu protiv novinara i medija. Odštetni zahtjevi teški su 77,4 milijuna kuna. I osim ovih 15.000 žrtava za koje je ministar Beroš osobno odgovoran, ali i vi i čitav stožer, evo taj podatak da toliki odštetni zahtjevi i toliki broj tužbi, e pa to je jedno po tome smo također prvi u EU. Ministrica Obuljen Koržinek je prezadovoljna bila zato što su nas reporteri bez granica malo podigli prema gore. I dapače održala je još i predavanje o tome kako bi Hrvatsko novinarsko društvo i još neke veli udruge trebale malo razmisliti o samoregulaciji pa bi onda valjda bilo bolje, ali treba isto tako reći da su reporteri bez granica koji rade taj indeks, su uspjeli ipak slijedeće napisati. A to je, vlada, hrvatska vlada ne uspijeva zaštititi novinare. Ne uspijeva ih zaštititi od toga da ih se ušutka, ne uspijeva ih zaštititi od organiziranog kriminala i ono što je najvažnije vlada je prijetnja slobodi tiska. I ovaj govor kratki ću završiti još jednom čestitkom svim novinarkama i novinarima koji su dobili godišnje nagrade, Marinko Čulić je dobio za životno djelo. Međutim, upravo istraživačko novinarstvo, Andrej Dimitrijević koji je ponovo dobio nagradu, Drago Hedl, Danka Derifaj koja je bila u, ona je bila isto kandidatkinja, isto kandidatkinja ili kod Šimić koji vam sada vadi sve o Paladini i budite sigurni i vi to znate i zna premijer da ćete ga ispratiti u Remetinec, sve vam je to jasno. Hrvoje Šimičević, Ivan Pandžić da ne nabrajam sve te silne heroje koji usprkos svemu tome što radite i što ne dozvoljavate da na javnom servisu, na televiziji se rađa pravo kvalitetno istraživačko novinarstvo, nego držite svoju Perišu Čakarun jer znate da će vam trebati možda već sada kad će se glasati o ovom Saboru.

Kolegice i kolege, u državi u kojoj se puno toga krade meni je žao što se ne kradu i ideje, odnosno kradu se one političke programske tamo negdje u vrijeme pred izborne kampanje zato jer nešto što dobro zvuči naprosto je lijepo biračima obećati. No, problem nastaje kada netko dođe u poziciju da sve ono što je govorio, obećavao, najavljivao može provesti u djela a to ne provodi. Na početku ovog mandata sastavila sam Strategiju suzbijanja korupcije koju sam eto u dobroj vjeri očekivala da će makar neke segmente prihvatiti i ova vlast ako ništa drugo da se dodvori onim ljudima iz Bruxellesa. Od svega toga nije bilo ništa, pa ne očekujem niti da će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav prihvatiti teze za izmjenu Poslovnika o kojima sam toliko puno govorila. Da o Poslovniku ne duljim više mislim da čak možda i nije dobro da se on mijenja na način da se promijeni tu i tamo neka odredba. Potrebno je naprosto napraviti novi. Novo vino u nove mješine i kako neka bude sa Poslovnikom u novom sazivu Hrvatskog sabora. I bilo bi lijepo da kada prva sljedeća Vlada bude za ovom govornicom predstavljala svoj program, da onda i kroj Hrvatskog sabora u smislu matičnih radnih tijela bude krojen sukladno broju resornih ministarstava. A onda da se svaki ponaosob primi svog dijela posla. Navest još neke konkretne ideje, jer mi danas pričamo o tome da bi trebalo raspustiti Sabor zato što nije obavljao svoju temeljnu zadaću, a to je kontrola rada Vlade, pa hajdemo onda najaviti što bi, barem većina resornih ministara mogli ili trebali raditi. Počet ću od Ministarstva pravosuđa i uprave. Na tragu izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji je ubio i u potpunost eutanizirao jedno važno antikorupcijsko tijelo i na tragu ovog besmislenog i jalovog Etičkog kodeksa koja je Vlada usvojila danas napomenut ću da bi trebalo od ovog koncepta u potpunosti odustati i u nekom sljedećem sazivu formirati jedno sasvim novo antikorupcijsko tijelo. Možemo ga nazvati Uredom za prevenciju korupcije koje će sadržavati one ovlasti koje Povjerenstvo za sukob interesa ima sada ali ćemo to tijelo nadograditi i sa nekim novim instrumentima i alatima i sa jačim sustavom kontrole kao i sa jačim sankcijama. Sve dok sankcija ne bude gubitak mandata i obaveza naknade štete u državni proračun za svaku situaciju utvrđenog sukoba interesa, od prevencije korupcije neće biti ništa. Zatim ću spomenuti Ministarstvo državne imovine koje još uvijek nema registar državnih nekretnina koji bi bio javno dostupan, transparentan i koji bi imao sve potrebne podatke, pa tako i same ugovore ili druge akte na temelju kojih se nekretnina koristi kao i podatke o tome jesu li u državni proračun isplaćene pojedine naknade. Ako govorim o Ministarstvu poljoprivrede, pa i ono ima problem sa nekretninama jer eto za razliku od sve ostale državne imovine koja je u resoru jednog ministarstva Ministarstvo poljoprivrede brine samo o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište bi trebalo staviti u ovaj jedinstveni registar o kojem bi trebalo brinuti Ministarstvo državne imovine, a poljoprivreda bi se trebala baviti samom strukom. Iz sustava upravljanja, tim više što smo danas govorili i o onom novom Zakonu o komasaciji i o novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu kada govorimo kako se taj kolač dijeli u provedbenom smislu puno toga smo dali jedinicama lokalne samouprave i njihovim povjerenstvima i ad hoc tijelima. To bi u potpunosti trebalo ukinuti. Kada govorimo o tim ad hoc tijelima na žalost ima ih na razini svakog ministarstva i to je ono što bi reforma javne uprave trebala sadržavati. Naime, ja sam svim ministarstvima uputila jedan dopis da se očituju koliko raznih povjerenstava, radnih skupina i koje kakvih drugih stručnih tijela ima koje su nadodane na ovaj sveukupan upravni aparat, pa na razini svakog ministarstva ima ih na desetke i na desetke i na desetke.

Hvala gospodine potpredsjedniče. U svojoj zadnjoj intervenciji načeo sam temu kojoj želim posvetiti malo više pažnje, a to je tema onih članica i članova HDZ-a koji su potporni stupovi ove i ovakve većine čija zapravo najveća vrijednost podrška Andreju Plenkoviću. Ima ih više kategorija, a primjer koji ću odabrati je ministar Gordan Grlić Radman koji bi mi uz dužno poštovanje dakle da je recimo lik u nekoj seriji poput Alo, alo ili već spomenutom Letećem cirkusu Montya Pythona sigurno bi mi bio jedan od omiljenih likova.

Ovako je Gordan Grlić Radman naprosto najapsurdniji ministar. Na prste jedne ruke zapravo mogu nabrojati situacije kada je, kada je imao suvisao govor bilo na Odboru za vanjsku politiku ili za europske poslove, a pogotovo ovdje za sabornicom, ostalo bi se moglo opisati kao izražavanje ili u non sequiturima u nekakvim pokušaju, pokušajima ne znam stiha aleksandrinca ili, ili jamskog pentamentra ne zna šta puca, ali ne uspijeva u tome baš. Primjer, bila je izjava za medije gdje je izjavio da je Vladimir Putim ratni zločinac, što je jedna vrlo odvažna izjava onako jedna, jedna od rijetkih situacija gdje smo ga čuli vrlo jasno da izražava neki stav, neko svoje mišljenje. Međutim, ubrzo nakon toga izgleda da je dobio po prstima zato što na ponovljeno pitanje o tome, samo malo jeste vi upravo rekli da je Vladimir Putin ratni zločinac, to je bilo iduće jutro, ovo je bio večernji intervju nekakav, početo se izvlačiti da se zna tko odlučuje o tome tko je ratni zločinac, da, da on je rekao nešto što je rekao, a zapravo je rekao i nije, naravno nije pojasnio. Tako da to je jedan, jedan dosta ilustrativan ja bih rekao primjer da za ljude za koje vrijedi nešto što se jedna sentencija koja bi se mogla pripisati i našem kolegi Arsenu Bauku, kaže ja imam svoje mišljenje, a ako se ono vama ne sviđa ja ga mogu i promijeniti. Samo što je ovdje se može reći da je ministar Radman jedan od onih HDZ-ovaca koji ponekad imaju svoje mišljenje, a ako se ono Plenkoviću ne sviđa on ga može i promijeniti. No, zapravo u jednoj, u jednom ozbiljnijem tonu, imanje ministra vanjskih i europskih poslova koji je takav kao što smo ga opisali najjače se možda osjetilo na primjeru BiH. Dakle, HDZ je jako puno toga položio na izborni zakon koji je doživio neuspjeh. Položio je jako puno toga na povjerenje Draganu Čoviću o kojemu smo mnogo puta ovdje govorili, ali šta, taj Dragan Čović je očito neposlušan. Očito taj HDZ i taj Andrej Plenković i taj Gordan Grlić Radman nemaju više na njega takav utjecaj kakav bi možda voljeli ili kakav je HDZ ovdašnji nekada imao na HDZ BiH jer eto taj Čović očito više sluša predsjednika Republike u zadnje vrijeme. Ide kod njega na konzultacije, ne više samo na konzultacije kod Andreja Plenkovića. To smo imali prilike vidjeti ovih dana.

Eto, a taj Čović je upravo onemogućio izmjenu izbornog zakona jer je on bio taj koji je otišao od stola pregovaračkog, to nije napravi netko drugi i to vam je istina. Dakle, jasno je da HDZ više nema utjecaja na HDZ BiH, a i dalje ih brane u svim njihovim greškama kojih ima jako puno i u svim njihovim sabotažama stabilizacije BiH.

Dragi kolega, ja vam iskreno kažem da vrlo rijetko mogu uopće razumjeti na nekom standardnom hrvatskom jeziku što zapravo ministar vanjskih poslova želi reći što kad ga ne razumijem o čemu on priča. I vaš, vaša intervencija je zapravo bila nekakav vjerojatno ili zapravo pokušaj da se ne uvrijedite neke analize ili sukusa njegovog rada. Ali evo sad ću vam postaviti pitanje. Dakle, meni jedino što pada na pamet da je par dana ili tjedan dana prije ruske agresije na Ukrajinu ono pozvao Putina u Zagreb. Odgovor. Hvala na replici kolega Hajdaš Dončić, da ministar Radman je imao nekoliko vrlo, vrlo ozbiljnih pogrešaka u prosudbi ja bih to tako rekao. Zato što čini mi se dozvoli da ga ponesu emocije, pa je tako dozvolio da ga sa Sergejem Lavrovim ponesu emocije oko poezije za koju očito oba dvojica imaju strast u čemu nema apsolutno ništa loše, ali u takvoj situaciji bi ipak trebala jedna trijaža sugovornika i uopće situacije, a ovo je bila očito vrlo, vrlo, vrlo kriva trijaža. I tu je ta situacija, a isto tako kasnije sa nazivanjem Vladimira Putina ratnim zločincem. Meni je to ostavilo utisak jer to je, dakle Vladim Putin jeste ratni zločinac, ako ministar to ne može jasno reći, ja mogu to reći, ja nemam problema s time i napravio je nešto što je dobra stvar i onda ju je povukao. Eto, po tome će ostati upamćen. Slijedeća replika poštovani zastupnik Arsen Bauk. Kolega Glavaševiću rečenica koju ste spomenuli u kontekstu sa mnom, ne znam tko je autor ali je Groucho Marx obično izgovarao tako da to je jedna šaljiva rečenica ali upotrijebili ste je u dobrom kontekstu. Dakle, što se tiče ministra vanjskih i europskih poslova kad priča engleski to je onako za prolaznu ocjenu, kad priča njemački to je onako tu negdje na popravni, ali kad priča hrvatski to je baš ono za ponavljanje godine, barem ja to tako gledam. E a što se tiče ovoga odnosa prema Hrvatima u BiH kolegica Benčić je citirala jednu pjesmu iz refrena, a ja ću sa početka „Tebi je lako jer ti imaš mene, a što sam za to dobio“, prema tome to vam otprilike odnos Hrvata u BiH prema HDZ-u, ha „Danas otvaram oči nakon svih ovih godina“ Hvala kolega Bauk prije svega na pomoći u traženju autorstva nad ovom sentencijom koju sam ja prvi puta čuo od vas i ostala mi onako simpatična i u pamćenju. Ali šalu na stranu i potpuno ozbiljno, najveće žrtve ne samo nesposobnosti ove vlade da osigura kvalitetan odnos ne samo Hrvatske prema BiH, ne samo Hrvatske prema Hrvatima u BiH nego i da bude ona vrsta pomoći u osnaživanju Hrvata u BiH će biti upravo Hrvati u BiH i to je tragično jer su ih prepustili običnim lopovima, lažljivcima i trgovcima mržnjom.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege.

Ali nevažno, nije bitno kolega Habijan super govorio pa prema tome nije mi žao, govorio je bolje nego što bi ja bio. Rasprava proteklih evo 10 sati, 12 sati skoro je pokazala koliko je frustracije u redovima oporbe, koliko ste žuči, gorčine prema kolegicama i kolegama danas ovdje u saboru prosuli meni vas je skoro i žao, meni vas je skoro i žao, da si ne možete savladati iskontrolirati nego u ovom igrokazu koji traje već cijeli dan najružnijim mogućim načinom govorite o ljudima koji ne žele raspustiti sabor jer imaju odgovornost prema biračima koji su ih izabrali. Ne znam kako vi mislite da se sabor može raspustit, nedovoljnim brojem ruku, to mi nije jasno.

Tako je s vama, vi imate koliko imate ruku, ne možete i nećete ih imat više nego što ih imate i nema šanse da vam se takva odluka koju ste predložili realizira. Meni smiješno djeluje vaš komentar kako je neka reforma iz 2017. bila loša, kako je još gora bila ona iz 2018.g., a ja bih vas podsjetio da nakon tih prema vama loših, a prema nama dobrih reformi su bili parlamentarni izbori gdje smo provjeravali, gdje smo se ispitali, izmjerili na političkom tržištu kod naših birača i oni su nam rekli ne to su bile dobre reforme i pa vam ponovno dajemo glasovanje, pa vam ponovno dajemo glasove da upravljate Hrvatskom, to je bilo 2020. Pa su onda došli još jedni izbori lokalni izbori u Hrvatskoj pa smo na njima opet pomeli oporbu u 20 županija osvojili smo ih 15, osvojili smo natpolovični broj gradova i općina, dakle tamo kad se bira, kad se odlučuje, kad se mjeri na političkom tržištu uvijek je rezultat takav da HDZ pobijedi, a vi gospodo ste oporba, za vas nažalost, ali tako je kako je. Kako biste vi vladali pokazali ste u Splitu, dobili ste odgovornost za vođenje Splita, devet mjeseci zbog vlastitih trzavica, neznanja, nesposobnosti kakogod vi želite, pred Splitom su izvanredni izbori. Nije mi jasno što ste to vi napravili u Zagrebu, što ste to napravili u Zagrebu da onda vodeći se ovakvom logikom koju danas ovdje za ovom govornicom nama prikazujete ne bi išli na izvanredne izbore u Gradu Zagrebu, ja nisam čuo ovakvu raspravu u Zagrebačkoj skupštini. Koji su to rezultati Grada Zagreba nove zagrebačke vlasti koje bi vam davale zapravo nakon ovakve današnje rasprave da se i u Zagrebu ne provedu izvanredni izbori, zbog čega? Ja ne vidim što bi to u čemu je razlika između takvog stanja kojega prikazujete pokušavate prikazati u saboru, da da su u Zagrebu bolji pa da onda tamo ne bi .../nerazumljivo/... išli na izbore, prema tome, ja ću završiti sa jednom pjesmom, uzalud vam trud, svirači. Imamo prvo povredu Poslovnika, poštovana zastupnica Sandra Benčić. Čl. 238, g. Bačiću, ne vrijeđajte našu zdravu pamet, kao prvo ću vam reći da kad spominjete Zagreb, 9 mjeseci naspram vaših 6 godina, reći ću vam ovako, znate što je razlika i zašto nema izvanrednih izbora u Zagrebu i zašto ih nitko ne zaziva? [[Upadica: Ne znam.]] Jer se ministri ili gradski pročelnici ne odvoze u marici u Remetinec, ali znate što još? Neki se odvoze, ali to su vaši, to su ostaci bili vaših. Zaustavile su se krađe.

Gubite pravo rasprave do kraja ove točke. Kolegica Benčić je povrijedila čl. 238. ne samo da omalažava nas koji smo prisutni i građane, dakle Grad Zagreb ne da nema pročelnike ili ministre koji se odvoze u Remetinec, nego ih uopće nema. Dakle što su do sada napravili, otkad su preuzeti Zagreb su napravili da nisu izabrali pročelnike i da su samo tražili Vladu RH da im pomogne. Ima drugi predlagatelj. Sljedeća replika, poštovana Ivana Kekin. Dakle, poštovani kolega Bačiću, ja moram reći da mene stvarno impresionira da vi u vašim nemalim godinama i u vašem nemalom stažu i dalje niste razvili nikakav drugi stil raspravljanja nego da ad hominem napadate sugovornike. Dakle vi niste dali niti jedan argument za ono što smo vas pitali, niti za obnovu niti za Beroša niti za Paladinu niti za ministre koje vam je fakat odvela marica, samo ste rekli kak smo mi bez veze. I to ničim niste potkrijepili pri čemu vidimo, mislim, ima onih koji imaju još gori stil od vas, recimo, kolega Deur, koji misli da je kvalitetan stil raspravljanja da pušta muziku, a to mu vaši predsjedavajući dozvoljavaju. Ispričavam se. Kolega Deur, imam primjedbu da puštate ponovo glazbu, molim vas, suzdržite se od toga, morat ću vas izbacit vani.

Koga sam ja to osobno prokazao? Koga sam ja osobno spomenuo u svom govoru? Jeste, dajte mi jedno ime.

Najvećim brojem.

Dakle povreda čl. 238, omalovažavanje saborskih zastupnika. Molim vas, prestanite se hvaliti time koliko ste glasova osvojili zato što vam je čak i Ustavni sud rekao da su vam izborne jedinice skrojene tako da biste vi dobivali najlakše izbore. A dapače, čuli smo i od vašeg glavnog krojača da je to tako napravio jer mu je tako iz HDZ-a u kojem ste valjda i onda bili u toj tada,

Molim vas, počet ću vam davat opomene za to. Vilim Matula, poštovani zastupnik, sljedeća replika. Zahvaljujem. Kolega Bačiću, ova vaša slika sa skokom uvis, vi stvarno vjerujete da u tom smislu je to metafora, da li HDZ skače svjetske rekorde što su 2,30 i tako, muški rekordi, je li vi stvarno mislite da sa svojim političkim postignućima vi skačete svjetske rekorde? Nakon svih podataka koji su ovdje sa stravom iznešeni? Vi stvarno vjerujete da novi ministar Paladina, da će on preskočiti 2,30? Da će on, nakon što ste zajedno sa ministrom Horvatom zaustavljali, zaustavljali ste obnovu i da će on sada to obaviti i stvarno vjerujete da neće otići u Remetinec i da vi to nećete opet ovako sa smiješkom propustiti? Kolega Matula, cijenim vas kao glumca, ali u sportu niste dovoljno educirani.

Vama sam dao puno kad sam rekao 170. Razumijete, vama sam dao puno i to vam na kraju pokazuje, to vam pokazuje, kolega Matula, činjenica da se stalno propitkujemo u javnosti kakav je politički rejting političkih stranaka. Dobili ste na izborima građana Zagreba, Grad Zagreb. To vam je bila sjajna prilika da se iskažete, otada pa do danas, u 10 mjeseci, mislim da ste pali negdje 7, 8%, postotnih poena, a u Gradu Zagrebu još i više, još i više. Poštovani kolega Bačić, evo, drago mi je pod prvo, da napokon govorimo o temi, odnosno da ste vi u svojoj raspravi govorili o temi nakon sati i sati bespredmetnih rasprava koje ovdje slušamo. Drugo, točno ste detektirali da danas zapravo u HS-u imamo jedan igrokaz od strane oporbe i to je možda prvih nekoliko sati bilo zabavno, moram primijetiti da je sve manje zabavno i ponestaje očito inspiracije već lagano. Dakle sada maloprije lijeva strana nama govori da mi nekoga, na nekoga idemo ad hominem, dakle a cijeli dan ovdje se prozivaju ljudi koji nisu prisutni, koji se ne mogu braniti i pritom se ne poštuje temeljno načelo koje bi trebali znati barem neki sjede ovdje, a koji su pravnici, a to je načelo presumpcije nevinosti. Dakle, to uopće ne poštujete. I četvrto, ovdje nama primjerice o vanjskoj politici govori netko tko ne može imenovati pročelnike u Gradu Zagrebu, o socijalnim pravima govori netko tko ukida te mjere u Gradu Zagrebu. O EU fondovima govori netko tko ne može niti jedan projekt za koji je zadužen Grad Zagreb, napraviti. Pa kako to komentirate? Zahvaljujem. Čl. 238 i to odstupanje od uobičajenog, prihvatljivog ponašanja u sabornici, kolega Deur, vi razgovarate na mobitel. Izađite van i ponašajte se kako se treba ovdje ponašati. Pa nije ovo vaša sabornica. Ovo nije vaša sabornica. Imate odgovornost prema hrvatskim biračima i minimum pristojnosti izvolite pokazati. A vi mu izvolite dati opomenu! Ili se maknite s te stolice. Vi dobivate opomenu. Odgovor na repliku. Izvolite. 238., ovo je uistinu vrijeđanje saborskog zastupnika. Ovako vikati i ovako se ponašati u sabornici, ja mislim da je to stvarno nedostojno boravka ovdje pa vas lijepo molim da poduzmete nešto, ovo je zaista bilo prestrašno. Vikati i prijetiti se nekome, to je ispod svake razine. Opomena i vama. Kolega Habijan, potpuno se sad slažem sa vašim ocjenama i iznesenim stavovima. Ja mislim da je oporbi i najbolje da i dalje ostaju u oporbi, mislim da im je Grad Zagreb prevelik zalogaj, to se vidi iz dana u dan i vidjet ćemo kako će za koji mjesec biti situacija u Gradu Zagrebu. Ono što do sada možemo primijetiti, to da se nije napravilo ništa. U godinu dana se u Gradu Zagrebu nije napravilo ništa jer da se nešto napravilo, valjda bi mi ovdje u sabornici čuli iz redova Kluba zeleno-lijevog bloka što se to napravilo.

Ja vam se želim zahvaliti zato što ste se upustili u raspravu. To je, mnogima je neugodno zato što, pogotovo pojedinačna rasprava, kao što je bila vaša, znači dobivate replike, pa onda se razgovara, i tako pa sam vas samo želio pohvaliti za hrabrost što ste se vi odlučili u to upustiti. Volio bih da su i vaše kolegice i kolege iz kluba također, imali pojedinačne rasprave jer na kraju krajeva, poanta parlamentarizma i jeste u dijalogu čak i onda kada, kao što nerijetko kaže predsjednik Vlade Plenković, ona u političkom diskursu ima i jedan onako malo šarf ton. Tako da, ja nemam problema sa time da niti da čujem niti da kažem nešto u tom tonu, tako da ovaj, ništa, malo mi je žao, kažem, vaše kolegice i kolege većinom ovdje sjede, a nisu puno govorili, tako da, evo, hvala vam još jednom što vi jeste.

Kolega Glavašević to već nekoliko puta spominjete danas, ja bih rekao zapravo da je vrlo kratak odgovor. Ja mislim da je puno bitnija kvaliteta nego kvantiteta, a mislim da smo mi to danas dokazali. I vi dobivate opomenu, ovo je treća opomena, gubite pravo riječi do kraja ove rasprave. Odgovor na repliku, zastupnik Bačić, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Glavašević, da ste normalno uobičajeno danas, kako to predlagatelji rade proveli ovu raspravu, bilo bi jako puno pojedinačnih rasprava iz HDZ-a. Jako puno. Vi ste namjerno, na što imate poslovničko pravo, ovu raspravu opstruirali i nakon svakog kluba i nakon svake pojedinačne rasprave javljali se po 2 puta i na taj način više, shvatili smo vašu poruku, razumjeli smo što ste s time htjeli i odgovor HDZ-a je bio da se više pojedinačno nitko neće javiti. I ja bih bio odustao od rasprave, ne bi se javio bio za pojedinačnu da nisam morao odustati od svoje rasprave u ime kluba, a prijavio sam se uredno računajući da ćemo danas imati normalnu raspravu u Saboru i to je razlog zašto sam ovdje u ovome trenutku.

Pritom čak ni ne čitaju zakon kako se spada, pa recimo danas smo puno mogli čuti riječi o liječničkoj tajni. Ja bi samo pročitala točnu definiciju liječnike tajne. Liječnička tajna je profesionalna tajna koja obuhvaća podatke o osobnom i obiteljskom životu pacijenta za koje je liječnik saznao prilikom obavljanja svoje profesije. Dakle, sve o tom nemilom događaju je zapravo saznato iz medija kojima je to dala pacijentica. Dakle, treba definirati točno, poznati zakon i točno znati o čemu se priča. Teško je ovdje u saboru komentirati jednu iznimno tešku situaciju u obitelji Čavajdi i preko nje prelamati naše političke prijepore o Zakonu o prekidu trudnoće. Tako da bi ja ovdje ostao suzdržan u bilo kakvom komentaru, prepustio bi odluku o tome onima koji su za to zakonom nadležni, a imat ćemo vremena idući tjedan itekako, itekako dovoljno za raspravu o tom zakonu kojega ćemo raspravljati idući tjedan u četvrtak poslijepodne pa onda ću tada reći svoje stavove. A sada u ovom trenutku kada znamo da se, da je ova polemika o točno određenoj osobi i njenim zdravstvenim problema mislim da nije dostojno uopće o tome ovdje govoriti. Kolega Bačić, u nikad izazovnijim globalnim vremenima kada Vlada RH u jeku pandemije spašava 800.000 radnih mjesta, kada u jeku energetske krize i inflacije pomaže građanima i najranjivijim skupinama paketom mjera od 5 milijardi kuna, paralelno imamo danas oporbu koja nogometnim žargonom u već izgubljenu utakmicu ne da ulazi nego ne istrčava ni sa 11 igrača jer ih nema i pokazuje da je uspješna samo u zabijanju autogolova, a isto tako kao što je kolega Matula spomenuo i obaranju svjetskih rekorda jer su i danas lideri oporbe pokazali da će oboriti rekord koliko će njihove političke stranke biti i ostati u oporbi i to će biti njihova ostavština. Kolega Mažar, mi danas, mi danas nismo govorili jer nismo imali praktično ni prilike osim kroz repliku i eventualno povredu Poslovnika govoriti o onome što bi trebalo biti meritum kada se raspravlja o izvanrednim izborima jer nakon ovakve odluke koja je bila prihvaćena slijede izvanredni izbori. Izvanredni izbori su rezultat nesposobnosti, nerada, gubitka povjerenja vlade od strane stranaka koje ju podupiru. U ovom slučaju je vlada uspješna, vlada provodi svoj program, o tome govore podaci rasta gospodarstva, rasta plaća, rasta minimalne plaće, prosječne plaće, mirovina itd., itd. tako da vladajuća većina je stabilna, nema niti jedan razlog i zato smo rekli da je ovakva rasprava besmislena jer ne postoji niti jedan razlog koji može dovesti do raspuštanja sabora odnosno izvanrednih izbora. Kolega Bačić znate koja je razlika u Zagrebu … [[Upadica se ne razumije.]] u Zagrebu ne hodaju zadnjih 10 mjeseci nikakvi ljudi s torbama [[Upadica: Nisam čuo.]] Niste čuli? [[Upadica: Ne.]] Kažem da Zagrebom zadnjih 10 mjeseci više ne hodaju ljudi s torbama. Znate koja je još razlika? Govorili ste o nesposobnosti i neradu. U Zagrebu je napravljeno sve što je mogao Grad Zagreb napraviti. A znate što je država napravila, ta vaša vlada i ta vaša kompaktna većina? Nula kuća.

Nervozni ste nešto gospođo Raukar Gamulin i niste, nervozni ste, kad bi s vašim, kad bi vašim načinom i rječnikom odgovorio onda bi vam mogao reći da su možda se nahapali love u nekim prošlim vremenima oni koji danas upravljaju Zagrebom. Prema tome, ovakav vaš nastup govori prije svega o vama jer u nedostatku argumenata pokušavate vrijeđati sugovornika. To je takav vaš stav, ne služi vam na čast, ali eto mi se s time možemo nositi bez problema. Povrijeđen je stavak 23, Član 238. Poslovnika, kolega Bačić uporno tvrdi da je vrijeđanje nešto što je činjenica. Nije vrijeđanje da je nula kuća obnovljeno na Baniji i u Gradu Zagrebu kolega Bačić nego to vam je činjenica. To je naprosto činjenica. Ovo je bila vaša replika, dobivate opomenu. U ime predlagatelja poštovana Ivana Kekin. Evo, jako me inspiriralo nisam mislila više moram priznati, ali kolega Bačić je bio baš inspirativan. Dakle, krenut ćemo od toga da nam govorite da smo ogorčeni, da smo emotivni, to je bio Habijan, da smo neadekvatno temperamentni, uzrujani, itd., pa jesmo. Pa kidnapirali ste nam zemlju. I ne samo nama nego 70% građana ove zemlje koju anketama na koju se pozivate se izjašnjavaju da ova zemlja ide u krivom smjeru. Kidnapirali ste nam zemlju.

A onda ćemo malo o rejtingu i o tome kako nam je pao rejting. Mislim, kad idete u velike reforme, kad hoćete napraviti promjenu u sustavu, da, i to pogotovo u sustavu kojeg ste betonirali, kao što ste vi to radili. Da. To je teško i treba vremena i nije lako i rezultati se ne vide odmah i rejting i pada, ali radite za javnu korist jer, kužite? Ja i Benčićka nismo došle u politiku zato da bi imale rejting. Došle smo zato da bi nakon nas ostalo nešto bolja. Da bi moja djeca imala nešto bolje. A ne zato da bi ja imala rejting. Al pošto je vama rejting važan, onda ću vas pitati. Kak vam je s rejtingom na Korčuli, to je vaš otok, ne? HDZ free otok, s ponosom mogu ustvrditi. Kako tamo stojite s rejtingom i zašto vam rejting tamo nije dobar? Zato što još više od rejtinga volite neke druge partikularne interese pa onda građanima Korčule namećete projekte od kojih se zadovoljava građevinska klika, a koji Korčuli samo štete. Pa stavljate u financijske planove novce koji ne postoje, dakle direktno ono varate vijećnike županijske skupštine. Čuli smo, baš smo se vidjeli sa ljudima s Ilovika, da tamo zapravo isto ti neki, baš slične firme koje grade po Dubrovniku i Korčuli, grade, trebali bi graditi i na Iloviku gdje isto imamo projekt sličnog tipa koji škodi, koji šteti, koji doslovno egzistencijalno ugrožava stanovnike tog otoka, ali mora se napraviti jer je 80 milijuna u pitanju. E to je razvoj kako ga vi vidite. Je l' da, razvoj koji donosi rejting i partikularne interese. A onda ćemo malo o Zagrebu. Dakle šta smo napravili u, kako vi kažete, kako mi vas prozivamo, a što smo mi napravili u Zagrebu, je l' Dakle koliko ste vi ono, vi ste na vlasti maltene koliko sam ja živa, više od pola mog života. A ja ću vam reći šta smo mi napravili u 10 mjeseci u Zagrebu. Dakle, konsolidirali smo zagrebački proračun. Ostavili ste nam neplaćene dugove dobavljačima od više od 9 mjeseci. To smo riješili. Krenuli smo u restrukturiranje Holdinga koji je jedna od najvećih firmi koja postoji. Sanirali smo gradsku upravu da više nema milijun ministarstava, nego da je razumne veličine. Vratili smo u Zagreb one koji su pobjegli glavom bez obzira poput IBRD-a, .../nerazumljivo/... na fond solidarnosti, gdje ste vi godinu i koliko od potresa prijavili svega 400 milijuna, mi smo digli u 6 mjeseci na 2 milijarde. Ove godine krećemo s izgradnjom 4 vrtića, iduće godine krećemo sa 8 vrtića. Pokrenuli smo dakle reformu u gospodarenju otpadom. Napravili smo i pripremili projekte za NPOO, za sortirnicu, za biokompostanu. Raskinuli smo štetne ugovore koje ste vi sa Milanom Bandićem sklapali, a Zagrepčani plaćali, poput onog o tome tko hendla glomazni otpad. 40 milijuna kuna, sad Zagreb to sam hedla, 40 milijuna kuna njegovi građani imaju u proračunu. Počeli smo se baviti stadionom, zaustavili smo rasprodaju gradskih stanova. Ljude koje ste držali godinu i pol nakon potresa u Areni smo končano smjestili u gradske stanove. Tako se mi bavimo. Dakle i možemo i dalje. Možemo govoriti o tome da smo konačno otvorili pješački most, da smo otvorili i završili radove na Domovinskom mostu, možemo govoriti o projektu Sunčani krovovi gdje će se 1/3 svih solara jer, na tom projektu koji je već otvoren je realiziran. Niste stigli jer ste nosili torbe. Mi ne nosimo torbe, mi nosimo ruksake i dobro nam ide.

Nikada. Vidjet ćemo vas za koju godinu u Zagrebu, vi i vama lista nestat ćete, a ne zato, ne zato što vas netko ne voli nego zato što ne znate i zato što ste nesposobni. Na to sam ponosan. I ništa drugo ne znate nego napadati, to sam malo prije rekao.

Od kud da krenem, dakle kad me nazovu neprimjerenom, a to se često iz vaših redova čuje, kako su mi jednom je jedna vaša kolegica Bedeković rekla da se taj temperament, da nije primjeren mom obrazovanju ili valjda spolu dakle. Onda znam da sam vas piknula u živac. Ja sam vama nabrojala šta smo mi radili i također, šta vi niste. A vi ste meni rekli da sam nesposobna i da ću propasti. Pa u redu, živi bili pa vidjeli. Dakle, samo da kažem, dakle, inače, generalno, kada nema argumenata, onda se ide ad hominem, ali vama iz krugova HDZ-a to se događa prečesto. Ja sam vama nabrojala vaše projekte koji su prijavljeni OLAF-u, ja nisam rekla da ste vi nesposoban, ja sam vam nabrojala vaše projekte koji su prijavljeni OLAF-u, a vi na njih možete i dalje biti ponosni. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Povrijeđen je Članak 238. Poslovnika. Recite mi koji je to projekt nezakonit? Recite koji je to projekt nezakonit? To što vam netko dostavlja krive podatke, pa ovdje ispadate tako kako ispadate to govori prije svega o vama i onima koji vam takve podatke govore. Uvažena kolegice Kekin i ja isto sam emotivan u svojim istupima nekada i valja što i potičem iz Vukovara i imamo sam djetinjstvo kakvo sam imao pa se uvijek trudim i kao pravnik govorit činjenicama, a opet biti i čovjek, pa na neki način ne sramit se svojih emocija.

4 vrtića u Gradu Zagrebu koji ima 15 milijardi kuna proračun, a Vlada RH sa milijardu i 220 miliona kuna će zbrinuti 22.500 djece. Jučer je potpisano za 2.573 kuće ugovor na 910 kuća se radi, a 2.354 kuće su obnovljene.

Dakle, ja sam navela 4 nova vrtića koja će krenuti do kraja ove godine da bih usporedila s onim što ste vi napravili dok ste bili s Milanom Bandićem na vlasti. Dakle, vi u to vrijeme cijelo, višegodišnje niste pokrenuli izgradnju niti jednog vrtića u Zagrebu, doslovno niti jednog kolega Mažar. Tako da to da vi sada se meni rugate jer ćemo mi 4 ove godine, a 8 iduće je mislim u najmanju ruku neadekvatno, ali ja ću vam to oprostiti jer ste jako emotivni.

Hvala. Dakle, jednostavno fenomenalno. HDZ je priznao krivnju, ali odbacio odgovornost. Dakle, citiram Andreja Plenkovića za neka događanja iz prošlosti. To što je zapravo prvi ili drugi puta u povijesti aktualni ministar završio u reštu, za vas u pržunu i gospodina Sanadera govorim odmah dijalektom. I naravno da je uloga opozicijskih stranaka u svakom parlamentu da propitkuje, da traži promjene i da ukazuje na nedostatke i greške. Dakle, ja vama mogu reći ne osobno gospodine Bačiću, ali vi ste predsjednik kluba, vi ste meni ko teflon HDZ, stvarno ko teflon, sve se odbija od vas. Samo znate što teflon kad je oštećen zna bit otrovan, zna bit otrovan za hrvatske građane i on je otrovan za hrvatske građane. I sad se vraćam na ključnu stvar. Fućka se meni za BDP i stope rasta BDP-a, fućka mi se za to. Znate što me zanima, imate jedan indeks iz Eurostata koji se zove overall life satisfaction, znači sloboda medija, korupcija, transparentnost. Znate gdje stoji Hrvatska po tom indeksu? Što to govori o građanima RH, o svim nama? Da su ljudi nezadovoljni. Da su nezadovoljni upravljanjem, da su nezadovoljni korupcijom, da su glavni problemi u društvu sada inflacija, zaposlenost ili nezaposlenost, demografija. A hvalite se, vaše pravo jer ste vladajući nekim inovativnim stvarima koje ne postoje. Dakle, većina sredstava ili novaca da budem jasan hvala Bogu stigla je iz EU, dakle samo transmisija ali to ste uspjeli također uprskati. Uprskali ste i to. Pogledajte si otvorene istrage OLAF-a, pogledajte koliko je to zapravo potencijalnih kazni, koliko je to potencijalnih korekcija koje se mogu dogoditi i onda se svi opet vraćate na priču, kolegica Kekin je tu bila čak i u pravu, vraćate se, vraćate se u priču velikih infrastrukturnih projekata koji s ekonomske terminologije zovu ono katedrale u pustinji, bog te pitaj kome će to u životu pomoći. Neke možda hoće, neke možda neće. Naravno da ćemo ukazivati, ukazivat ćemo i dalje na svaku vašu grešku, na svaki vaš krivi korak.

Prije nekoliko dana na programu filozofskog teatra u HNK u Zagrebu trebao, bio je najavljen kao gost Mohamed Ould Slahi čovjek koji je nelegitimno proveo u zloglasnom zatvoru Guantanamo punih 14 godina pod sumnjom i optužbom sudjelovanja u organizaciji terorističkog napada na New York čuvenog 9.11. 11.9. oprostite 2010. sudac Američkog saveznog suda naredio je njegovo puštanje, napuštanje iz zatvora tek 2016.g., nije mu dokazana nikakva krivnja, bio je zatvoren nevin 14.g. u strašnim uvjetima, izložen mučenjima, zlostavljanjima, maltretiranja punih 14.g., napisao je knjigu od tih 14.g. koja je postala svjetski bestseler. Ali Mohamedou Ould Slahi neće biti gost filozofskog teatra u HNK-u ove nedjelje jer ga je hrvatska država proglasila sigurnosnim rizikom, te ga je onemogućila u ulasku u zemlju. Zašto je nevino zatvoren, mučen i zlostavljani pisac koji surađuje s renomiranim kazalištima u svijetu sigurnosni rizik za RH? To zna samo MUP i Božinović. Kao što je očito sigurnosni rizik bila i malena Madina i njezina obitelj, o tome je svoje rekao Europski sud za ljudska prava. Kao što su sigurnosni rizik i migranti koje hrvatska policija mlati i maltretira po hrvatskim granicama, ali vidite zanimljivo ne vidi se sigurnosni rizik kada se dozvoljavaju ustaški simboli i ustaški pozdrav. Plenkovićeva čuvena komisija iznjedrila je fantastično … [[Govornik se ne razumije]] rješenje, ustaški pozdrav i simboli su zabranjeni, ali su dozvoljeni. I tako smo morali dočekati da austrijska država zabrani ustaški dernek na Bleiburgu jer hrvatska država, jer hrvatska državna vlast nisu imali ni hrabrosti, niti odlučnosti obračunati se s tim ustaškim dernekom zbog svojih sitnih politikanskih razloga i nekih opskurnih glasova na izborima i tako smo dočekali da izaslanik hrvatske vlade izjavljuje da nije bilo 10. travnja '41. ne bi bilo Hrvatske. Premijer se od toga ogradio da, ali taj čovjek nije izgubio ni čin, niti je dobio ikakvu sankciju i tako naša vlada ima to svoje fantastično dvostruko licemjerno lice, jedno europsko, civilizirano, antifašističko, a za unutarnju upotrebu koketiranje s ustaštvom i s negiranjem pobjede u Drugom svjetskom ratu. Nema se ni snage ni volje jasno odrediti prema civilizacijskim dosezima prema antifašizmu i suprotno Ustavu RH i dalje se nastavlja koketerija i dozvoljavanje i ustaških simbola i ustaškog pozdrava na sramotu svih nas i cijele naše države i to je smatramo jedan od razloga zbog kojih ova vlada mora otić i ovaj sabor treba biti, ovaj saziv sabora treba biti raspušten i treba ići na nove izbore.

Kolegica Raukar Gamulin je komemoraciju koja je pod pokroviteljstvom sabora uz nazočnost hrvatskih biskupa iz Hrvatske biskupske konferencije nazvala ustaškim dernekom.

To je treća opomena vaša, gubite pravo.

Upravo suprotno, upravo suprotno, vladajuća stranka i vlada miješaju te dvije stvari i dozvolili su da se jedna komemoracija pretvori u ustaški dernek, da se nije to dogodilo zašto bi austrijska država to zabranjivala, zbog čega? Austrijska država je to zabranila i to je vaša sramota da ste dozvolili da komemoracija u prisustvu biskupa postane ustaški dernek kojeg zabranjuje austrijska država. Ali da sad sumiramo možda ovaj dan nekako, dakle puno se govorilo, puno se reklo, razloga ima tisuću, reformi o kojima stalno govorite naprosto nema, nema obrazovne reforme, nema zdravstvene reforme, zdravstvo grca u dugovima, u problemima, da se uopće ne dodirujemo situacije sa epidemijom i sa 15 tisuća mrtvih, nema reforme stambene politike koja je krucijalna za mlade, naročito za one koje želimo zadržat koje su vaše politike otjerale u tolikom broju iz ove zemlje, što jest demografski problem za koji ste vi odgovorni, vladajuća većina i vladajuća stranka i vlada te vladajuće većine i vladajuće stranke. Jeste li napravili dovoljan broj dječjih vrtića, jeste li napravili dovoljan broj domova za starije i nemoćne, jeste li bili konzekventni i vjerodostojni 2016. kada ste u svoj predizborni program napisali mjeru roditelj odgojitelj koju nikada niste primijenili, nikada na državnoj razini a sada licemjerno nešto imate za reć o Zagrebu. Šta ste napravili sa porezima i poreznom reformom? Ništa, ovo je i dalje zemlja i država idealna za bogataše i prejadna za one koji normalno zarađuju, da ne govorimo o onom ogromnom broju koji žive od nekoliko tisuća kuna mjesečno. Vi dozvoljavate da u ovoj zemlji postoje takve razlike da se sve više približavamo Južnoj Americi. Niste pokazali ni najmanju, najmanju volju da promijenite porezni sustav tako da se barem malo izjednače i da bude pravednosti, da oni koji imaju više uplaćuju u državni proračun više, nemate trunke socijalne osjetljivosti. Donijeli ste reformu socijalnog sustava protivnu kako korisnicima, kako struci, tako i akademskoj zajednici, protivno onome što ste nominalno i deklarativno se zalagali, a to je decentralizacija, centralizirali ste ponovno cijeli sustav. To su te vaše reforme. Obnova, o tome je zaista već ono nepotrebno govoriti, sve te 2.g. u koje niste uspjeli napraviti ništa i još dovedete čovjeka koji sigurno neće napravit ništa jer ne može, on se mora bavit, on ima strašnih problema, on zaista mora nekako se izvadit da ne završi u Remetincu u kojem će sigurno završit jer ti dokazi koji su izašli u Indeks istrazi su nepobitni. Ova zemlja je umorna od toga i ovi građani su umorni od toga i sve ovo i mnogo toga više je apsolutno razlog da se ovaj sabor mora raspustiti, elementarna politička pristojnost nalaže da se ide na nove izbore. U bilo kojoj civiliziranoj zemlji u Europi to bi se već davno dogodilo. U ime predlagatelja poštovana Dalija Orešković.

Kolega Bačiću, ja čak respektiram to što ste vi vjeran vojnik svoje stranke, što god o vašoj stranci mislim i drago mi je da niste odustali od pojedinačne rasprave jer ste kroz ono što ste izgovorili svjesno ili nesvjesno priznali da smo vas mi oporbeni zastupnici koje tako često volite nazivati da smo slabi, da smo nikakvi, priznali ste da smo vas nadigrali u ovoj raspravi i to koristeći vaša poslovnička pravila koja je jutros predsjedavatelj Reiner pokušavao zlorabiti onako kako ih zlorabite i inače, pa čak i sada. Koristeći ovo naizmjenično pravo da se javljamo u ime kluba natjerali smo vas da doista do 19 sati bez mogućnosti vaših intervencija slušate sve ono što bi vam i građani htjeli reći, ne ovih 16,4 vaših glasača s koliko nas držite taocima vaših koruptivnih politika nego svih onih ostalih, e te druge vi ponižavate kada ponižavate i nas oporbene zastupnike jer na temelju njihovih glasova mi obnašamo naše zastupničke dužnosti. Tijekom današnjeg dana cijela poanta mojih govora svodila se na poniženu ulogu HS, na poniženo dostojanstvo i dignitet najvažnijeg državnog tijela, a on je ponižen zato što vi čuvate svoje fotelje, zato što niste kadri i sposobni i hrabri obavljati svoju osnovnu ustavnu ulogu, a to je da kontrolirate vlast i vladu. I kada ništa drugo nije pomoglo jer se stalno busate u to da je vaša parlamentarna većina sigurna i stabilna onda je ta poniženost postala trivijalna, a kako je postala trivijalna, zbog vas g. Deur, zbog vašeg puštanja Thompsona iz saborskih klupa, zbog toga što ste razgovarali na telefon dok su drugi zastupnici govorili s ove govornice. A šta o tome kaže Poslovnik? Čl. 238. povreda Poslovnika jer zastupnik to tijekom rasprave ne smije, ne smije svojim upadicama ili na drugi način ometati govornika, ne smije, a šta to, svojim ponašanjem odstupati od općih pravila ponašanja u saboru. Kada sam podigla povredu Poslovnika i na ove odredbe se pozvala predsjedavatelj koji sjedi iza mene opomenu je dao meni, a ne vama, pa znate što? Tu opomenu koja me ionako ni u čemu ne može zaustaviti nosim kao neki orden časti. Znate što?

Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta poštovanog kolege Grmoje.

Hvala. Dakle, nema smisla da uzimam ovo vrijeme u ime predlagatelja jer sve što smo mislili reć smo rekli, sad ću reći i u ime kluba, dakle smatramo da ovaj saziv sabora treba raspustiti, da treba održati prijevremene izbore jer ovoliki broj afera u kojima se našla Vlada RH sugerira da situacija za hrvatske građane ne može biti bolja, s ovom vladom može biti samo gora, uostalom to pokazuju i ministri koji su novi izbor Andreja Plenkovića, koji su prije nego što su došli na funkciju ušli u probleme oko dokazivanja svoje imovine i vrlo vjerojatno će i oni morati otići i sad smo vam maknuli ovu trojicu i to nakon zahtjeva Mosta, nije se išlo u širu rekonstrukciju, ali uskoro će vam doći novi zahtjevi za opoziv ministara ili same vlade ili raspuštanje sabora, šteta evo što je stavljena i ova naša točka danas, bilo bi bolje da smo kao opozicija imali tu točku u dnevnom redu, ali zato ste to i napravili da maknete i očistite s dnevnog reda tu točku. Ja ću se samo kratko dotaknuti jednog važnog razloga zbog kojeg bi ova vlada trebala otići, a to je obnova. Znate li kako funkcionira brza obnova na HDZ-ov način? Tako da je u zadnjih mjesec i pol dana 40% crvenih objekata prešlo u zelene i eto obnove na Banovini samo preko noći, znači objekti koji su imali crvenu naljepnicu preko noći zelena i više nema potrebe za obnovom. Znači građani koji su godinu dana čekali uklanjanje objekata nakon što su ih uklonili dobili su od resornog ministarstva da im je na kući, na njihovom objektu zelena naljepnica i to je stvarno mora se čestitati brza obnova, ubrzali ste procese na Banovini. Jeste li znali g. Bačiću da ljudi na Banovini plaćaju abnormalne rate i obračune za električnu energiju i da mi iz Mosta evo na to upozoravamo od rujna da se ništa nije promijenilo. HEP je tek sada javio da će biti otpisani ti dugovi, neka građani dođu bez obzira dakle što je vlada donijela zaključak da se građani koji imaju crvene i žute naljepnice oslobađaju plaćanja do 30.6.2022. oni su njima od rujna ispostavljali računa uz obrazloženje da je potrošnja takva i da ne vide nekakve greške u sustavu nego da jednostavno trebaju ljudi to platit. Jeste li znali da su ljudima koji su prije potresa živjeli u državnim kućama kao izbjeglice poslije rata i po 20-tak godina jer im nikad nisu htjeli dati darovnicu odnosno država im nikad nije htjela dati darovnicu ili pravo na otkup da su naglo počeli dijeliti darovnice kako bi se riješili svojih nekretnina i kako iste ne bi imali obvezu obnavljati dakle, znate na koji način? Dali su im darovnice pod izlikom kao da mogu obnavljati kuće, kada su građani nakon prepisivanja kuće došli podnijeti zahtjev za obnovom dobili su odgovor da nažalost nemaju pravo jer prije potresa niste bili vlasnik nekretnine, znači nevjerojatno je što radite s ljudima na Banovini, na koji način se ponašate, uostalom o čemu govoriti, pa naša nova zastupnica Magdalena Komes, gradonačelnica Petrinje, znate koji je potez napravila, uvela ponovno prirez koji je bio privremeno ukinut u Petrinji u kojoj je cilj da ljudi ostanu živjeti, da privučemo investicije, uvodi se ponovno prirez, pa to je nevjerojatno, umjesto sada znači kad je u poziciji da iskoristi ovaj svoj položaj da vlada ulaže novac u obnovu Petrinje, da pomogne tamo jer i uostalom postoji senzibilitet, nitko se neće žaliti, niti netko iz Dalmacije, niti netko iz Slavonije što se Banovina obnavlja i što ona radi, ona uvodi prirez i to je vaše upravljanje.

U završnoj raspravi u ime kluba kao oružje u političkoj borbi upotrijebit ću to da vam budem dosadna.

Realnost političkog života odvija se mimo ustavom predviđene trodiobe vlasti i unatoč tome što je ustavom predviđeno da zastupnici u HS nemaju obvezujuć mandat i glasaju osobno činjenica je da uobičajeno predsjednik najjače parlamentarne stranke obavlja i funkciju predsjednika vlade, a stranačka disciplina dovodi do situacije u kojoj je HS putem njegove parlamentarne većine de facto podređen volji izvršne vlasti i time je onemogućena njegova ustavna uloga kontrole rada vlade. Takvo stanje pogubno se odražava na demokratičnog političkog i pravnog poretka i na vladavinu prava bez želje da se narušava temeljni odnos pozicije i opozicije odnosno prava pozicije i vladajućih da kreiraju politiku i upravljaju državom odredbama Poslovnika nužno je uspostaviti bolju ravnotežu i omogućiti oporbi veći utjecaj u kontroli vlasti i zastupanju oporbenih stavova. Bit demokracije su valjane procedure. Odredbama važećeg Poslovnika ne razrađuju se ključna pitanja koja zadiru u samu srž načina na koji se konstituira HS i njegova ključna tijela. Zbog nedostatka jasnih postupovnih odredbi praksa koja je uspostavljena prilikom konstituiranja ranijih saziva stvorila je kulturu političke trgovine u kojoj se ključna mjesta u tijelima Hrvatskog sabora dijele i određuju u izvaninstitucionalnim pregovorima sa najjačom političkom strankom i to prije konstituiranja i prije prvog zasjedanja Hrvatskog sabora, dakle mimo odredbi Poslovnika. Tako su se sukladno tim uspostavljenim političkim običajima, a ne na temelju odredbi Poslovnika na žalost i prilikom konstituiranja ovog 10. saziva Hrvatskog sabora ključne pozicije i raspored zastupnika u radna tijela raspodijelila na temelju neformalnih sastanaka i izračuna tih kvota koje pojedinoj političkoj stranci ili nezavisnom zastupniku pripadaju na temelju broja osvojenih mandata. Time se konstituirajuća sjednica pretvorila u protokol na kojem se samo potvrđuju nelegitimni dogovori zapravo oblik političke trgovine između oporbe i vlasti. Nedostatak legitimiteta za ovakav dogovor proizlazi iz činjenice da pregovori i sastanci između različitih sudionika izbora nisu vođeni sukladno bilo kakvoj propisanoj proceduri. Broj i raspored mjesta u pojedinom radnom tijelu Hrvatskog sabora raspodjeljuje se sukladno pregovaračkim, ali i lobističkim vještinama pojedinih budućih zastupnika ili predstavnika njihovih političkih stranaka, a ne na temelju neke selekcije i odabira koji bi slijedio profesionalnu kompetenciju ili osobnu političku preferenciju zastupnika. Takvim nelegitimnim političkim običajima postale su bespredmetne odredbe Poslovnika kojima se predviđa kakav takav postupak odabira zastupnika u pojedina radna tijela. Imajući na umu da Hrvatski sabor obavlja izbore, imenovanja i razrješenja u skladu sa Ustavom i zakonom i nekih drugih tijela ovakvi uspostavljeni politički običaji i izvan institucionalni dogovori, odnosno politika trgovina između dominantnih političkih stranaka oko kandidata kako u radna tijela Hrvatskog sabora, tako i na druge funkcije i javne dužnosti dovode do disfunkcionalne i krnje demokracije. Zaostajanje u izgradnji neovisnih i učinkovitih institucija prelilo se i na zaostajanje u gospodarskom razvoju, te na žalost je negativno utjecalo i na sve druge sfere društvenog i kulturnog života kao i na opći pad životnog standarda naših građana. Ukoliko Hrvatski sabor želi pokrenuti pozitivne pomake i preokrenuti negativne trendove mora stvoriti uvjete za promjene, a to znači da nužno mora poći od sebe.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Ali upravo iz odgovornosti prema građanima na izborima koji su glasali za nas mi smo podnijeli ovaj prijedlog. Zašto? Povod je bio da se i toga podsjetimo otvaranje kaznenog postupka protiv tri člana Vlade, te provođenje kaznenih postupaka protiv još nekoliko niže pozicioniranih članova u izvršnoj vlasti. Koji je zadatak u takvoj situaciji parlamentarne opozicije u bilo kojem demokratskom parlamentu bilo koje demokratske zemlje svijeta sa barem prosječnom razinom parlamentarizma i demokracije, nego da pokrene postupak kako bi se raspisali prijevremeni izbori, a po našem Ustavu postupak kojim se pokreće raspisivanje prijevremenih izbora može pokrenuti Vlada da da ostavku ili Parlament da se samo raspusti ili da izglasa nepovjerenje Vladi. Dakle, u dilemi rekonstrukcija Vlade što bi u stvari značilo pokušaj popravljanja onoga što mislimo da je nepopravljivo ili rekonstrukcija Sabora ili rekonfiguracija parlamentarne većine mi smo se na najdemokratskiji način odlučili za ovo što smo danas predložili i vrlo odgovorno i ozbiljno i sustavno sudjelovali u raspravi iskazujući nebrojene razloge zašto Hrvatska treba ići na izbore. Ja ću se tu osvrnuti na samo dva slučaja. Prvi je slučaj obnove. Kada se jednom u udžbenicima političke prakse u Hrvatskoj bude opisivala nesposobnost onda će sigurno jedna od referenci biti postupanje Vlade Andreja Plenkovića u obnovi nakon potresa u Zagrebu i na Banovini ili Baniji 2020. godine. Nema boljeg, jasnijeg i točnije definicije nesposobnosti od ovoga što sam sada izrekao. Da nema ničeg drugog, da nema ni ovih hapšenja i ovog svega to bi bio vrlo jasan razlog da ta Vlada ode. Drugo covid, covid kriza.

DA nema ničega od ovoga što sam rekao to bi bio razlog da se raspišu izbori i ova Vlada ode. Što se tiče ostalih stvari u ovoj Vladi ona funkcionira na način da imate predsjednika Vlade čiji se lik i djelo čuva na sve moguće načine ne otvaranje osjetljivih tema koje bi moglo narušiti njegov rejting, smjenu ministara koji su uteg Vladi u nadi da će se što prije zaboraviti i da će se onda čekamo da smjene neke druge. Ja mislim da je ova Vlada i ovaj premijer rekorder u broju svojih suradnika koje je krivo odabrao. Da su tako hrvatski izbornici birali nogometaše nikad mi na ni jedno prvenstvo ne bi otišli. Kad se treba naslikavati ispred rupe sa ovim što je palo, sa dronom koji je pao na Zagreb bili su prvi, kada je trebalo dizati paniku zbog navodnog eksploziva bili su iznad rupe, a kada se pokazalo da toga nema skrili su se u rupu figurativno.

Evo završna rasprava predlagatelja, poštovani zastupnik Peđa Grbin. Vladajuća većina je danas kroz svoje uglavnom replike a puno manje rasprave pokazala jedno kronično nerazumijevanje parlamentarne demokracije. Vladajuća većina je danas pokazala da ne razumije da Vlada u parlamentarnoj demokraciji proizlazi iz Parlamenta. I ako je Vlada toliko fundamentalna, pokvarena i loša, ne funkcionira, a vladajuća većina po tom pitanju ne želi napraviti ništa onda je jedino rješenje ne opoziv Vlade jer tada ne bi dobili ništa nego raspuštanje tog Parlamenta. A to što vladajuća većina to ne želi napraviti ne govori ništa o oporbi, govori isključivo i jedino o vladajućoj većini koja je pod cijenu zadržavanja svojih pozicija i vlasti spremna napraviti sve, pa ma koliko to koštalo građanke i građane ove zemlje. Uvodno sam govorio o sustavnim problemima koje Hrvatska ima i o tome kako ih Vlada ne rješava. Završno govorit ću samo o nekim slikama, samo o nekim realnostima sa kojima se ljudi ove zemlje suočavaju svakoga dana pa krenimo od one najtužnije. Ljudi koji žive u kontejnerima i kojima dolaze uplatnice sa razlikom za struju. I onda kreću suluda, bizarna objašnjenja zašto je to normalno i da će se sve riješiti, a uplatnice dolaze i dalje i nitko za to ne odgovara. Vlada koja danas donosi Kodeks postupanja državnih dužnosnika, ali za kršenje tog Kodeksa nema nikakvih sankcija. Dapače, dapače izuzima se postupanje prema dužnosnicima od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i prebacuje se na nekakvo Vladino para tijelo gdje će kao što je to netko danas primijetio Paladina odlučivati o Paladini. To su slikice hrvatske stvarnosti. Pa još jedna apsolutno bizarna. Znate li da na web stranicama Hrvatskih željeznica ne možete kupiti voznu kartu za inozemstvo? Ne možete. Otiđite na web stranice Hrvatskih željeznica, pokušajte kupiti kartu do bilo koje inozemne destinacije do koje Hrvatske željeznice nota bene voze. U 2022. na webu on-line Hrvatskih željeznica vi ne možete kupiti kartu za inozemstvo i nikom ništa i to je za Vladu, za ministra prometa najnormalnija stvar. Da se obratila meni ili ministarstvu mi bismo to sigurno ubrzali. Ovo je danas izjavio ministar Beroš i neću uopće govoriti o okolnostima u kojima je to izjavio. Jer kao što je to danas izjavio Beroš to je mogao izjaviti bilo koji drugi član Vlade. A znate li koja je poruka i koja je realnost iza te poruke? Da institucije u ovoj državi ne rade svoj posao, da institucije ne postoje i da je stvorena jedna klijentelistička povezana struktura koja u stvari želi da institucije ne funkcioniraju. Jer upravo u takvim okolnostima ti moraš doći do Beroša, do Josipe Rimac ili bilo koga drugoga iz te ekipe i tražiti da oni ubrzaju postupak. A bože moj, kad ubrzaju postupak onda valjda za to ubrzavanje slijedi i nekakva nagrada. Vili Beroš i slični koji su danas spremni izjaviti ovakvu gadariju bez obzira na kontekst u kojem je ona izjavljena, a kontekst je grozan u stvari su našu državu pretvorili u društvo koje funkcionira po načelu halo bing kako brat. Pretvorili su sebe u tijela javne uprave, zamijenili su uloge javnog servisa koji bi trebao tu postojati i funkcionirati kako bi ispunjavao potrebe građana i pretvorili su to u jedan stroj. Političku mašinu koja melje ovu državu i ovo društvo, političku mašinu koja je tu samo zbog sebe, koja tu želi biti kao što smo danas čuli sto godina. I tih sto godina samoće iskoristiti kako bi sebi kontinuirano punila džepove i osiguravala da u ovom društvu neki žive bolje, neki žive dobro a ostale ko pa po vlastitom nahođenju dopunite rečenicu. I upravo zbog toga nije dovoljno da ode jedan ministar, nije dovoljno da ode jedan član Vlade, nije dovoljno ni da ih odu četvorica, nije dovoljno niti da ode Vlada u cjelini. Nužno je promijeniti političku paradigmu i promijeniti smjer kojim se kreće ovo društvo, a uz svo dužno poštovanje, to je moguće jedino i isključivo na izborima gdje će građanke i građani ove zemlje odabrati ne samo novu ekipu kojoj će dati povjerenje, već i novi smjer Hrvatske. Vidimo, HDZ je čvrst, odlučan, vidimo, njihovi koalicijski partneri, neki su ih nazvali satelitima mudro šute do trenutka kad će trebati dignuti rukicu u zrak ili stisnuti gumbić na njihovim mjestima u sabornici i odbit će ovaj Prijedlog. Ali to niti mene niti bilo koga sa ove lijeve strane sabornice neće spriječiti u nastojanjima da kontinuirano dajemo nove prijedloge. Nekad će biti ovakvi gdje ćemo govoriti o propustima u funkcioniranju Vlade i vlasti, nekad će biti takvi da predlažemo bolja rješenja, kao sljedeći tjedan kad ćemo raspravljati o zakonu o pobačaju ili jednog dana kada budemo raspravljali o novom načinu obračuna mirovina u RH.

Bolja Hrvatska. Hrvatska u kojoj je politika tu zbog ljudi, a ne ljudi zbog politike. Jedan je veliki državnik svojedobno rekao da je vrijeme da se ljudi zapitaju što mogu učiniti za svoju zemlju, što mogu učiniti za Ameriku. Danas je vrijeme da se zapitamo što mi kao politika, ali još više od toga što država može učiniti za svoje ljude. Kako da im vrati sve ono što je od njih dobila ili uzela. Sa HDZ-om i njegovim satelitima to nije moguće i zato su nam izbori potrebni i doći će. Ako ne sada, doći će. Rezultat na njima biti će jasan. Ovaj smjer koji Hrvatsku vodi u samouništenje prestat će. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.